rastakanje Hrvatske“ Osobno sam upozoravala predsjednika Vlade da u Državnom proračunu gotovo uopće nemamo prihode od naplate kaznenog poreza, tj. od nerazmjera prihoda imovine. Imamo europske slučajeve gdje u uređenim državama poput Austrije, Francuske, Njemačke ili Belgije uvijek postoji prihod od, možemo reći, utaje poreza, a zašto te prihode nema Hrvatska? U demokratskom društvu pitanje ne može ostati neodgovoreno. Odakle Todoriću dvorac ili predsjedniku Ustavnoga suda 10 milijuna ušteđevine. Hrvatske ustanove, kao što je Porezna uprava ne mogu djelovati na temelju dojma ili impresije, po načelu netko ima ili je imao veliku tvrtku pa je on bogat. Imovina se mora moći dokazati. Ona se dokazuje brojkama, a ne floskulama ili impresijama. Porezna uprava u slučajevima kada netko vozi auto vrijedan milijun kuna te ima kuću od 2 .../nerazumljivo/... milijuna eura, a zarađuje godišnje 100 tisuća kuna, mora utvrditi od čega je kupovao kruh i mlijeko, plaćao struju te iz kojih je izvora to bogatstvo nastalo. Ovdje se zalažem za njemačku pragmatičnost i ne trebaju nam teatralna privođenja u 6 ujutro već nam treba efikasna Porezna uprava koja će porezne prijestupnike privesti pravdi te naplatiti taj kazneni porez koji je 60% To bi u Hrvatskoj značilo milijarde suficita i ne bismo stalno dizali nove kredite kako bismo vraćali kamate starih kredita, što je zločin prema našoj djeci koju zadužujemo. Ali ovdje dolazimo do temeljnog problema. Ljudi koji predvode sustav ciljano šire defertizam putem hrvatskih medija. Ti mediji pak lažno tvrde kako je uređeni sustav u Hrvatskoj nemoguće uspostaviti, da je previše ljudi upleteno u protuzakonite rabote itd. Ali, dame i gospodo to je čista laž. U Hrvatskoj je možda 2 tisuće ljudi koji imaju strah od transparentnosti a upravo oni jesu u medijima, politici i pravosuđu. Njima je u interesu da se Zakoni ne primjenjuju kako bi i dalje mogli loviti u mutnome, ali ostatak od gotovo 4 milijuna građana nema straha od transparentnosti. Dapače, uređen sustav želi svaki pristojni građanin. Ovdje ću podsjetiti na jednu bolnu točku naše nedavne prošlosti koja plastično opisuje laž kao instrument u izvršavanju zločina, u ovom slučaju ratnog, ali metode primjene te laži doživljavamo i danas u svim društvenim segmentima. Naime, 21.studenoga 1991. Beogradske večernje novosti objavile su citiram: „Hrvati su prije sloma u Vukovaru ubili 41 Srpsku bebu“ Završen citat. To je naravno bila bezočna laž, ali ono što je najstrašnije u toj laži jest da u trenutku ciljanog širenja te laži Srbijanski režim čini najveći masakr nakon II Svjetskog rata, ubijajući masovno djecu i civile na Ovčari. To znači, počinitelj odvratnog zločina u tijeku počinjenja tog zločina izmišlja i optužuje žrtvu da ona čini taj zločin. Doista rijetko viđeni poraz ljudskosti i humanosti temeljen na bestijalnoj laži koju povjesničari nazivaju Udbaško-Kosovskim metodama manipuliranja. Vratimo se u Hrvatsku 2021.godine i vladavinu laži kao društvenog modela. Postavlja se pitanje koriste li ljudi koji upravljaju Hrvatskoj, Udbaško – Kosovske metode? Jer kada Europska komisija Hrvatskoj atestira najgore pravosuđe, kada iznese te egzaktne dokaze o kriminalu i korupciji državnih dužnosnika, predsjednik Vlade npr. uopće ne odgovara niti pravda te dokaze. Jednostavno zato jer su neopravdivi, već paušalnim vrijeđanjem pokušava manipulirati po metodi spomenutih večernjih novosti iz Beograda. Vladajućim strukturama je zajedničko boriti se protiv transparentnosti , štiti korupciju i sudjelovati u njoj i naravno lamentirati o ideologiji kako bi fokus javnosti usmjerili na jalove diskusije štiteći na taj način svoje protupravno bogaćenje i naravno svoju korupciju. Zato je obveza svih demokratski mislećih ljudi boriti se za uspostavu vladavine prava i jednakost svih građana pred Zakonom kako bismo uspostavili pravednu Hrvatsku.

Dobro jutro!

Zapravo tiče se funkcionalnog spajanja ili nespajanja jedinica lokalne uprave i samouprave. Znači znamo da je u Europi u zadnjih 40 godina prisutan proces amalgamiranja lokalnih jedinica ili spajanja lokalnih jedinica sa nekoliko ciljeva, a to je zapravo prvi da se suzbiju … [[Govornik se ne razumije.]] osnovnih malih jedinica, micro jedinica lokalne samouprave i da se zapravo napravi raster podjednako velikih i razvijenih lokalnih jedinica. Proučavajući relevantno da tako kažemo literaturu čini mi se da sve više u Europi prevladava tendencija prema većim funkcionalnim lokalnim jedinicama što znači da bi svaka veća lokalna jedinica inkorporirala jedno veće gradsko naselje, dakle koje je onda okruženo širim ruralnim pojasom. Države iniciraju takve procese, jer ne žele perpetuirati sve veću razliku između svojih lokalnih jedinica, ali s druge strane žele sačuvati njihovu autonomiju. Neke jedinice lokalne samouprave uglavnom se dobrovoljno uključuju u te akcije što znači da taj proces manje-više je tekao bezbolno i samo u nekim ekstremnim slučajevima je država morala primjenjivati neke elemente prisile. 400 temeljna načela koja utječu na spajanje lokalnih jedinica, dakle to je efikasnost. Znači više usluga za najmanji mogući trošak, demokratičnost, to je utjecaj građana na lokalne strukture, raspodjela kako da se osigura nadzor građana, stanovnika nad procesima i sredstvima i zapravo endogeni lokalni razvoj ili kako unaprijediti lokalni gospodarski rast. I sada pazite dva primjera koja teško ih možete uspoređivati sa Hrvatskom, ali su vrlo onako indikativna. To je recimo Švedska koja je u reformama od '60.-tih godina 20. stoljeća, znači gdje je '70.-tih godina izračunala da bi za normalno funkcioniranje primjerice osnovnih škola populacijska baza trebala bit do 8 tisuća stanovnika, a za sustav socijalne skrbi do 6 tisuća stanovnika. I na kraju je prevladalo mišljenje da bi svaka jedinica morala biti sposobna obavljati čitav niz poslova od šireg značaja, a to znači gospodarski rast, stambena izgradnja, društvene službe planiranja, pa je utvrđena neka minimalna granica od 8 tisuća stanovnika po novoj jedinici. Također je zanimljivo spomenuti Norvešku koja je od 1980.-te u procesu nekog spajanja i pripajanja lokalnih jedinica lokalne samouprave i uprave, dakle oni su došli do nekakvih 5 tisuća stanovnika kao faktor broja stanovnika po jedinici lokalne uprave i samouprave, ali ono što je interesantno i što će se dogoditi Hrvatskoj da kada su krenuli sa dobrovoljnim udruživanjem, a to je općine koje se udružuju uz financijsku potporu, dakle od '80.-te do 2000.g. samo su se dvije općine dobrovoljno družile. Znači imamo 429 općina i 127 gradova. Imamo iznimno male jedinice lokalne samouprave prema broju stanovnika, prosjek u općinama je 2.960, a u gradovima 17.681 stanovnik bez Grada Zagreba. Više od polovice općina ima manje od 3 tisuće stanovnika, a pola gradova vam ima manje od 10 tisuća stanovnika i onda najveći problem vam je razlike u prihodu po stanovniku u jedinicama lokalne samouprave i uprave koja vam se kreće od 1.700 kuna do 27.000 kuna i što onda mi dobivamo, dakle to je sukus mog ovog slobodnog govora. Dakle prije 10-tak dana jedinice lokalne uprave i samouprave vam dobivaju upitnik od Ministarstva pravosuđa i uprave znači ovo je razina ne lošeg seminara, ovo je razina, ja nemam pojma, osmog razreda osnovne škole ono popravni sjedi jedan, dakle gdje se pitaju lokalne jedinice uprave i samouprave navedite najviše 5 vrsta poslova iz … [[Govornik se ne razumije]] jedinice za obavljanje koje smatrate da su najbitniji vašim građanima, koji su to poslovi i da li bi se vi željeli dobrovoljno spojiti. Idemo na 6. raspravu, poštovani kolega Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, izvolite.

U Hrvatskoj obiteljske kuće čine oko 65% ukupnog stambenog fonda, a on je odgovoran za oko 40% ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća izgrađeno je prije 1987., što znači da većina njih spada u lošije energetske razrede, nemaju ili imaju samo minimalnu toplinsku izolaciju. Takvi objekti iznimno su veliki potrošači energije, a u današnjem vremenu ograničenih energenata divljanje njihovih cijena, a u konačnici i klimatskih promjena predstavljaju otežavajući faktor u procesu zaštite okoliša, gospodarskom razvoju i zdravlju građana. Trenutno su cijene zaštićene do 1.4., a što dalje? Cijene struje i plina sigurno će biti više jer te cijene diktira stanje na svjetskom tržištu, do tada se sigurno neće riješiti svi geopolitički problemi i sukobi, pa da se te cijene spuste i stabiliziraju. Upravo zbog toga primjena mjere energetske učinkovitosti, bolja vanjska ovojnica tj. fasada, te kvalitetnija stolarija i ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kao što su sunčane elektrane i dizalice topline postaju prioritet.

koja je vrijednost jednog mandata u politici? Ne, ovoga puta ne govorim o svim ovim besprizornim plaćenicima o pukim dizačima ruku za koje većina građana ni zna imena i prezimena jer ih se rijetko i viđa u saborskim klupama. Kada pitam koja je vrijednost jednog mandata mislim na ono što ostaje iza nekog tko je bio na javnoj dužnosti u smislu političke ostavštine i rezultata. Moja ostavština na bivšoj javnoj dužnosti kao predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa su načela djelovanja i sveukupni rezultati rada tog tijela. Što god tko mislio, to povjerenstvo se nakon promjene ljudi koji ga vode najduže opiralo nasrtajima Andreja Plenkovića na njegov rad. HDZ-ovi političari su koruptivni, koruptivna im je i politička stranka, pa nezavisnost institucija, a pogotovo antikorupcijskih tijela jako smeta. I to je glavni razlog zašto sada Andrej Plenković tu moju ostavštinu ruši lošim izmjenama zakona. No uloga i važnost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa nije nikakav moj hir niti moja izmišljotina. Povjerenstvo je bilo važan faktor u procesu pristupanja EU u okviru Poglavlja 23., poglavlje koje smo posljednje i najteže zatvorili jer se ono odnosilo na vladavinu prava, na izgradnju nezavisnih institucija na učinkovitu borbu protiv korupcije. Sjećate li se da je datum potpisivanja pristupnog ugovora za ulazak Hrvatske u EU bio 9. prosinca 2011. godine, no taj isti dan stigla je i vijest da je državno odvjetništvo podignulo optužnicu protiv HDZ-a i Ive Sanadera. To je datum kada se obilježava i Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Zamislite samo koliko u tome ima simbolike. 10 godina kasnije Hrvatska je najkorumpiranija članica EU. 10 godina kasnije Hrvatska nema državno odvjetništvo koje se usudi otvarati istrage i podizati optužnice protiv ministara, a kamoli premijera. I sad se tek vidi koliko je velik pothvat bio ono što je napravljeno u 2 godine mandata Jadranke Kosor kao premijerke. Danas su antikorupcijske politike iz njezina vremena nemoguće. Primjerice po Zakonu o sprječavanju sukoba interesa iz 2011. godine povjerenstvo je moglo ulaziti u bankovne račune političara, moglo ih je kao sankciju pozvati da podnesu ostavku, moglo je tražiti njihovu smjenu.

Danas je Josip Leko jedan od sudaca Ustavnog suda. Uoči te 2011. godine sve ostale članice EU ozbiljno su sumnjale da će Hrvatska moći postati pravna država. Jadranka Kosor ih je uspjela uvjeriti da smo bolji nego što smo bili i to je njezina ostavština, to je trajna vrijednost njezina mandata. Andrej Plenković će jednog dana i to vrlo brzo eksplodirati kao napuhani balon od svoje prepotentnosti, a iza njega neće ostati ništa što bi za državu ili za povijest bilo vrijedno spomena. Neće biti nikakvog pozitivnog traga. Tu i tamo će možda ostati koja neotvorena istraga, nekoliko kaznenih prijava protiv njegovih ministrica i ministara koji su negdje se zagubile po ladicama USKOK-a i DORH-a. I naravno iza njega će, kao uostalom iza svake hlapljive koruptivne HDZ-ove vlasti ostati jedna na koljenima potpuno opustošena zemlja urušenih institucija. Ali to nije samo njegova krivnja to je krivnja svih vas HDZ-ovaca kojima je pljeskanje i dizanje ruku stranačkom šefu ma tko god on bio, ulizivanje i podaništvo jedina moguća egzistencija. Ima i u ovom sazivu zastupnika koji su jednako adorirali i Jadranku Kosor kad je bila na poziciji moći, a zgazili je i cipelarili samo kao bi se dodvorili novom vođi. Ja Jadranku Kosor ne volim, niti sam ju kao premijeru voljela, ali zbog stvaranja uvjeta za ulazak u EU kada se to činilo nemoguće, zbog uspješne deblokade, a zatim i okončanja pregovora osobiti u odnosu na najteže Poglavlje 23., zbog najkvalitetnijih i najnaprednijih antikorupcijskih zakona što ih je Hrvatska ikada imala, zbog toga što se za vrijeme njezinih premijerskih dana započela istraga i kazneni progon i protiv Ive Sanadera i protiv HDZ-a, zbog toga što smo u njezino vrijeme ipak imali državu u kojoj se može boriti protiv korupcije zaslužila je da joj se uopći obilježavanja 9. prosinca kao Međunarodnog dana borbe protiv korupcije za ovom sabornicom spomene, zaslužila je poštovanje.

Imamo povredu Poslovnika, kolega Bačić izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poslovnika uporno vrijeđajući i omalovažavajući zastupnike HDZ-a nazivajući ih često puta besprizornima. Kakva je gospođo Orešković vaša znanstvena i stručna karijera bile prije nego što ste postali predsjednica povjerenstva isključivo odlukom Zorana Milanovića i rukama SDP-a od jedne nepoznate, od jedne nepoznate odvjetnice [[Upadica: Hvala lijepa kolega Bačiću.]] postali ste predsjednica i sada zloupotrebljavate podatke koje ste imali [[Upadica: Kolega Bačiću, hvala vam lijepa.]] dok ste bili predsjednica tog povjerenstva.

Idemo na zadnju raspravu, poštovani kolega Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite.

Već 3. dan traje prikupljanje potpisa za ustavotvorni i zakonodavni referendum. Iščitavajući pitanja, referendumska pitanja, stiče se dojam da je netko gadno podvalio mostovcima ili pak sami ne razumiju vlastiti tekst jer, ako sročeno referendumsko pitanje za ustavotvorni referendum, premda navodi epidemiju i dalje ne obvezuje HS na postupanje sukladno čl. 17 Ustava RH i time cjelokupni postupak dovodi do fijaska. Naime, u predloženom pitanju koje bi trebalo postati čl. 17 Ustava RH, ništa se ne mijenja. Ako se i prikupi dovoljan broj potpisa, ako je predloženo pitanje u skladu s Ustavom i ako se provede referendum, pa i ako dobije potrebnu većinu, takav novi čl. 17 Ustava RH koji bi proizišao iz provedenog referenduma ne nameće obvezu Saboru RH. I u takvom novom čl. 17. koji bi sada podrazumijevao i epidemiju ili pandemiju i dalje će pisati isto kao i u postojećem čl. 17., a to je da Sabor može, ali ne mora o ograničavanju prava i sloboda odlučivati dvotrećinskom većinom. Naime, da je Sabor htio i sada je mogao epidemiju podvesti pod prirodnu nepogodu i donijeti odluku iz čl. 17. RH i dvotrećinskom većinom ograničavati ljudska prava i slobode, ali smo ocijenili da je takav pristup nepotreban i prije svega, bio bi neefikasan. Dokaz da je tome tako i da se na temelju postojećeg čl. 17. Ustava RH može u HS-u donijeti odluka iz čl. 17 jest i prijedlog Domovinskog pokreta kojeg je uputio u proceduru u kojemu predlaže da se aktivira čl. 17.

Prema tome gospodo iz MOST-a čitav ovaj postupak oko prikupljanja potpisa postaje bespredmetan i troši se velika energija, a od takvog referenduma i takvog pitanja nikakvog efekta.

Ovdje je potrebno još jednom naglasiti kako je Sabor, a ne Stožer Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti utvrdio katalog mjera za borbu protiv epidemije. Njihovu aktivaciju dakle tih provedbenih mjera u određenom trenutku i na određenom prostoru RH, njihov intenzitet i period trajanja utvrđuje Stožer uz nadzor Vlade RH. Možete li zamisliti situaciju u kojoj bi Sabor dvotrećinskom većinom donosio provedbene epidemiološke mjere o uvođenju primjerice on-line nastave u drugom C razredu pojedine osnovne škole ili utvrđivanju broja štandova na nekoj tržnici u Hrvatskoj ili pak odluku o zabrani privatnog okupljanja sa više od 10 osoba na području općine Đulovac kakvu je mjeru Stožer donio primjerice prije godinu dana. Dakle, ovakvo referendumsko pitanje i rješenje osim što duboko narušava trodiobu vlasti i zadiranje u ovlasti izvršne vlasti i što takvog rješenja nema nigdje u demokratskim društvima i parlamentima takvo bi rješenje onemogućilo efikasnu borbu protiv epidemije, a onda bi MOST optužio vladajuće za neznanje i neefikasnost i rasplamsavanje epidemija i tražio ostavku Vlade. Gospodo iz MOST-a ljudi u Hrvatskoj i svijetu svakodnevno umiru od covida-19. Zdravstveni sustav je u Hrvatskoj preopterećen. Bolnice reduciraju hladni pogon, a vi bi ukidali zdravstvene mjere poput covid potvrde koja mjera pomaže u zaustavljanju širenja epidemije i čuva naše zdravlje i naše živote. A pretpostavka životu kao temeljnom ljudskom pravu je zdravlje za koje se prije svega brinu naši liječnici i medicinske sestre. A vi kolege iz MOST-a ostavite se ćorava posla i neka u 21. stoljeću o zdravlju govore i odlučuje znanost i struka, a ne neznanje, strah i komentari društvenih mreža [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] na čijem strahu i neznanju pokušavate politički profitirati. Hvala lijepo. Prva je kolegica Selak-Raspudić, izvolite. Članak 238. Gori vam pod petama kolega Bačić. Gori vam gori kada čak i za ovom govornicom pokušavate se igrati ustavno-pravnog stručnjaka. Ali ne, možda kontrolirate Ustavni sud, ali kao što i sami vidite ne kontrolirate hrvatske građane koji nam daju sve više i više potpisa na našem referendumu. Ovaj Sabor znate o čemu će odlučivati?

Vi ste isto imali svoje izlaganje koje je bilo neprihvatljivo vjerojatno za kolege iz HDZ-a pa nisu reagirali. Nije fer. Izvolite kolega Bernardić. Poštovani predsjedniče Sabora, povrijeđen je članak i 238. ali i praktički cijeli Poslovnik Hrvatskog sabora. Ne ulazeći u pravo svakog da potpiše za referendum gospodin Bačić je rekao praktički da HDZ ima plan za rušenje referenduma. Dakle, najavio je ili rušenje na Ustavnom sudu ili rušenje u APIS-u. To nije demokratska procedura i to je izigravanje volje naroda. To nema veze sa povredom Poslovnika, tako da nema smisla. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Bernardić nigdje ja nisam rekao ako ste pažljivo slušali da će bilo tko osporavati referendum, nego sam rekao da se čak referendum i provede što je normalno i društveno dostignuće da takav ishod neće promijeniti Ustav niti članak 17. jer će i dalje biti isto kao što je i do sada. I zbog toga sam ja rekao da je referendum nepotreban i da je fijasko. Ovo je isto tako bila replika, a ne povreda Poslovnika tako da kolega Bačić dobivate drugu opomenu. Izvolite. Članak 238. kolega Bačić omalovažava saborske zastupnike jer iznosi neistine. Vi ste štoviše rekli da je ustavni naš Ustav jedan a la carte menu po kojem ste vi mogli birati po kojem ćete članku ići u ovoj situaciji, da ste smatrali bespotrebnim da idete po članku 17.

Ja ne znam kako može biti omalovažavanje zastupnika da netko iznese svoj stav. Zaista mi nije jasno. Govorite o slobodi i demokraciji, a ovdje bih ja trebao opominjati one koji govore svoje stavove. Ali dobro, što je tu je. Znači ima kolega Bačić dvije opomene, kolega Bernardić ima jednu i kolegica Orešković jednu.

zakona primjena elektroničkog glasovanja nije niti moguća. Izvolite očitovanje. Dakle, ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Već dugo zagovaramo i nudimo argumente zašto je nužno uvesti elektroničko glasovanje i ne samo uvesti elektroničko glasovanje nego općenito digitalizirati naš izborni proces, olakšati građanima RH da se njihova demokratska volja čuje. To je osobito važno u ovom trenutku iz dva razloga, s jedne strane digitalizacija je imperativ EU, a mi valjda kao inače slijepo pratimo trendove koji stižu iz Brisela, pa očekujem da i u ovome ne prednjačimo nego samo uhvatimo korak s nekim progresivnijim zemljama. S druge strane nalazimo se u jeku pandemije i potpuno je neprihvatljivo da naši građani na bilo kojim izborima riskiraju svoje zdravlje kada odluče iskazati svoju demokratsku volju. Stoga doista smatram da je nužno izdvojiti veća sredstva kako bi se započeo proces digitalizacije demokracije, a onda nadajmo se kada uskoro HDZ-ova vlada padne to sve i promijenilo unutar zakona tako da doista imamo mogućnost čuti volju naših građana svim načinima koji su legalni i legitimni, a jedan od njih svakako je i onaj elektroničkim putem.

Ured za udruge kao stručna služba Vlade RH za provedbu aktivnosti A509042 planirao je dostatna sredstva za provedbu mjera iz svoje nadležnosti temeljem Strategije suzbijanja korupcije od 2021. do 2030.g. Izvolite očitovanje. Ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Naime, ovo je jedna od neobičnijih stavki unutar cijelog proračuna.

Vas svaki put ponovo zateče kada jedan HDZ-ov saborski zastupnik, ministar ili netko u predsjedništvu stranke bude optužen ako uopće i stignemo do optužnice za koruptivna djela. Vi to nikada niste očekivali i zato se kao djeca čudite suncu svaki dan što izađe. Pa evo da vas iduće iznenađenje ne bi dočekalo nespremne, ja sam vam u dobroj volji odlučila pomoći i za svaki slučaj vam dodati 10 milijuna kuna za provedbu Nacionalnog programa suzbijanja korupcije da idući put kada sunce opet izađe što je ono što se događa s korupcijom u HDZ-u vi imate osigurana sredstva da se, a morat ću ipak reći, tako nešto dogodi opet i sutra. Naravno da ću tražiti da se o navedenom amandmanu glasuje. Idemo na 3. amandman, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, izvolite. Amandman se ne prihvaća obzirom da je sadržajno sličan prethodnom amandmanu iz istih razloga kao i amandman br. 2. uvažene zastupnice Selak Raspudić. Zahvaljujem predsjedavajući. Mi tražimo da se o ovom amandmanu svakako glasa, ne prihvaćamo vaše odbijanje. Dakle, činjenica je da je u ovom saboru usvojena Strategija za borbu protiv korupcije, činjenica je da postoje nekolicina akcijskih planova za borbu protiv korupcije, činjenica je da ova vlada tvrdi da ima nultu toleranciju na korupciju, isto tako je činjenica da je u ovom proračunu predviđeno 16 tisuća 500 kuna, znači jedna plaća dužnosnička za borbu protiv korupcije, pa se postavlja pitanje kako će se boriti protiv korupcije ukoliko nema novaca, kako će se provesti Strategija borbe protiv korupcije upravo usvojena u ovom saboru i svi akcijski planovi? Mi živimo u državi u kojoj njezini stanovnici imaju jednu od najviših stopa percepcije korupcije u EU, posebno naravno politička korupcija i ukoliko se u proračunu RH predviđa 16 tisuća 5 stotina kuna za borbu protiv korupcije mislim da je potpuno jasno da ova Vlada nema nikakvu namjeru obračunati se sa korupcijom na bilo kakav način, nego će dapače sa 16,5 tisuća potaknuti i daljnju korupciju jer očito korupcija ovu Vladu ne smeta i ne vidi nikakav problem u tome i zbog toga inzistiramo da se o ovom Amandmanu glasa.

Hvala lijepo poštovani Državni tajniče. Potpuno je jasno da je ovim vašim odbijanjem 3 amandmana koji su sličnog sadržaja. Da je vaša strategija za sprječavanje korupcije potpuna farsa a jednako tako će izgleda biti i Akcijski plan koji treba biti donesen za razdoblje od 2022. do 2024.godine. Da bi se neka Strategija provela i da bi se neki Akcijski plan proveo treba osigurati preduvjete za njegovu provedbu.

Vašim osiguravanjem sredstava za borbu protiv korupcije na ovoj stavci sa 16 500 kuna zapravo ste podcijenili i pokazali svoje prave namjere odnosno ne namjere da krenete u borbu protiv korupcije, a uzmemo li k tome u obzir da jednako tako na kruhu i vodi držite materijalna i sva druga prava s kojima bi trebalo raditi Glavno državno odvjetništvo, jednako tako i vaše namjere da zapravo razvlastite Povjerenstvo za odlučivanje o sprječavanju, o sukobu interesa, potpuno je jasno da kod vas stvarne namjere za provedbu borbe protiv korupcije nema i da će sve ostati mrtvo slovo na papiru, jer Proračun je ključni dokument koji dokazuje politiku, a vaša politika je ta da za borbu protiv korupcije planirate izdvojiti samo 16.500 kuna i da odbijate sve amandmane koji žele dati veću financijsku i logističku podršku upravo ovoj borbi. Tražit ću glasanje i izjašnjavanje o mom amandmanu. Amandman se ne prihvaća. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje, te ovlašteno tijelo za suradnju s organizacijom za Europsku sigurnost i suradnju, kao i drugim Međunarodnim organizacijama vezano uz pitanja zločina iz mržnje. Uz navedeno nadležnost Ureda je koordiniranje radne skupine za praćenje zločina iz mržnje, a za provedbu mjera i strateškog dokumenta koji se odnose na zločine iz mržnje, Ured je planirao dostatna sredstva. Znači nedavno je Vlada Republike Austrije točnije Federalno Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Austrije naložilo da se ispitaju sve mogućnosti koje bi Zakonom zabranile proslavu spomen na Bleiburški pokolj. Multidisciplinarna skupina stručnjaka osnovana po nalogu federalnog Ministarstva unutarnjih poslova donijela je zaključak kojim se preporuča zabrana obilježavanja navedenog događaja budući da se isti koristi i ujedno za veličanje fašizma i fašističkih režima.

Zbog toga predlažemo da se navedena sredstva prenamjene za potporu borbi protiv zločina iz mržnje. Ostajemo kod svojeg Amandmana i tražimo glasovanje. Izvolite. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina za provedbu mjere i strateškog dokumenta koji se odnosi na zaštitu i promicanje ljudskih prava, te suzbijanje diskriminacije planirao je dostatna sredstva. Ne slažem se da su ova sredstva koja su planirana za provedbu Nacionalnog plana zaštite i promicanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027.godine dostatna, jer svjedočimo da su zapravo negativni, pa čak i zabrinjavajući trendovi u Hrvatskoj, u Hrvatskoj u području zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije. Ovim Amandmanom predlaže se upravo snažnija podrška praćenju i provedbi Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije i tražit ću izjašnjavanje glasovanje o mom Amandmanu. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Ured za ravnopravnost spolova je zadužen za izradu i praćenje provedbe Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova, oprostite, 21.-a i 27-a u razdoblju od 22. do 24.-te Ured će kao nositelj provedbe mjera iz novog Nacionalnog plana ali i iz Zakona o ravnopravnosti spolova, te temeljem zaduženja o prodaji Konvencije Vijeću Europe i o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Naglasak staviti na promicanje znanja i svijesti o ravnopravnosti spolova i zaštitu od diskriminacije kroz organizaciju određenog broja Okruglih stolova, Javnih tribina, kampanja, istraživanja o suradnji sa znanstveno istraživačkim institucijama, tiskanje relevantnih publikacija i jačanje institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova, te suradnju na međunarodnoj i nacionalnoj razini. Izvolite očitovanje. Ne prihvaćam navedeno obrazloženje i tražit ću da se o ovom amandmanu glasuje. Dakle, mi Nacionalni plan, politiku ili Strategiju ravnopravnosti spolova nemamo već sramotnih 7 godina. A svo to vrijeme ne samo da vam nije bilo dovoljno da taj plan napravite, nego štoviše koliko vam je u interesu da se on ikada prvo proizvede a onda i realizira pokazuje to da mu uporno smanjujete sredstva. Ovaj sam Amandman ponudila i kada ste dali na glasovanje Rebalans proračuna isto ste ga odbili, a sada ga u projekcijama za iduću godinu unatoč upozorenju ponovo odbijate i smanjujete sredstva za Nacionalni plan ravnopravnosti spolova. Istodobno, nudite nam ovdje nacrt plana oporavka i otpornosti a da niste niti spomenuli ravnopravnost spolova.

Međutim, to je bilo lijepo i nasmiješeno europsko lice Hrvatske. U praksi ključni dokument koji vam je nužan za povlačenje tih istih sredstava i da biste realizirali politiku ravnopravnosti spolova u RH vi na njemu štedite, vi njemu smanjujete sredstva koja vam očito ni sada nisu bila dostatna jer da jesu valjda bi se taj plan konačno i napisao. Ovo je nedopustivo. Ovo je licemjerno u odnosu na politike koje zagovarate ispred EU, a u konačnici to će i koštati Hrvatsku jer nećete moći povući sredstva stoga ću tražiti da se o navedenom amandmanu [[Upadica: Hvala.]] glasuje. Sadržajno sličan kao i prethodni, dakle uz isto obrazloženje. Izvolite očitovanje. Osnovni strateški dokument RH koji se donosi s ciljem uklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanje stvarne ravnopravnosti spolova kao jednog od temeljnih načela demokratskog ustroja i društvenog poretka u RH je Nacionalna politika za ravnopravnost spolova. Nacionalnu politiku temeljem zakona donosi Hrvatski sabor, a na prijedlog Vlade RH, a upravo je Ured za ravnopravnost spolova taj koji nosi njegovu izradu te je dužan periodički podnositi izvješća Vladi RH o provedbi Nacionalne politike za ravnopravnost spolova. No, međutim, RH krši zakone i Vlada RH već 6 godina nije donijela ključni strateški dokument za promicanje ravnopravnosti spolova i uklanjanje diskriminacije, a to je Nacionalna politika za ravnopravnost spolova. Stoga je moj amandman zapravo otvaranje nove stavke koja u proračunu ne postoji, a to je konačno donošenje nakon 6 godina četverogodišnje Nacionalne politike za ravnopravnost spolova neovisno o tome što vlada planira donijeti Nacionalni plan za ravnopravnost spolova koji je dokument niže kategorije i na taj način želi razvlastiti Hrvatski sabor od donošenja ključnog dokumenta što je zapravo nedopustivo. Znači kršiti zakone RH. Ja vas lijepo molim da još jednom razmislite o tome odnosno tražit ću izjašnjavanje o ovom amandmanu jer nije normalno da Vlada RH krši zakone koje je donio Hrvatski sabor. Ako ne želite donositi nacionalnu politiku onda prvo promijenite Zakon o ravnopravnosti spolova, pa onda razvlastite Hrvatski sabor u Hrvatskom saboru i donosite dokumente niže razine. Do tada ja ću inzistirati od zastupnika da se izjasne o ovom amandmanu koji jest financijski ali više od toga je zapravo politički jer govori o kršenju zakona u RH i šansi da se to isto ispravi.

Ured za udruge kao stručna služba Vlade RH i njen rad, ne postoji dakle strateški dokument ili propis kojim bi taj ured dobio ovlasti i nadležnost financiranja pojedinačnih udruga osobito u području pružanja socijalnih usluga. Obzirom da za to upravno područje postoje nadležna sektorska tijela te se ne može samo jedna organizacija civilnog društva izdvojiti u proračunu kao zasebna aktivnost. Malo mi je teško prihvatiti vaše obrazloženje s obzirom da je u mandatu premijerke Kosor su bili, Autonomna ženska kuća je bila korisnica proračuna država Hrvatske. Ja sam se nadala da će ova vlada biti bolja od njega po tom pitanju, očito to odbijate. Njihovo savjetovalište vrlo često njihovim korisnicima znači razliku između života i smrti i to nije pretjerivanje kad to kažem. Stručnjakinje koje tamo rada umjesto da svoje vrijeme u potpunosti posvećuju pomaganju žrtvama nasilja moraju sada sjediti već godinama i tražiti različite natječaje i sponzorstva kojima bi mogli financirati nastavak svog rada. Sklonište koje vodi Autonomna ženska kuća je jedino u RH sa oznakom tajnosti što znači da je to jedino mjesto gdje žrtve nasilja mogu zaista pobjeći od svojih napadača, svojih nasilnika. Umjesto da ih pomognemo jer je to naša društvena obveza, umjesto da ih pomognemo na bilo koji način pa i na financijski mi sada to odbijamo. Mislim to je neprihvatljivo, a pokazala nam je jedna HDZ-ova vlada prije da je izvedivo. Ja apeliram da razmislite ako je moj amandman nedovoljno dobro napisan da nađete bolji način da ih se uključi u proračun. Amandman se ne prihvaća, Ured za udruge je planirao dostatna sredstva koja se odnose na promidžbu, najam prostora, intelektualne usluge, tiskanje, reprezentaciju vezano uz prezentaciju Nacionalnog plana stvaranja poticajnog okruženja te razvoj civilnog društva. Isto tako, pozicija s koje se planira smanjenje sredstava tog istog ureda, planirana je temeljem Strategije suzbijanja korupcije '21. do '30. godina i Akcijskog plana '22. – '24. godina. Zahvaljujem predsjedniče. Naravno da ovo obrazloženje nikako ne mogu prihvatiti s obzirom da ste vi Nacionalni plan suzbijanja korupcije zapravo sveli na mjeru u kojoj se rashodi odnose na edukaciju. Iznos 16.500 kuna nam zapravo govori koliko vi ozbiljno pristupate suzbijanju korupcije. Naime, sama teza da se ovdje educiraju trgovačka društva koja su u vlasništvu RH nam dovoljno govori koliko ste ozbiljno promišljali i koliko ova vlada želi poduzimati aktivnosti u cilju sprječavanja korupcije. Naime, ostaviti otvorenom mogućnosti da trgovačka društva u vlasništvu RH uopće budu u poziciji da dodjeljuju sponzorstva dovoljno daje snage tim istim društvima da budu samo jedna pologa u nastavku korumpiranja ovog društva. Naime, postoji Ured za udruge, točno, Ured za udruge je već napravio niz edukacija kako treba financirati udruge odnosno sektor civilnog društva, prošle su tu edukaciju i regionalne samouprave i lokalne samouprave i dovoljno je da Ured za udruge bude taj koji će dodjeljivati sponzorstva i to prema javno-poznatim pokazateljima odnosno prema dostupnim uvjetima i pod nadzorom Državne revizije.

Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, tražim stanku u ime Kluba socijaldemokrata. Ono što ste sada kao Vlada odbili zastupnici Sanji Udović i još nekim zastupnicama a to je borba protiv korupcije pokazuje da je ova Vlada u proračunu za 2022. osigurala nije niti lipe za borbu protiv korupcije. To je sramota, to je nedopustivo. A današnja sjednica Sabora je na žalost jedna velika farsa, jedan igrokaz o čemu najbolje svjedoči da ovdje praktički do sada nije bilo niti jednog zastupnika HDZ-a. Zato jer će oni doći na glasanje o proračunu u srijedu, dignuti ruke za proračun. Jer se ovaj Sabor pretvorio isključivo u dizačnicu ruku za vladajuću većinu. Na ovaj način na koji se radi i funkcionira u Hrvatskom saboru, a koji ste pokazali upravo u vremenu do sad niti jedan jedini amandman od opozicije neće biti prihvaćen. Dakle, riječ je o jednom igrokazu u kojem se ne prihvaćaju amandmani koji žele popraviti proračun i žele poboljšati život ljudi u njihovim lokalnim sredinama. Zato jer je Hrvatski sabor na žalost politikom ove Vlade još jedna institucija koju se pokušava marginalizirati, poniziti, gurnuti u stranu kako Hrvatski sabor koji je temelj hrvatske državnosti ne bi odlučivao apsolutno o ničemu. A kakav je proračun za 2022. godinu možda najbolje govori podatak da dok cijeli svijet, dok se cijela Europa priprema za suočavanje sa krizom, dok inflacija raste, dok se novi soj virusa širi vi smanjujete za 4 milijarde proračun za zdravstvo, a znamo u kakvim dugovima je zdravstvo. Vi smanjujete za tri milijarde proračun za rad, socijalu i mirovine. Vi ukidate u potpunosti potporu gospodarstvu. To je sramotno, to je nedopustivo i ovo je sve jedna velika farsa. Dobro kolega Bernardić. Ne znam kako znadete da neće biti prihvaćeni svi amandmani oporbe. Često ste znali krivo procijeniti, pa budite oprezni dok ne završi. Nećemo ići na pauzu. 293b. nastavljamo dalje. Ide sada ponovo naša potpredsjednica Sabina Glasovac. Izvolite obrazloženje. Izvolite. Navedeni amandman se ne prihvaća uz obrazloženje mjere za borbu protiv siromaštva, te socijalne isključenosti planirane su kroz nove EU projekte i u okviru nove financijske sheme S+ Šteta gospodine državni tajniče što ne prihvaćate otvaranje nove stavke koja bi osigurala da se u Vladi RH zapravo pomno prati podrška provedbi Nacionalnog plana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za period od 2021. do 2027. godine utoliko više što je Državna revizija utvrdila i Hrvatskom saboru podnijela izvješće u kome je rekla da u prethodnoj Nacionalnoj strategiji za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti koja je važila od 2014. do 2020. godine od pet postavljenih mjera i ciljeva nisu bile ispunjene gotovo polovina njih samo dvije. Utoliko sam očekivala od vas da ćete podržati snažniju kontrolu provedbe borbe protiv siromaštva zbog toga što ovog trenutka u RH 700 000 ljudi je u siromaštvu, a 900 000 ljudi živi na rubu siromaštva.

5,1% je onih koji su zaposleni, ali su siromašni i primorani živjeti od zaduživanja. Samo u lipnju 2021. godine kreditna zaduženost hrvatskih građana je na 138,9 milijardi kuna. Ako pritom dodamo još ovu galopirajuću inflaciju i način na koji će se porast cijena energenata, ali i hrane prvenstveno odraziti na one osobe koje žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva meni nije jasna takva vaša socijalna neosjetljivost i apsolutna bilo kakva povezanost sa realnošću i vremenu u kojem živimo. Poštovani predsjedniče Sabora, dakle akceptirajući činjenicu da ću vjerojatno dobiti opomenu moram upozoriti na to da ste mi rekli oko amandmana. Dakle, ja znam vrlo dobro što sam rekao. Vlada nije prihvatila skoro niti jedan amandman, prihvatila ih je devet. Ove rijetke koje je prihvatila su vjerojatno iz odbora saborskih i iz krugova vladajuće većine. Ali kada već meni dajete opomenu za ovo budite fer i dajte opomenu sebi budući da ste i sami mene komentirali, odnosno moje izlaganje i time na taj način direktno prekršili Poslovnik. Kolega Bernardić, dajte molim vas! Već drugi puta sada zloupotrebljavate taj institut bez ikakvog razloga, uopće vas ne razumijem što želite i dobivate opomenu. Idemo dalje. Izvolite. Amandman se prihvaća. Sada Ministarstvo financija, dakle amandmani vezani uz Ministarstvo financija i prvi je na redu 13 amandman Klub zastupnika SDP-a. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Dakle, sukladno članku 4. Zakona o proračunu proračun se donosi i izvršava u skladu sa načelima jedinstva i točnosti proračuna jedne godine, uravnoteženosti obračunske jedinice, univerzalnosti specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti. S obzirom da je načelo transparentnosti zakonski definirano kao jedno od osnovnih načela u skladu sa kojima se proračun donosi i izvršava ono se provodi u okviru osiguranih sredstava unutar razdjela Ministarstva financija. Izvolite očitovanje. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče. Trla baba lan da joj prođe dan! Transparentnost proračuna je najbolja prevencijska mjera protiv korupcije. Onaj tko ne krade javni novac ne boji se uvođenja potpune transparentnosti proračuna.

Pokušavali su se podvaliti da uvodite transparentnost i putem prijedloga izmjene Zakona o jedinicama lokalne samouprave, ali naravno da to niste učinili. Pokušali ste onda i podvaliti da će ta transparentnost biti uvedena Zakonom o proračunu, prijedlog je na raspravi ovaj tjedan, ali o transparentnosti trošenja javnih sredstava ni t. Samo najava naputka ministra. Za uvođenje transparentnosti trošenja sredstava iz državnog proračuna ne treba zakon. Treba samo politička volja. Da smo imali potpunu transparentnost državnog proračuna, Gabrijela Žalac sigurno ne bi preplatila softver svom prijatelju za 10 milijuna kuna jer bi 4 milijuna građana odmah istog trenutka vidjeli taj račun i naravno, DORH i USKOK bi vidjeli taj račun pa se ne bi mogli vaditi da nisu znali. Zato Klub SDP-a traži da uvedete transparentnost trošenja javnog novca iz državnog proračuna i svih ministarstava i naravno, hoćemo da se o tom amandmanu i glasa. 14. amandman, zastupnik Željko Lenart, izvolite. Amandman se ne prihvaća. Obuhvaćaju rashode za ugovorene usluge ažuriranja računalnih baza, rashodi, intelektualne i osobne usluge te druge usluge. Također, što se tiče druge stavke, jamstvena pričuva planirana su sukladno projiciranim potrebama te se ne mogu smanjivati. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. ... [[Govornik se ne razumije.]] upravljanja javnim dugom je od strateškog interesa za RH i s obzirom na visoku razinu zaduženosti budućim demografskim trendovima koji imaju negativan učinak na fiskalne prihode i strukturu gospodarstva, smatram da je predloženi iznos premaleni i nedovoljan za značajan korak u upravljanju javnim dugom. Dodatna sredstva treba usmjeriti na tehničko opremanje i stručno usavršavanje kadrova koji aktivno sudjeluju u upravljanju javnim dugom Ministarstva financija, stoga tražim glasovanje za ovaj amandman. Idemo na 15. amandman, Klub zastupnika SDP-a, izvolite. Amandman se ne prihvaća. Dakle sredstva planirana u Prijedlogu Državnog proračuna dostatna su za očekivanja funkcije spajanja u 2022. g. Pa kad vidim zapravo kakav je uradak došao od strane Ministarstva uprave i pravosuđa, a uradak vam kaže sljedeće, to je kažem, razina pa možda 1. razreda srednje, ali jako lošeg upitnika, čak ne za seminarski rad, dakle koji kreće ovako, navedite najviše 5 vrsta posla iz djelokruga vaše jedinice za obavljanje koje smatrate da su najbitnije građani s područja vaše jedinice. Idemo dalje. Postoje li određeni poslovi iz djelokruga jedinice koje nisu u mogućnosti obavljati u okviru svojih upravnih tijela iz razloga nedostatka određenih kapaciteta jedinica, financijskih, administrativnih ili drugih, to je kao drugo pitanje. I da li smatrate da zajedničko obavljanje tih poslova s drugim jedinicama bi bilo korisno te moglo povećati kvalitetu obavljanja tih poslova i zadovoljenje potreba vaših građana. Postoji li namjera da se neki poslovi iz djelokruga vaše jedinice mogu obavljati s jednom ili više drugih jedinica lokalne samouprave, da ili ne. S kojim jedinicama, koji bi se poslovi obavljali i na koji bi se način ti poslovi zajednički obavljali, da li je to zajedničko tijelo, zajednički upravni odjel ili zajedničko trgovačko društvo. Sad ide ono trash pitanje, jeste li ranije imali kakve kontakte s drugim jedinicama vezanih za zajedničko obavljanje poslova. Ako da, kakve i s kim. Četvrto pitanje, obavlja li se već neki poslovi iz djelokruga vaše jedinice zajedno s drugim jedinicama. Ako da, koji su to poslovi. Ne da tražimo glasanje nego odustajemo od amandmana jer nećete potrošiti ni tih 100 milijuna kuna. Hvala.

Idemo na 16. amandman, zastupnici Domagoj Hajduković i Marina Opačak Bilić, izvolite. Amandman se ne prihvaća.

Također, nije moguće ni umanjiti predloženo umanjenje. Hvala lijepo. Kolega državni tajniče, ne mogu se složiti s obrazloženjem. Naime, ovaj amandman i serija amandmana koji će uslijediti sada se odnose samo na jednu stavku koja je vrlo namjenska, a to je borba protiv komaraca i znam kada govorim u ovom parlamentu o tome, to je mnogima smiješno, no vi to jako dobro znate koji dolazite iz Osijeka i Slavonije i svi oni koji se s time susreću da je to itekako veliki problem ljudima koji žive u ovom području u ljetnim mjesecima. Dakle to nije samo problem, to nije samo neugodnost, to postaje zapravo prepreka normalnog života, ne čak ni tijekom večeri nego tijekom cijeloga dana. Prema tome, 5 milijuna kuna proračuna za Požeško-slavonsku županiju bilo bi neki minimalni iznos koji bi se koristio za tretiranje odnosno saniranje ovog problema, tim više što prema važećem zakonu borba sa ovim problemom, odnosno nošenje sa istim prepuštanje jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradovima i općinama koje najčešće nemaju niti fiskalne niti ikakve drugačije kapacitete da se sa ovim efikasno nose. Ako taj teret prebacimo na regionalnu samoupravu, odnosno županije tada to ima više smisla jer komarci ne znaju gdje je granica jedne općine, gdje prestaje općina Bilje, a počinje općina Osijek, tako da teoretski jedna općina može potrošiti milijune i milijune ili grad, a da rezultata neće biti. Jedino sveobuhvatnim pristupom, jedino pomoći od strane države jer radi se o značajnim sredstvima možemo pokušati suzbiti ovaj problem naravno uz preporuke struke, uz sve relevantne studije koje se trebaju napraviti. Prema tome, zato i taj iznos nije tako mali. Pet milijuna s druge strane lako se može oduzeti za usluge koje Vlada planira, koje su doživjele značajan porast usudio bih se reći od prošle godine prema tome tražim da se ovaj Parlament o ovom amandmanu izjasni. Izvolite. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje, s time da treba napomenuti samo za Brodsko-posavsku županiju osigurana su u proračunu 22 milijuna kuna.

Problem sam već objasnio, pa ne bih sada ponovno ulazio u polemiku, samo bih zatražio da se Sabor o njemu očituje. Izvolite.

Budući da se radi o amandmanu istog sadržaja samo za drugu županiju neću obrazlagati već samo tražiti izjašnjavanje od strane Parlamenta. Izvolite. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje uz napomenu da za Osječko-baranjsku županiju u idućoj godini se planiraju sredstva pomoći u iznosu od 18,8 milijuna kuna. Ne mogu prihvatiti ovo obrazloženje. Posebno moram ovdje apostrofirati radi se o Osječko-baranjskoj županiji, županiji iz koje ja dolazim, županiji na čijem području se nalazi Park prirode Kopački rit koji je jedan od najvećih rezervata močvarnih, zapravo jedini takav sačuvani u Europi.

Kako sam rekao, komarci ne prepoznaju granice jedinica lokalne samouprave jer grad Osijek može uložiti milijune i milijune u sanaciju ovoga problema. Ali komarci vam dolete doslovno sa druge strane Drave i kao da niste učinili ništa, odnosno kao da ste sav novac bacili. Pristupom sa županijske razine novcima sa županijske razine kojima bi to omogućili i mislim da bi se postigli veći rezultati posebice jer se radi o problemu kako sam rekao, dakle ne nečemu što otežava život ili što je neka neugodnost nego zaista nešto što onemogućuje normalan život u ljetnim mjesecima. Izvolite. Samo bih nadopunio da je Vlada gotovo svake godine osiguravala upravo sredstva za borbu protiv komaraca pogotovo u prethodnoj županiji, a za Virovitičko-podravsku županiju osigurana su i 13,2 milijuna kuna. Dakle, amandman je isto koji se odnosi na tretiranje komaraca i probleme vezane uz komarce. Odnose se na Virovitičko-podravsku županiju. Obrazložio sam već razloge zašto sam to tražio i tražim glasanje. Sa nama je državni tajnik Branko Hrg, dobro došli. Idemo na 21. amandman Klub zastupnika Centra i GLAS-a. Amandman se ne prihvaća. Aktivnosti A545072 duhovna skrb planirana su sredstva za duhovnu skrb djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH u skladu sa Ugovorom između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušebrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga i redarstvenih službi RH koji je potvrđen u Hrvatskom saboru zakonom. Zbog navedenoga se sredstva u ovoj aktivnosti ne mogu umanjivati. Poštovani, ovim amandmanom smo predložili da se poveća vrijednost aktivnosti za razvoj cyber sposobnosti, obzirom da živimo u 21. stoljeću i danas je evo moderno ratovanje, moderna obrana vode se u velikoj mjeri baš u tom virtualnom ili cyber svijetu. Posljedice tog ratovanja svakako nisu virtualne već stvarne, mogu predstavljati najozbiljnije ugrožavanje nacionalne sigurnosti. I stoga smo predložili, smatramo da je potrebno povećati ulaganje u razvoj cyber sposobnosti osoblja u sklopu Ministarstva obrane. Evo ako ne smatrate da je to potrebno evo to je razlog zašto tražimo da se o ovom amandmanu glasa. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Projekt K545045 opremanje višenamjenskim borbenim avionom provodi se radi zaštite suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti RH što uključuje nadzor i zaštitu zračnog prostora. Vlada RH je donijela odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna RH u razdoblju 2022.-2026. za nabavu višenamjenskog borbenog aviona i zbog navedenog se sredstva u ovom projektu ne mogu umanjivati. Upravo zbog ovog vašeg obrazloženja mi tražimo glasanje i izjašnjavanje o ovom amandmanu iz jednostavne činjenice što je ugroza nacionalne sigurnosti od strane cyber napada sigurno jedno od najvećih i najrealnijih prijetnji za čitav sustav nacionalne sigurnosti u današnje vrijeme. Ti napadi se dešavaju gotovo na dnevnoj razini i upravo zbog toga predlažemo da se MORH ojača baš u tom segmentu obrane nacionalne sigurnosti i to stalno ponavljamo. Uz to razvoj cyber sigurnosti sasvim sigurno ima veliki potencijal za dodatni razvoj domaće it industrije i it sektora, dok većina drugih investicija podrazumijeva opremu, kupovanje vojne opreme usmjerene na uvoz.

Dakle, ne možemo prihvatiti to objašnjenje i tražimo izglasavanje o amandmanu budući da je rekla bih i sramotno, a i nevjerojatno da Republika Hrvatska još uvijek nema organiziranu hitnu medicinsku helikoptersku službu već sve to obavlja sa improviziranim vojnim helikopterima. U zemlji sa preko 1000 otoka u kojima je hitna helikopterska služba neophodna, nasušno potrebna i to se dokazuje iz dana u dan smatramo da je to neozbiljno ne imati takvu stavku u proračunu budući da ti helikopteri trebaju biti specijalizirani helikopteri za hitnu službu, a ne improvizirani, prilagođeni helikopteri koji su iz snaga, iz vojnih snaga. Smatramo da je uspostavljanje flote hitne medicinske pomoći helikopterske bitno i važno da bi se u krajnjoj liniji i ovi sadašnji helikopteri vratili u ono za što su i predviđeni, a to je svrhu obrane. I zato tražimo glasanje o ovom amandmanu. Zahvaljujem. 24. amandman zastupnik Željko Lenart. Amandman se ne prihvaća. U programu 2504 opremanje, modernizacija i izgradnja planirana su sredstva za aktivnosti opremanje materijalno-tehničkim sredstvima, opskrbom, materijalnim sredstvima, izgradnje, rekonstrukcija, adaptacija objekata infrastrukture kao i za projekte opremanja borbenim oklopnim vozilima obalnim oklopnim brodovima, višenamjenskim borbenim avionom, integraciji sustava, protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO-u i … [[Govornik se ne razumije.]] sustav i protuzračne i proturaketne obrane, opremanju dalekometnim topničkim sustavom i opremanje višenamjenskim helikopterom. Zbog navedenog se ovaj amandman ne prihvaća. Izvolite očitovanje kolega Lenart. Zahvaljujem. Povećanje na ovoj stavci za nabavku bespilotnih letjelica tražimo iz razloga što vidimo da u suvremenom ratovanju su bespilotne letjelice jedan od bitnih faktora ratovanja, iznenađenja i obrane s obzirom da Hrvatska vojska ima nešto bespilotnih letjelica smatramo da bismo trebali daleko više ulagati u nabavku najmodernijih, u obuku ljudi za to s obzirom i na prirodni položaj i geografski položaj RH, a samim time što smo i granica EU smatram da povećanje sredstava za nabavku najmodernijih bespilotnih letjelica je dobra investicija jer su to resursi koji sa najmanjim utrškom mogu pružiti najviše kontrole, ali i čak nekakve udarne sile koja je potrebna. Bilo bi potrebno i razvijati vlastitu bespilotnu letjelicu kao što to rade neke vojske u svijetu, no međutim evo na žalost mi nemamo sluha niti to da povećamo sredstva za nabavku modernijih, boljih i da ih imamo više. Tražim glasovanje. Sada prelazimo na amandmane koji su vezani za Središnji državni ured za Hrvate izvan RH. Ponovno se vraća državni tajnik Stjepan Čuraj. 25. amandman zastupnik Marijan Pavliček, izvolite. Dakle uz obrazloženje kako Vlada RH od 2018. pruža sustavnu potporu strateškim projektima hrvatske nacionalne manjine što se ukazuje kao učinkovita potpora i važan poticaj dodatnom osnaživanju etničke, kulturne i jezične samosvijesti hrvatskih manjinskih zajednica i jačanju položaja same hrvatske manjine kao aktivnog čimbenika u domicilnim državama. To radi putem Središnjeg državnog ureda i snažno podupirem sve projekte Hrvatske nacionalne manjine. Uzgred rečeno da Program potpore strateškim projektima Hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu je ovim prijedlogom proračuna povećan za 100% Budući da nema kolege Pavličeka glasovat ćemo o navedenom amandmanu. 26. amandman zastupnik Domagoj Hajduković. Amandman se ne prihvaća. Naime, treba istaknuti da na 15. sjednici međuvladinog mješovitog Odbora za zaštitu nacionalnih manjina između RH i Mađarske održan u Zagrebu 12. prosinca 2019. potvrđeno je i ranije dogovoreno načelo da realizacija velikih manjinskih projekata koji se ostvaruju u Mađarskoj financira mađarska strana, a u RH hrvatska strana. Tako da smatramo potrebnim također napomenuti kako je u protekle četiri godine ostvaren veliki broj značajnih projekata kako u RH tako i u Mađarskoj, a za ove godine kao što sam i ranije napomenuo se povećavaju sredstva za 100% na navedenim pozicijama. Samo sekundu da kolega Lenart molim vas. Hvala lijepo. Uvaženi gospodine državni tajniče ovo je amandman koji podnosim iz godine u godinu. Ne radi se o realizaciji kapitalnog projekta, ne radi se o izgradnji zgrade. To kazalište već postoji. Radi se o nečem drugom. Radi se o simboličkom podržavanju nečeg što zaista je dobro. Hrvatska naravno vezana je i međunarodnim ugovorima i činjenicom da puno Hrvata živi u BiH. Ne vidim zašto to ne bi činili i jedinom narodnom kazalištu izvan hrvatskog govornog područja. Jedino Hrvatsko narodno kazalište izvan hrvatskog govornog područja koje maltene u potpunosti financira mađarska Vlada. Nije li to sramotno za nas ako držimo do sebe, posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da je hrvatska manjina u Mađarskoj jedna od najorganiziranijih i najcjenjenijih naših zajednica u svijetu. Prema tome, ovdje se radi o jednom više simboličkom iznosu koji bi pomogao u radu, dakle postavljanje određenih predstava i ostalome, a ne za realizaciju kapitalnih projekata. Ja znam da je i mađarska vlada i hrvatska Vlada sa naše strane realizirala dosta kapitalnih projekata i neki su u realizaciji kada govorimo o zaštiti naših manjina, ali kažem, ovo se ne radi o tome, ovo je više nekakvo simboličko nastojanje, simboličko nastojanje koje moram reći da me žalosti što iz godine u godinu biva odbijeno. Ako ne možemo barem jedne godine, a dugo podnosim amandmane na ovaj Proračun, ako ne možemo barem jedne godine pokazati da nam je stalo, da cijenimo rad tih, u pravilu, entuzijasta, a ne zaposlenika koji su uspjeli u vrlo drugačijem jezičnom i kulturološkom okruženju zadržati i njegovati svoj jezik, onda to govori puno više o nama nego o njima. Hvala vam lijepo i tražim glasanje. Prelazimo sada na Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i amandmane koji su vezani uz rad tog Ureda. S nama je državni tajnik Gordan Hanžek, izvolite državni tajniče, 27. amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Izvolite. Poštovane gospođe i gospodo, poštovani predsjedniče. Amandman 27. se djelomično prihvaća. Postojeća aktivnost stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji se povećava na 5 milijuna kuna.

Povećanje sredstava će se preraspodijeliti unutar financijskog plana Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje i to sa pozicije stambeno zbrinjavanje, pozicija 4211 stambeni objekti. Pa evo, zahvaljujemo da je barem jedan od naših amandmana prihvaćen i ulazi u tu fantastičnu kvotu od 9 amandmana koji su prihvaćeni za sada od Vlade, od ne znam koliko stotina amandmana koji su podneseni. Smatramo naravno važnim borbu protiv nasilja u obitelji i zato smatramo da je dobro da se ovaj amandman prihvatio.

28. amandman, isti klub zastupnika, izvolite. Za provedbu programa suzbijanja energetskog siromaštva koje uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. osigurano je ukupno 150 milijuna kuna iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ostatak sredstava za cjelokupnu provedbu programa u provedbenom razdoblju osigurano je i s Ministarstva rada i socijalne politike i to točno određenih izvora financiranja. Tražit ćemo naravno, da se glasa o ovom amandmanu jer smatramo da je suzbijanje energetskog siromaštva, posebno u okolnostima rasta cijena energenata, ali i osiguranja osnovnih egzistencijalnih potreba stanovnika jedno od prioriteta i ove, i rada Vlada, a i naravno, Državnog proračuna. Energetsko siromaštvo u RH je izuzetno prisutno i zbog toga nijedna svota u tom smislu kojem ste u vašem objašnjenju odbijanja amandmana govorili, ipak nije zadovoljavajuća. Dakle, potrebno je povećati ovu stavku kako bi se osigurala pomoć u provedbi, jako mi je drago da me slušate, g. državni tajniče, ali ja ću bez obzira nastaviti, u provedbi, još ste mi i okrenuli i leđa, hvala vam [[Upadica: Ne, ispričavam se.]] u provedbi energetske obnove stanova i zgrada onih kućanstava koja su u najvećem riziku od energetskog siromaštva. Predloženim iznosom od 30 milijuna kuna, naravno nije moguće značajnije utjecati na smanjenje energetskog siromaštva, svota koju ste sada u ovom obrazloženju spominjali, vjerujemo isto tako da nisu dovoljne, zbog toga ostajemo kod ovog amandmana zbog toga što smatramo da je energetsko siromaštvo jedno od važnih tema ove države, a nije dovoljno zastupljeno u hrvatskom ovom Državnom proračunu. Zahvaljujem. I hvala vam što ste obratili pažnju.

Prvo, primite ispriku jer došlo je do krivog jednog broja prijepisa brojeva amandmana, da ne čitam krivi broj amandmana. Amandman se ne prihvaća. Znači to je sukladno prethodnom obrazloženju amandmana 27. Prijedlog proračuna i projekcije za ovu proračunsku aktivnost izrađene su na temelju dosadašnje provedbe, odnosno izvršenja ove financijske stavke plana ureda i s obzirom na dosadašnju dinamiku uz predloženo usvajanje amandmana, dodatna sredstva neće biti potrebna za izvršenje provedbe aktivnosti. Kolegice Puljak, izvolite. Dakle poštovani, ovim amandmanom predložili smo povećavanje vrijednosti aktivnosti stambenog zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji sa iznosa od 625 tisuća kuna na milijun kuna i za to smo predložili smanjivanje aktivnosti i administracije upravljanja Porezne uprave. Svakako mislimo da je potrebno povećati kapacitete i broj sigurnih skloništa za žene i žrtve seksualnog i svakog drugog nasilja. Imali smo evo, nedavno i brutalan, slučaj brutalnog ubojstva u Splitu, a i svojim aktivnostima i ovdje u Saboru odali smo nedavno i počast povodom dana, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama počast dakle svim žrtvama nasilja, ukazali na to da svako 15 minuta u Hrvatskoj strada jedna žena od nasilja i zaista mislimo da je potrebno povećati vrijednost ove aktivnosti. Amandman se ne prihvaća. Prijedlog Proračuna i projekcija za ovu proračunsku aktivnost izrađene su na temelju dosadašnje provedbe odnosno izvršenja ove stavke financijskog plana ureda. Naime, od stupanja na snagu Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi donosena su ukupno 44 rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji.

Amandman 30. To je, ispričavam se, to vam je isto ove povećanje sa amandmana 27 koje smo djelomično prihvatili gdje se iz Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka povećava iznos sa 625 tisuća na 5 milijuna kuna. Znači to je cijeli set amandmana koji se radi o istoj stavci i zato smatramo da djelomično prihvaćanjem amandmana 27 se onda sa tim konzumiraju amandmani 29 i 20 i 30. U amandmanu 29 Centar i GLAS su predložili povećanje za milijun kuna, a vi ste, gđo. Peović predložili povećanje za 300 tisuća kuna. Pošto se to ukupno povećava za 4 375 tisuća kuna za žrtve nasilja, držimo da je to razlog neprihvaćanja amandmana.

Prije svega, zahvaljujem što ste povećali taj iznos i svejedno bih htjela dati obrazloženje, znači nekoliko je ovdje i klubova i zastupnika i zastupnica predložilo ovo povećanje. Poklonjenom konju se ne gleda u zube, ali ja bih ipak upozorila, znači da sam prošle godine isti taj amandman predložila i nije mi jasno zašto prošle godine nije bio prihvaćen. Znači nakon ovog stvarno dramatičnog slučaja u Splitu nekako se digla javnost na noge i čini mi se da je to imalo utjecaja na vas, a i nadam se, inicijativa zastupnica koje su na to upozorile, ali stvar je tako dramatična već godinama i nije jasno zašto se taj amandman nije prihvatio prošle godine, možda i spriječilo nekakve buduće situacije jer je iznos znači, pa i sad koji ste ovdje bili stavili od 625 tisuća kuna u potpunosti i to vas upozoravaju stvarno ženske udruge godinama, u potpunosti nedostatan da bi se stvarno provelo ozbiljno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji. Prema tome, zahvaljujem, ali je pitanje zašto se to prije nije moglo napraviti, pogotovo zato, znači uzmemo li u obzir da je 2 milijarde kuna sada više u proračunu za te vojne avione, što nismo imali prošle godine i taj jaram ćemo plaćati svake godine od sad pa nadalje, a prošle godine ipak ga nije bilo. Utoliko, znači ne znam zbog čega se nije to moglo prihvatiti prošle godine. Naravno, zahvaljujem još jednom na tome da ste to prihvatili i ne treba sukladno s tim glasati o amandmanu. Idemo na 31. amandman zastupnika Željko Lenarta. ... [[Upadica se ne čuje.]] Da, da. Hvala.

S obzirom znači da je za '21. bilo 350 tisuća, a za '22. 625 tisuća, što je u ovom pitanju zbrinjavanja žrtava nasilja u obitelji smiješna cifra, ja sam ovdje tražio 10 milijuna s obzirom i na cijene nekretnina i na stanje na tržištu nekretninama i svemu onome što poskupljuje kod nas. Mi smatramo da je i tih 10 milijuna isto nedostatno s obzirom da, mi se sjetimo žrtava nasilja samo u onom trenutku kada netko bude ubijen. Ovim bismo poslali jasnu poruku da društvo štiti žene, djecu, ali ja ću za razliku od svih mojih kolegica naglasiti, ali i muškarce od obiteljskog nasilja, njihovih nesretno odabranih partnera ili njihove obitelji i 10 milijuna kuna bi značajno pomoglo i pokrenulo ovo zbrinjavanje i vjerojatno bi na temelju toga bilo puno manje žrtava nasilja, a smatram da u odnosu na sve na što trošimo, 10 milijuna kuna je beznačajan novac za RH. Idemo na 32. amandman, zastupnica Sabina Glasovac ponovo, izvolite. Amandman se isto tako radi ranijih obrazloženja ne prihvaća gdje u ta aktivnost usklađena unutar prihvaćanja, djelomičnog prihvaćanja amandman 27. Izvolite kolegice Glasovac. Hvala lijepa. Ono što bih htjela reći da mi je u jednu ruku drago da je i inicijativa zastupnica u HS-u koja već više od godinu dana otkad se organizirala ukazuje na ključne probleme s kojima se suočavaju žene u Hrvatskoj samo zbog činjenice da su žene i da ste uspjeli čuti i taj glas, ali i činjenicu da je u pandemiji nasilje nad ženama, odnosno obiteljsko nasilje čije su žrtve mahom žene, doslovno eksplodiralo. Meni je drago da ste prihvaćanjem ovog amandmana zeleno-lijevog bloka zapravo uskratili nama potrebu da inzistiramo na glasovanju i Radničkoj fronti i Klubu Centra i GLAS-a i kolegi Lenartu i meni da inzistiramo, znači nećemo inzistirati na glasanju, međutim, ja želim iskoristiti priliku i ukazati na to da se nadam da ovo prihvaćanje jednog amandmana jedne opozicijske opcije neće rezultirati time da ćete zanemariti činjenicu da i u drugim proračunskim stavkama potrebno izdvajati značajnija sredstva da bi se ovaj problem riješio. Kad govorimo o ženama i njihovom smještaju u skloništima jer ovo stambeno zbrinjavanje je zapravo zbrinjavanje žena po izlasku iz skloništa koje su mahom s djecom, financijski nesigurne, da ćete jednako tako kroz neke amandmane uvažiti i činjenicu da nam je potrebna edukacija vezano uz sprječavanje nasilja u obitelji, jednako tako i podrška kroz Ministarstvo pravosuđa, žrtvama nasilja, tako da će to biti jedna zaokružena priča, ne samo zbog toga što nam to propisuju Istambulska konvencija nego zbog toga što smo kao društvo postali svjesni ovog problema da je nasilje u obitelji i nasilje nad ženama ne samo pitanje ženskih prava nego je to kršenje elementarnih ljudskih prava. Prelazimo sada na amandmane vezane uz Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, s nama je državni tajnik Bernard Gršić, izvolite. Idemo na 33. amandman, zastupnica Marija Selak Raspudić, izvolite. Poštovani predsjedniče. Amandman br. 33 se ne prihvaća iz razloga što su planirane aktivnosti se neće provoditi kroz ESI fondove, kako je prvotno bilo planirano već će se provoditi kroz mehanizam za oporavak i otpornost u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Izvolite očitovanje kolegice Raspudić. Ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje jer nisam sigurna točno na koji način će se ovo provoditi kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Svjesni smo toga da je i pitanje kolika ćemo sredstva doista povući, a upravo je digitalizacija jedna od ključnih politika EU i ono što ste vi ovdje napisali, da ćete za podizanje digitalnih kompetencija stanovništva provođenjem e-Edukacije izdvojiti 0 kuna u planu za 2022. Meni je neprihvatljivo, stoga sam i tražila da se iznos poveća na 5 milijuna kuna s jednostavnim obrazloženjem. Upravo su te digitalne kompetencije odnosno digitalno opismenjivanje našeg stanovništva ključna vještina za 21. st. koja je nužna za preživljavanje, a ponajviše za uopće snalaženje i obavljanje osnovnih djelatnosti u ovim pandemijskim uvjetima. Stoga na svim razinama bez obzira na Plan oporavka i otpornosti jer, moram primijetiti, uvjetno je koliko ćemo sredstva iz njega doista na kraju povući znajući što nam se dogodilo i sa ranijim povlačenjem sredstava unutar EU, a što nam se sada i dogodilo s ključnim institucijama koje su uopće uključene u kontroliranje načina na koji trošimo novce iz EU fondova. Dakle, želimo digitalno pismenije i obrazovanije stanovništvo, barem mi u oporbi. Nisam sigurna koliko to vladajućoj strukturi doista odgovara pa je to možda jedan od razloga zašto je ova stavka u proračunu za iduću godinu naišla na čitavih 0 kuna.

Amandman br. 34 se ne prihvaća iz istog razloga kao i prethodni, budući da se neće financirati iz ESI fondova u prethodnom razdoblju već je planirano provoditi kroz mehanizam za oporavak i otpornost u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Dakle u ovom amandmanu, osim digitalnih pismenosti, tražim da se povećavaju sredstva i za medijsku pismenost. Svjesni smo da u ovom vrijeme rastuće pojave informacija, pa i dezinformacija u digitalnom dobu, različitih sadržaja koji dolaze s različitih platforma je nužno medijski opismeniti ljude da bismo razvili jednu svijest o tome koliko je važno imati i tumačiti informacije koje dolaze iz vjerodostojnih izvora. Upravo zato da bismo preživjeli i ovu pandemiju, ali i u budućnosti se mogli snaći u poplavi informacija, onoga što se često kolokvijalno naziva lažne vijesti ili fake news, potrebno je da medijski, ali u ovom digitalnom smislu, opismenimo naš narod, odnosno da izdvojimo dodatna sredstva da bi se ojačale platforme i edukacije toga što je dobar i kvalitetan i provjeren sadržaj, za razliku od onoga koji ne prolazi nikakvu provjeru, ali istodobno da bi se ukazalo i na manipulacije različitim medijskim mehanizmima koji u ime toga da su oni koji imaju primat nad činjenicama, koriste iste te sustave da bi politički zloupotrebljavali platforme i zapravo bili ministri istine. Dakle uz očitu pojavu dezinformacija i lažnih vijesti koja je prisutna, prisutna je i pojava lažnih informatora koji u ime istine cenzuriraju mnoge utemeljene članke. Baš zato da bi se snašli u toj šumi informacija i dezinformacija, potrebno je da radimo na jačanju medijski digitalne pismenosti, stoga ću tražiti da se o ovom amandmanu glasuje. 35. amandman, ista zastupnica, izvolite. Amandman broj 35. se ne prihvaća budući da nema potrebe za povećanjem sredstava na projektu implementacije e-standarda i daljnje unapređenje sustava elektroničkih usluga. Navedena aktivnost financiranja je iz projekta EU ugovorenim u dodijeli bespovratnih sredstava u kojem su elementi projekta sadržani i sadržajem i troškovima definirani odobreni i potpisani prema trenutno važećem ugovoru. Ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Naime, ovdje sam tražila da se vrati, a ne poveća da se samo vrati prijašnji iznos za stavku implementacija e-standarda i daljnje unapređenje sustava elektroničkih usluga. Naravno kao i prethodni amandmani i ovaj amandman ima za cilj omogućiti pristup najnovijim uslugama i to kvalitetan pristup svim hrvatskim građanima. Podsjetit ću da smo imali priliku prilikom skupljanja popisa stanovništva u prethodnom razdoblju vidjeti koliko nam loše funkcionira moderan sustav prikupljanja potpisa, onaj koji se oslanja na digitalnu tehnologiju stoga mislim da su to stavke na kojima ne smijemo štedjeti i ako već ne možemo izdvojiti dodatna sredstva u proračunu onda barem moramo ostaviti ona sredstva koja smo prethodno izdvajali. Ako nismo bili u stanju bez pada sustava provesti popis stanovništva kako smo onda uopće u mogućnosti ići prema onim kompleksnijim zadacima koji nas očekuju u budućnosti, a bez obzira koliko se vi tome protivili kad-tad doći će i na red ono što mi koji volimo demokraciju već dugo zazivamo, a to je i elektroničko glasovanje i izjašnjavanje o referendumima i sve ostale prednosti ovog digitalnog doba koje se u Hrvatskoj još uvijek nisu implementirale. Idemo dalje, zahvaljujem kolegi Gršiću, kolega Bauk izvolite. Gospodine predsjedniče dok je još državni tajnik prisutan ako je moguće. Ma nije povreda Poslovnika, dakle na većem broju stavki Državnog ureda za digitalnu itd., su nam amandmani proglašeni suprotnim Zakonu o proračunu [[Upadica: Dobro.]] iako su zadovoljavali sve one zakonske uvjete koje trebaju. Ja pretpostavljam da se radi o tome da su bile stavke s kojih se ne može skinuti, ali u tom slučaju molim da se ubuduće kod proračuna onda vlada odmah u prijedlogu naznači koje su stavke s kojih se ne može skidati, da ne bude stavljanje amandmana kao igranje Main sweepera da mi ono upiremo i da ne znamo gdje smijemo, a gdje ne smijemo jel. Dobro, slažem se sa tom primjedbom. Znači za drugi puta da bismo izbjegli onda te situacije zamolit ću predstavnike vlade da nam sugeriraju odnosno da jasno označe o kojim se stavkama radi. Idemo dalje sada, zahvaljujem državnom tajniku, pa pozivam ponovo državnog tajnika Stjepana Čuraja, sada nastavljamo s amandmanima vezanim za Središnji državni ured za demografiju i mlade. 36. amandman Klub zastupnika Centra i GLAS-a. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Uvažene zastupnice i zastupnici dakle amandman se ne prihvaća. Naime, planirana sredstva su dostatna za ostvarivanje planiranih mjera prije svega imajući u vidu činjenicu o utrošenim sredstavima u '21., dakle nisu potrošena sva sredstva predviđena za ovu godinu tako da onda ne smatramo svrsishodnim povećanje istih od onoga što je predloženo. Također što se tiče umanjenje određenih pozicija za iznalaženje sredstava nije moguće umanjiti predloženu poziciju ovim amandmanom.

Obzirom da se demografija mladih vrlo često ističu je li kao prioritet RH svjesni smo evo i nakon ovog popisa stanovništva koliko ćemo izgubiti stanovništva, posebno evo i nakon 2 godine korona krize iz okrenuti prioriteta važno je da država svojim mehanizmima pomaže mlade kroz različite programe koji mogu biti od interesa i koristi. Evo sama činjenica što ste rekli da s ovog programa od prošle godine nisu potrošena sva sredstva zapravo zabrinjava i govori o tome koji su prioriteti ove države.

Izvolite očitovanje. Dakle, često govorimo upravo i u ovom domu o demografiji, govorimo o mladima, govorimo kako je mlade potrebno zadržati u Hrvatskoj, …/nerazumljivo/… će nam popis čije rezultate očekujemo pokazati koliko smo u tome uspješni, ali ja ne moram čekati ni popis da bih mogao ocijeniti kako uspješni baš i nismo. Dakle, povećanje sa 4 i po miliona na 6 i po miliona kuna ove stavke mislim da nije niti bezrazložno, niti nerealna, dapače mislim da je vrlo realna i da je skromna još kakva bi trebala biti, a mladi su posebno osjetljiva skupina u društvu koja siguran sam svi ćete se složiti zaslužuje posebnu pažnju i zaštitu. Kvalitetna politika za mlade je preduvjet za punu uključivanje i ostvarivanje mladih posebno u svezi obrazovanja, stručnog osposobljavanja, rada, rekreacije i zdravog života. U svjetlu činjenice da nam je bitna pozicija mladih u društvu, da se njihov glas čuje kao i da sami sudjeluju u oblikovanju politika i odnosa prema svojoj populaciji te da se kvalitetno ostvaruju u društvu što je preduvjet onda da vjerujem i ostanu u Hrvatskoj držim da je bitno na poziciji politika za mlade u proračun bit da osiguramo dostatna sredstva posebno u sklopu zadržavanja mladih u Hrvatskoj. Dakle, kako sam rekao i s obzirom da nisam u mojoj ocjeni skromno bio i nerealan o ovoj stavci tražim glasanje. 38. amandman zastupnica Sabina Glasovac, izvolite. Amandman se ne prihvaća, riječ je o istoj poziciji sa istim obrazloženjem kao i prethodni. Poštovani državni tajniče. Meni je neprihvatljivo vaše neprihvaćanje ovog amandmana, prije svega zato što prihvaćanjem ovog amandmana poslali bismo između ostalog i snažnu poruku Vlade RH mladima. Nažalost, poruka koju sada imamo je da Hrvatska od 2017.g. nema nacionalnu politiku za mlade naprosto nije donesena, stalo se s tim. Drugo, da iako smo potpisnici Europske agende za rad s mladima i bili smo dužni u roku od godinu dana popisati prioritete za rad s mladima, mi to više od godinu dana učinili nismo. Činjenica jednako tako iako je zakonom utvrđena obveza da se savjeti mladih osnivaju u jedinicama lokalne i regionalne samouprave kao savjetodavna tijela čelnika lokalne i regionalne samouprave i da ih se uključi u kreiranje politika upravo oni koji su namijenjeni mladima, broj savjeta mladih se smanjuje. Činjenica jednako tako kada smo dobili pristup eu fondovima znači kada je vaš kolega Marko Pavić bio resorni ministar da je se 28 milijuna kuna namijenjenih programima mladih zapravo taložilo, kiselilo tamo negdje jer niste bili u stanju dvije i pol godine raspisati natječaj. Jedino što od ove Vlade imamo je obećanje donošenja novog Zakona o savjetima mladih koji je naprosto tehničke prirode. Meni je jako žao što vi ne shvaćate zašto mladi ljudi odlaze iz Hrvatske, zato što s njima nitko ne komunicira, zato što imaju dojam da nikoga nije za njih briga i da ih se ne uključuje u određene procese donošenja odluka koje se tiču njih samih. Žao mi je što niste prihvatili ovaj amandman, ali ja ću isto tako inzistirati da se o amandmanu očituje HS. Izvolite. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća, planirana sredstva su dostatna za ostvarivanje planiranih mjera imajući u vidu činjenicu o utrošenim sredstvima iz '21., također planirano smanjenje pozicije nije moguće umanjiti predloženo. Izvolite očitovanje kolegice Glasovac. E sad ovo je jako zanimljivo, mojim amandmanom traži se da se sredstva za provedbu mjera obiteljske i populacijske politike povećaju sa negdje oko 5,5 milijuna na 8,3 milijuna što je bila razina koju ste planirali u 2021.g. pa je meni naprosto nejasno, ako je HDZ-u i partnerima jedan od ključnih stupova programskih načela i na ovim i na prethodnim izborima bila upravo obiteljska i populacijska, ali i pronatalitetna politika jasno mi je da kada državi ne ide dobro, kada se mora rezati na određenim stavkama da onda pate na neki način proporcionalno svi. Ali mi nije jasno da u trenutku kada se hvalimo sa nikad boljim proračunom, sa gospodarskim rastom, s rastom BDP-a, sa našim boljim kreditnim rejtingom, sa značajnim sredstvima i milijardama koje će nam stajati na raspolaganju na dolazećem razdoblju pa i sljedeće godine za raznorazne projekte i programe, nije mi jasno kada se u svim gotovo pozicijama svih korisnika ministarstava sredstva značajno povećavaju da vi ste odlučili štedjeti, rezati i odstupati od dosad postignutih standarda upravo na ovim politikama koje se tiču provedbe mjera obiteljske i populacijske politike. Ja od vas ne tražim ništa više nego ako već niste u stanju dati više da barem zadržite onaj standard koji ste planirali, koji ste sami sebi postavili u planu za 2021.g. ne da ga srozavate, a vi na to nažalost ne pristajete i to odbijate. Žao mi je i tražit ću glasanje o ovom amandmanu. Izvolite. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje te uz napomenu kako planirano smanjenje sredstava bi onemogućilo redovito izvršavanje preuzeti ugovornih obveza i redovito poslovanje. Nisam čak najbolje ni razumjela vaše obrazloženje jeste malo oprostite možda ne namjerno promumljali što ste htjeli reći da nećete moći normalno poslovati ako odobrite ova sredstva, ako sam dobro razumjela ovo što ste pokušali reći. Dakle, radi se o onome na što svi upozoravamo, a to je da se mora imati novaca barem minimalan iznos sredstava za mjere obiteljske i populacijske politike. Puno je izazova pred nama, vi znate da jedan od najvećih upravo onaj koji se odnosi na demografske politike koji su dugoročan ključ preživljavanja RH, baš zato što su dugoročna, a ne samo kratkoročan ključ one iz perspektive ovih vlada koje gledaju isključivo svoje interese i jedan mandat ispadaju iz vida i ne izdvajaju se dovoljna sredstva. Ne samo da mi trebamo poticati pronatalitetnu politiku, mi trebamo izdvojiti dostatna sredstva da i oni slojevi društva koji se nalaze na bolje plaćenim i zahtjevnijim pozicijama one majke koje obavljaju teške zadatke u društvu imaju priliku dobiti puni iznos plaće kada se odluče na porodiljni dopust, a ne da budu kažnjene kada imaju djecu. To se godinama obećava, a nikada se nije ostvarilo u praksi. Ovo vam je mogao biti poticaj zato, a mogu vas izazvati s obzirom da vidite u kako se nezgodnoj poziciji našao gradonačelnik Tomašević s majkama odgajateljicama kojima je ukinuto njihovo stečeno pravo da ispadnete heroji i izađete u susret tim majkama i pomognete im da premoste ovo teško razdoblje u kojem će de facto biti izbačene na ulicu jer mjesta u vrtićima nema. Izvolite. sredstvima u ovoj godini. Pa ne mogu prihvatiti obrazloženje jel vidim da je radila ona aplikacija izreži-zalijepi. Dakle, ovdje se radi o stavci koje nema u proračunu, ja sam predložio novu stavku koja je postojala doduše, ali više je nema tako da sam očekivao malo ozbiljnije obrazloženje zašto se odbija stavka prevencija nasilja nad i među mladima. Dakle, puno puta smo govorili, sad smo govorili o tome kako su mladi izuzetno osjetljiva skupina, kako su ugrožena skupina i govoreći medicinskim rječnikom kažu da je kuna uložena u prevenciju 4 kune ušteđene u sanaciji. Govoreći iz perspektive mladog života tu ne govorimo samo o novcu, tu govorimo o puno važnijem kapitalu, a to je zdravom odrastanju i formiranju u osobe, u produktivne članove društva koji mogu biti i konstruktivni članovi odnosno pridonositi tom društvu i biti sretni i ostvarivati se. Nažalost, nasilje nad mladima i među mladima je sve učestalije, sve je brutalnije, poprima sve teže oblike i mladi se od njega sve teže oporavljaju. U situaciji kada neke države čak uvode i kategoriju da je buling odnosno nasilje i zlostavljanje među mladima postaje kazneno djelo, mi ne možemo odvojiti ja bih rekao simboličnih 5 milijuna kuna za prevenciju istog, pa mislim da to opet govori nama kakvo smo društvo odnosno kakvu vladu imamo, a posebice u svjetlu rasta BDP-a, sjajnih gospodarskih pokazatelja mi novac koji ćemo uprihoditi ne ulažemo u ono što nam je najvažnije, a to bi trebali biti mladi i zbog toga tražim glasanje. Amandman 42., zastupnica Sabina Glasovac, izvolite. Hvala vam lijepa. Poštovani državni tajniče, ovim amandmanom tražim da se za 2 milijuna kuna povećaju sredstva namijenjena prevenciji nasilja nad i među mladima. Svima je nama ovdje jasno ili bi nam trebalo biti zapravo jasno da je prevencija nad, nasilja nad i među mladima ključni mehanizam za razvijanje kulture dijaloga, ne nasilja, međusobnog uvažavanja, poštivanja svačijeg ljudskog dostojanstva i ljudskih prava. Ulaganje u prevenciju danas će rezultirati boljim društvom sutra odnosno društvom lišenom nasilja danas nad mladima, a sutra tih istih mladih kao odraslih osoba u svojim obiteljima i nad, nad drugima. Ono što možemo vidjeti i sad u doba pandemije pokazuju i brojna istraživanja. Jedan od dijelova društva koji je najviše mentalno pogođen i pandemijom, nenormalnim uvjetima obrazovanja, funkcioniranja unutar obitelji, a još dodatno u nekim područjima Hrvatske i potresom su upravo mladi ljudi. To se danas može činiti kao jedan samo obrazovni problem, međutim sutra to može postati ozbiljan javnozdravstveni problem. Kada uzmemo u obzir da evo i jutros su pripadnici jedne navijačke skupine navodno upadali u studentski dom i premlaćivali mlade, mlade studente, kada vidimo da su vrlo često mladi ljudi i djeca žrtve obiteljskog nasilja onda ne znam što nam još treba kao pokazatelj da ono u što zaista trebamo investirati i što je bitno danas da bi nam bilo bolje sutra je upravo sprječavanje odnosno prevencija nasilja nad i među, među mladima. Meni je žao što vi to niste prepoznali jer ja nisam tražila ništa više sredstava nego samo da razinu sredstva koji se traže se vrate na razinu plana 2021.g. S obzirom da to odbijate ja ću inzistirati na glasanju o ovom amandmnu. Amandman se ne prihvaća.

Međutim, ja smatram da bi SOA bez tih sredstava mogla preživjeti i međutim bojim se da hrvatsko društvo, a vidjet ćemo to vrlo brzo i po najnovijim službenim podacima Zavoda za statistiku o novom popisu stanovništva, nisam sigurna da imamo više vremena za čekanje. Ja ću vas podsjetiti samo na vaše predizborno obećanje, a tiče se par demografskih između ostalih mjera koje niste ispunili do dan danas, a ne znam kad ćete ako nećete sad kada nam u proračunu ide dobro. Kao što sam već rekla i sami govorite i to je činjenica, to je fakt da nam na raspolaganju stoje značajna sredstava iz fondova EU, da bilježimo značajan gospodarski rast, da nam je kreditni rejting dobar, znači sve se nekako sudeći po vašim riječima u Hrvatskoj raste, razvija, buja. Međutim, bojim se da od toga neće ništa imati mlade obitelji u Hrvatskoj ili one koje to tek namjeravaju postati. Vi ste obećali u svom predizbornom programu ispunjenje primjene mjere roditelj odgajatelj za cijelu Hrvatsku, obećali ste jednako tako delimitiranje roditeljskih naknada neovisno o iznosu plaća koji ste, koji primaju roditelji neovisno o tome radi li se o muškarcu ili o ženi, ništa od toga niste ispunili, a sudeći prema ovom pristupu prema amandmanima koji su okosnica upravo vaše politike kojom ste dobivali povjerenje na izborima bojim se da će sve ostati i dalje na razini lažnih obećanja. Stoga ću tražiti izjašnjavanje o ovom amandmanu. Sada idemo na 44. amandman, ponovo zastupnica Glasovac, izvolite. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao i prethodni. Hvala lijepa. Tražim 2 milijuna kuna više ovim amandmanom za potpore za programe usmjerene mladima, međutim što sam drugo mogla očekivati od vas nego čuti ponovno odbija se, zapravo kao i za prethodni amandman kada sam tražila veća sredstva za provedbu politike za mlade, ovim tražim veća sredstva za potporu za programe usmjerene mladima. Tražim ih iz razloga zbog toga što naprosto smatram da je poboljšanje i unaprjeđenje kvalitete života mladih od partnerskog uključivanja mladih u procese sudjelovanja u donošenju odluka neformalnog obrazovanja, slobodnog vremena i kulture mladih, volontiranja sudjelovanja u razvoju civilnog društva, informiranja, mobilnosti do osiguravanja kvalitetne i redovite potpore organiziranom sektoru mladih i njegovom djelovanju jedan bitan iskorak kojim možemo pokazati mladim ljudima da nam je do njih stalo, da ih molimo da ne napuštaju Hrvatsku, da imamo sluha za njih i njihove probleme i da im zapravo osiguramo okruženje u kome će oni moći razviti sve svoje potencijale, počevši od obrazovnog sustava, ali i u lokalnoj zajednici, ali i ne samo to nego će se naprosto osjećati uključeno i korisno i da im pošaljemo poruku da Hrvatska bez obzira što to možda u ovom trenutku izgleda može biti mjesto na kojem će oni ostvariti svoje snove i da neće morati ići za svojim snovima negdje van granica Hrvatske. Žao mi je što nemate razumijevanja za to, ja znam da ovo nisu neka sredstva koja bi mogla promijeniti taj sustav prema mladima i njihov optimizam, ali bi bio to jedan mali značajni korak koji bi ukazao da sada kad nam gospodarski ide bolje da imamo sluha i za budućnost, a budućnost su upravo naši mladi. Izvolite. Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje koje smo već naveli imajući u vidu činjenicu o utrošenim sredstvima za '21.g. smatramo da su planirana sredstva dostatna za ostvarivanje planiranih mjera, također uz isto obrazloženje što se tiče predloženog smanjenja odnosno izvora financiranja. Ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Naime, ono što sam ja ovdje tražila je da se barem vrate sredstva kako su bila naznačena u prethodnom proračunu. Rekla sam sve što je ključno za demografsku politiku u obrazloženju prethodnog amandmana. I vi znate da je ključ preživljavanja našeg mirovinskog i zdravstvenog sustava dugoročno upravo kvalitetna demografska politika. Isto tako imamo jedinstvenu priliku dobiti značajna sredstva iz EU da napravimo jedan dugoročan zaokret u našim politikama, po prvi put se otvara prostor da možemo udahnuti i izdvojiti sredstva koja nisu puko preživljavanje nego će se njihov rezultat osjetiti tek dugoročno. Nažalost, ovim odbijanjem amandman i štednjom na provedbama mjera demografske politike, vi pokazujete da vam to očito nije prioritet. Jedini razlog za to može biti što je efekt dugoročan, a nadam se vi i time i priznajete da ne vidite sebe dugoročno na čelu RH. Stoga ne mogu prihvatiti ovaj amandman da se štedi na mjerama demografske politike i tražit ću da se o njemu glasuje. Izvolite. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje s obzirom da se radi o poziciji prevencije nad i među mladima. Potpuno je neprihvatljivo da u uvjetima pandemije se smanjuju sredstva koja se odnose na prevenciju nasilja među mladima. Ne znam jeste li svjesni ali svako treće školsko dijete boji se ući u školski wc, većina djece prijavljuje neki oblik vršnjačkog nasilja, a vršnjačko nasilje raste itekako i u on line sferi. Ono što je osobito poražavajuće i zabrinjavajuće da raste i vršnjačko nasilje među djevojkama odnosno djevojčicama, virtualizacijom naše stvarnosti dolazi do porasta različitih oblika ekstremnih sadržaja koji se kada govorimo o nasilju snimaju i kasnije reproduciraju na društvenim mrežama. Zbog svih navedenih razloga imajući u vidu koliko su djeca stradala tokom ove pandemije jedna je od ključnih stvari u ovom društvu da suzbijemo i to upravo radom na prevenciji nasilje među mladima. Ne samo da nije dovoljno vratiti iznos koji je prethodno bio namijenjen za tu stavku nego je u uvjetima pandemije kojoj još uvijek ne vidimo kraj taj iznos potrebno i povećati. Stoga nikako ne mogu prihvatiti vaše obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Izvolite. Amandman se ne prihvaća, budući da s obzirom na cilj nove aktivnosti kojom se predlaže smatramo da će biti ostvarena sukladno mjerama koje se planiraju i sredstvima koji su za njih ostvarena odnosno osigurana, a također što se tiče predloženog smanjenja kao izvora financiranja tu bi samo napomenuo da su upravo napravljene određene racionalizacije troškova državnog proračuna i već smanjene za 3 milijuna kuna ta pozicija što se tiče samog Ministarstva poljoprivrede. Ne prihvaćam objašnjenje i tražit ću da se o amandmanu glasa. Dakle, Centar za mlade uklapa se u strateško opredjeljenje grada Šibenika koji razvija prostor za visoko obrazovanje i mlade … [[Govornik se ne razumije.]] Osim toga idejni projekt obuhvaća prenamjenu prostora bivše vojarne gdje bi bio smješten društveno sportski sadržaj koji bi obuhvaćao koncertnu dvoranu, sportsko penjačku dvoranu, prostor za radionice i skejt park. Budući da je riječ o različitim sadržajima, ideja je bila međusobno ih povezati kako bi se kroz njihovo ispreplitanje stvorio novi urbani prostor za svakodnevna događanja. U projektu je tako predviđeno formiranje zajedničkog trga u dva međusobno povezana objekta koji jasno razdvaja ta dva objekta, halu i nekadašnju kotlovnicu sportsko penjačka dvorana u budućnosti sa radionicama. Ovaj sadržaj također kompatibilan sa projektom Veteranskog centra u Šibeniku koji se dovršava u neposrednoj blizini na istoj lokaciji, a vaše neprihvaćanje ovoga govori u principu o radu bez ikakvog plana. Dakle, ovo je jednostavno oplemenjivanje te lokacije koja već dugi niz godina nakon rata stoji tako kako stoji, koja je nekad bila vojarna, ali sad je prostor za širenje grada, za društvene djelatnosti, za novu opću bolnicu i slične stvari. Nažalost, evo kod Vlade nema sluha za tako nešto. Tražim glasanje o amandmanu. Amandman se ne prihvaća, naime već su planirana sredstva za navedenu mjeru povećana sukladno i programu i najavljenom Vladi što se tiče samog povećanja iznosa naknade za roditeljski dopust. Također predloženo smanjenje pozicije kao izvor financiranja ne možemo prihvatiti jel u pravilu bi ugrozilo rad i postojanje Hrvatskih cesta d.o.o. s obzirom da se radi o iznosu 300 milijuna kuna. Budući da kolege nema glasovat ćemo o navedenom amandmanu. 49. amandman isti zastupnik. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Naime, ne postoji zakonska osnova za predloženo pravo, a s obzirom na predložene izvore financiranje identično kao u prethodnom amandmanu. Dakle, stoji isto obrazloženje zašto ne možemo s te pozicije. Dakle, isto tako nema zastupnika, glasovat ćemo o amandmanu. Prelazimo na Hrvatsku vatrogasnu zajednicu i amandmane vezane uz Hrvatsku vatrogasnu zajednicu. Kolega Čuraj ostaje ovdje, pa idemo na amandman broj 50. zastupnika Arsena Bauka. Amandman se ne prihvaća. Naime, idemo obrnutim redoslijedom Ured predsjednika RH amandman odbija iz razloga što su planirana sredstva namijenjena za podmirenje rashoda za zaposlene Ureda predsjednika RH, za službena putovanja, zakupnine i najamnine, protokolarne poklone, reprezentaciju, odlikovanja te nabavu opreme. Uz to vlada smatra da su osigurana dostatna sredstva za navedenu namjenu sukladno programu rada Hrvatske vatrogasne zajednice za '22. godinu. Dakle, meni je inače genijalno da je za ovakvo obrazloženje glasuje i ministar obrane, to je posebno, posebno drago. Dakle, radi se o tome da dužnosnici Vlade RH ustrajno i uporno omalovažavaju rad predsjednika Republike i Ureda predsjednika republike, da ministar obrane konstantno govori o rastrošnosti i korištenju upravo tih sredstava koje ste vi rekli u Uredu predsjednika Republike, a sada vlada odbija amandman da se ta sredstva smanje. Ne samo to, prijetite se s inspektorima, prijetite se da se ne može više koristiti brodovi, da se više ne može koristiti vojska, a na kraju kada dođe prilika da se tom i takovom predsjedniku ovoga napakosti i da se za jednu dobru ovoga namjeru, a to je cesta do vatrogasnog doma osiguraju sredstva onda to vlada odbija. Dakle, na otoku Braču se sagradio vatrogasni dom do kojeg nema pristupne ceste, sredstvima EU i ako se dom izgradi, a nema ceste neće dobiti dozvolu. Ja se nadam da će vlada pronaći načina da se tih 300 metara nije to puno sagradi, a što se tiče sredstava predsjednika Republike, mante se čorava posla po njegovu je ispalo za Vrhovni sud, po njegovu će ispasti i za sve ostalo i za vojsku i za brigadira, a ovoga, a onda ovo što naplatite Miljaniću on je sa Brača kazni, onda neka se to stavi za cestu. 51. amandman zastupnik Hajdaš Dončić, izvolite.

Dakle, tražit ću naravno glasanje o ovom amandmanu.

O tome se priča zadnjih 5 godina, znači da je potrebno centralo vatrogasno vježbalište. Dakle, mjesto gdje se onda stvara, dakle ne samo fizički nego ljudski kapital naših vatrogasaca, a ujedno prostor je osiguran. Dakle, niste odbili samo mene, odbili ste i Andreja Plenkovića. Hvala vam kolega Čuraj. Samo sekundu se malo zbriše govornica. Hvala vam. Izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Poštovane saborske zastupnice i zastupnici, amandman se ne prihvaća jer se projekt potpore radu i opremanju policije odnosi isključivo na izvor financiranja 52. ostale pomoći, a isti se koristi samo jedino za projekte dogovorene u skladu s davateljem pomoći. Izvolite očitovanje. Hrvatska policija radi, a moram reći i živi u doista nezavidnim uvjetima. Hrvatski policajci koji čuvaju i naše živote ovdje na Markovom trgu po zimi se smrzavaju u svojim kontejnerima, a po ljeti se kuhaju. To je jedan mali primjer ljudi pored kojih svakodnevno prolazimo ulazeći u ove velebne dvore, a nad čijim sudbinama se dovoljno ne zapitujemo i za čija se prava dovoljno ne borimo. Ne samo da oni čuvaju naše živote nego policajci danas nemaju pravo na osnovu plaću koja je ispod hrvatskog prosjeka, koja ne prelazi niti 5.000 kuna. Nemaju dovoljnu psihosocijalnu pomoć, a brojni policajci koji upravo dolaze iz Slavonije i iz Dalmatinske zagore osuđeni su na život u neadekvatnim uvjetima u stacionarima. To su sve razlozi zbog kojih doista pogotovo u ovo vrijeme koje je krizno gdje rastu različite sigurnosne ugroze i gdje su na prvoj liniji fronte naši policajci razlog zašto ne smijemo nikako štedjeti na sredstvima koja se odnose na potporu radu i opremanju policije. Nego je to jedan od stavki za koju moramo izdvojiti najviše novaca. Oni koji se brinu za naše živote moraju biti barem financijski potaknuti da taj posao obavljaju na adekvatan način. Stoga ne mogu prihvatiti ovo obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. 53. amandman Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, izvolite. Amandman se ne prihvaća jer su fondovi EU definirani financijskim okvirom EU za točno određene namjene. Tako da izmjena planiranih EU sredstava nije niti dozvoljena, niti je moguća, a namjene su već definirane. Poštovana državna tajnice, mi se ne slažemo sa vašim objašnjenjem, smatramo da je zbog neprekidnog priljeva osoba u pokretu i na teritoriju RH potrebno ojačati integracijske mehanizme koji bi osigurali što bržu i kvalitetniju uključenost stranaca u naše društvo. Mi živimo u državi iz koje je odljev i odlazak najpotentnije radne snage permanentan i zastrašujuć i zabrinjavajući. Da se samo malo podsjetimo da je ova vlada predvidjela 16 tisuća i 500 kuna za borbu protiv korupcije, a upravo korupcija je ta zbog koje naši ljudi iz ove države odlaze. Za pretpostaviti je da će nažalost taj odlazak se nastaviti u tim dramatičnim brojkama, pa zato još više treba osigurati integraciju stranaca u društvu iz elementarne potrebe za radnom snagom. Evo, pa zbog toga ćemo bez obzira na vaše obrazloženje tražiti glasanje o ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća jer proračun MUP-a je sastavljen u skladu sa stvarnim potrebama za funkcioniranje službe, dok projekt sustava civilne zaštite samo financira potrebe ustrojstvenih jedinica, a ne sve potrebe koje se odnosne na civilnu zaštitu i koje se financiraju iz drugih projekata. Zahvaljujem g. predsjedniče. Dakle, u RH sustav civilne zaštite godinama je zanemarivan, što je de facto i dovelo do njegovog urušavanja. S druge strane sigurnosni izazovi sve više vezani uz klimatske promjene kojima svjedočimo svakodnevno rekla bih i različite elementarne nepogode koje su posljedice tih klimatskih promjena za RH naprosto nema, nemaju spreman sustavni odgovor već te poslove dodjeljuju oružanim snagama ili nekim drugim dionicima koji su trenirani za te vrste izazova. Koncept domovinske sigurnosti pokazao se dosta neučinkovit u odgovoru recimo na korona krizu, na potres, posljedice tj. pomaganje u posljedicama potresa u Zagrebu i okolici, kao i na Baniji, te je potrebno, zaista je potrebno početi graditi jedan snažan sustav civilne zaštite i zato mi predlažemo da se dio sredstava već rezerviran unutar MUP-a preusmjeri u taj, u taj sustav, neophodan sustav civilne zaštite. Zato ne prihvaćamo vaše objašnjenje i tražimo glasanje o ovom amandmanu. 55. amandman, opet isti Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, izvolite. Amandman se ne prihvaća jer se radi o EU projektima i sufinanciranjima vezanim uz civilnu zaštitu, te je iznos planiranih sredstava u skladu sa stvarno utvrđenim projektima. Ne prihvaćamo objašnjenje. Tražimo glasanje o amandmanu jer kao i u prethodnom amandmanu, ponovit ću, ovim amandmanom se jača, neophodno jača jedan važan sustav, a to je sustav civilne zaštite za koje smo već utvrdili u mnogim situacijama zadnjih 2.g. nije imao adekvatan odgovor na katastrofe koje su nas zadesile. Tražimo to na način da se rezerviraju sredstava za prve projekte novog sustava civilne zaštite i to da se ta sredstva osiguraju iz stavke MUP-a vezane za upravljanje ilegalnim migracijama, da upravo zato budući da civilna zaštita bi mogla učinkoviti doprinijeti upravo i u tom segmentu upravljanja ilegalnim migracijama. Zahvaljujem. Idemo na 56. amandman, zastupnik Franko Vidović, izvolite. Amandman se ne prihvaća jer izgradnja objekta za vatrogastvo ne može biti sastavni dio proračuna MUP-a.

Dakle, tražio sam projekt, tražio sam novac za projekt koji nije nikakav projekt ni opozicije, ni zelenih, ni crvenih vragova, nikoga. Dakle to je projekt koji je nasušno potreban građanima Šibenika, koji je potreban građanima Šibensko-kninske županije, koji je potreban u konačnici samoj vatrogasnoj zajednici. Sadašnji vatrogasni dom je vrlo ne uvjetan, nalazi se u centru grada, blokiran je sa svim strana, prilikom izlaska na intervenciju vatrogasci svaki put imaju problem, da ne govorim o tome da je on dimenzioniran za postrojbu koja je upola manja od profesionalne vatrogasne postrojbe koja je u Šibeniku, a ona broji 60-tak ljudi, znači dom je rađen za nekakvih 30-tak ljudi kad je rađen, to je bilo davno, davno.

U Šibeniku kao što znate na vlasti je HDZ, nisu vanzemaljci, dakle odbivate projekt vlastite vlasti, ne moj. Ja ovo ne doživljavam nimalo osobno. Zahvaljujem državnoj tajnici i pozivam državnog tajnika Darka Nekića. Idemo na amandman br. 57 Klub zastupnika Mosta. Izvolite.

Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća. Predloženim amandmanom nije precizirano za koju aktivnost se traži povećanje, a sredstva su planirana u skladu s potrebama i osigurana i za spomen obilježja i za dogradnju Memorijalnog groblja u Vukovaru i za obljetnice koje su predviđene. Izvolite očitovanje. Dakle, ovim amandmanom Most traži jedan smiješan iznos dakle milijun kuna za izgradnju jednog spomenika koji bi odgovarao žrtvi i ulozi koju su dubrovački branitelji imali u obrani Dubrovnika od srbočetničke agresije, velikosrpske agresije i koliko je ta obrana Dubrovnika značila u Domovinskom ratu. Brojni dubrovački branitelji i civili su položili svoje života u temelje domovine, nijedna ni druga skupina nemaju primjeren spomenik kojima bi se njima odala počast za taj doprinos slobodi. Ali evo Vlada za to nema sluha ni osjećaja nažalost i ja tražim glasovanje o ovom amandmanu. 45. amandman Klub zastupnika Centra i GLAS-a. Izvolite. Amandman se ne prihvaća, sredstva potrebna za provedbu nacionalnog programa temelje se na procjeni ukupnih sredstava potrebnih za isplatu honorara vanjskim suradnicima ministarstva angažiranim u svim županijama na području čitave RH i Grada Zagreba. Također procjena se temelji na sredstvima potrebnim za provedbu zdravstvenog dijela programa u četiri klinička bolnička centra, a prema procjeni samih KBC-a. Slijedom navedenog predloženi iznos sredstava u prijedlogu državnog proračuna dostatan je za nastavak provedbe. Izvolite očitovanje kolegica Mrak Taritaš. O čemu je zapravo riječ? Nažalost i danas je mnogim sudionicima Domovinskog rata i dalje potrebna i psihosocijalna i zdravstvena pomoć koja nije uvijek i na vrijeme dostupna. Kad kažem tu rečenicu sigurna sam da nisam rekla ništa novo i da se s tim možemo složiti da je tome tako. Bilo bi neusporedivo bolje da nije tome tako, ali tako je, o tome trebamo voditi računa. Ovdje je riječ o jednim malim sredstvima kojim smatramo da treba povećati iznos koji je namijenjen za tu svrhu i zbog toga me još dodatno žalosti činjenica da ministarstvo koje je Ministarstvo hrvatskih branitelja tako dosta hladno kaže amandman se ne prihvaća jer smatrate da je dovoljno. Ja smatram i mi u klubu Centra i GLAS-a smatramo da nije dovoljno i zato smo se i odlučili za ovaj amandman kao što sam uvodno rekla molim glasanje o istom. Izvolite. Amandman se ne prihvaća, naime ministarstvo je planiralo 4 milijuna 600 tisuća kuna u 2022.g. što je dovoljno za postojeći broj korisnika čije se povećanje ne očekuje u narednom razdoblju s obzirom da ministarstvo nije zaprimilo nove zahtjeve za ostvarivanje ovog zakonskog prava. Izvolite očitovanje, ponovo kolegica Mrak Taritaš. Hvala lijepo. Ovdje govorimo o Zakonu o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijem oružane agresije na RH u Domovinskom ratu. To je zakon koji je stupio na snagu 2015.g. prema tom zakonu žrtve imaju pravo na psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć i na novčanu naknadu. Ona može biti jednokratna u iznosu od 150.000 kuna, ali može biti i pretvorena u mjesečnu rentu. Vlada je predložila smanjenje sredstava po ovoj stavci i mi smatramo da to smanjenje nije opravdano. Žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu još se uvijek vode razne sudske postupke, treba im podrška, a vjerovatno još uvijek ima slučajeva koji nisu prijavljeni i čiji status još nije riješen. Dakle, referiramo se na zakon koji je iz 2015., zakon koji je na snazi šest godina, činjenicu da još uvijek se vode i sudski sporovi i sve ostalo, tako da olako smanjenje ove stavke smatramo da nije dobro, smatramo da nije na adekvatan način to riješeno u okviru ovih stavki Ministarstva hrvatskih branitelja i to su razlozi zašto smo se odlučili i za povećanje ove stavke, ali zašto se odlučujemo i molimo da se i o ovom amandmanu glasa. Izvolite. Amandman se ne prihvaća sa istim obrazloženjem kao i kod prethodnog amandmana. Zahvaljujem predsjedniče Sabora. Poštovani državni tajniče. Pa nisam zadovoljna sa vašim obrazloženjem oko odbijanja ovog amandmana i tražim glasovanje o istom jer u okviru planiranih troškova od 4 milijuna i 600 tisuća kuna predviđena su sredstva za žrtve seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na RH u Domovinskom ratu. Smatram da je iznos nedostatan za žrtve koje su pretrpile seksualno nasilje i time im se čini još dodatna nepravda. Teško je ponovno izgraditi život nakon nasilja, a reparacije nisu samo pravda u okviru kažnjavanja već je i sastavni dio ponovne izgradnje osobnoga života je dio šireg pojma odgovornosti. Izvolite. Ministarstvo hrvatskih branitelja već je financiralo izgradnju Spomen kuće Rudolfa Perešina u iznosu od milijun i 60 tisuća kuna u razdoblju od 2018. do 2020., a ovim prijedlogom proračuna osiguravaju se dodatna sredstva za unutarnje uređenje prema troškovniku znači koji je dostavljen. Pa nisam baš zadovoljan s vašim odgovorom naravno, ne znam gdje to piše u kojoj stavci Ministarstva branitelja. Dakle upravo tim troškovnicima nedostaje milion 529 tisuća kuna.

Hvala, tražim glasanje. Prelazimo sada na Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, pozivam državnog tajnika Zdenka Lucića, izvolite. 62. amandman Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Izvolite. Hvala vam. Prijedlog se ne prihvaća jer su planirana sredstva dovoljna. U ime zastupnika zeleno-lijevoga bloka, poštovana zastupnica Raukar.

Kakva su? Dovoljna, ok, hvala vam. Mi mislimo da nisu dovoljna jer do sada je RH imala politiku da bude prisutna u međunarodnim oružanim sukobima kroz primarno svojom vojnom komponentom u naravno međunarodnim vojnim misijama. Mi držimo da uz vojne misije je potrebno ojačati i civilno razvojne misije budući da RH ima značajno iskustvo u izgradnji mira u postratnom periodu i ta znanja smatramo da bi trebalo početi dijeliti s ljudima u oružanim sukobima kako bi se nadajmo se ti sukobi riješili i u najmanju ruku smanjili. Zbog toga smatramo da je potrebno ojačati tu komponentu u državnom proračunu i tražimo glasanje o ovom amandmanu.

Potrebno jest zaista povećati sredstva za međunarodnu razvojnu suradnju pri Ministarstvu vanjskih poslova budući da je to snažan vojno politički alat koji može doprinijeti kvalitetnom pozicioniraju RH u međunarodnim odnosima, a koji je do sada bio i kao što vidimo ostao sustavno zanemarivan. Mi smatramo da ga treba ojačati, smatramo da je to u interesu vanjske politike RH i zbog toga ostajemo kod amandmana i tražimo glasanje. Zahvaljujem. Prijedlog se ne prihvaća jer su planirana sredstva dovoljna dok se smanjenje u iznosu od milion i pol kuna ne prihvaća jer bi dovelo do nemogućnosti izvršenja. Prije svega moram reći da ne prihvaćam uopće vaše birokratske odgovore koji su apsolutno nedostatni i rekla bih gotovo nepristojni u odnosu na amandmane. Ali dobro to je sad tako. I naravno tražimo glasovanje ne prihvaćamo vaše obrazloženje tako suho i birokratsko.

Smatramo da bi se sve vjeroispovijedi trebale tretirati jednako i sa istim naravno sredstvima.

Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća. Sredstva za financiranje umjetnika osigurana su na više pozicija u proračunu Ministarstva kulture i medija u skladu sa smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje od 2022. do 2024. godine. Poštovani državni tajniče, dakle mi ovim amandmanom predlažemo da sredstva koja su namijenjena za djelatnike u kulturi odnosno potpore samostalnim umjetnicima da budu 8 miliona kuna. Živimo još malo pa će biti 2 godine apsolutno u jednim neprimjerenim vremenima korone ili Covid, vremenima koja su vrlo, vrlo teška za sve nas, a tko prvi stradava u svim tome. Stradavaju sport, stradava kultura, dakle stradavaju sve ono što mislimo da bez toga se može. Mi mislimo da se bez toga ne može. Slobodni umjetnici su izrazito teško pogođeni ovom krizom pandemije koronom i mislimo da one naknade koje su do sada dobili svakako nisu adekvatne i dovoljne i svaka potpora u prijedlogu proračuna koje je postavljena je dobro došla a one su za proračun u 2022.g. ukinuti u potpunosti.

Stoga tražim i molim da se glasa i o ovom amandmanu.

Sredstva za financiranje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama osigurani su u proračunu Ministarstva kulture na izvoru Mehanizam za oporavak i otpornost. Hvala lijepo. Riječ je o tome da su sredstva za poticanje privatne inicijative u kulturnim i kreativnim industrijama upola manji nego što su bili u proračunu za 2021.g., ali u odnosu na '19.g. to smanjenje je i značajno veće. Dakle, mi se nekako u ovom proračunu za 2022.g. u nizu stvari referiramo na ono što je bilo 2019., a kad vidimo ta smanjenja vidimo da se smanjuje zapravo drastično. I stoga smatramo da je to neprihvatljivo jer sigurna sam da se radi o vrlo važnom sektoru koji je ozbiljno stradao u pandemiji koronavirusa. Kad malo vidite neke druge subvencije koje su u nekim drugim stvarima onda mislimo da su, ovaj naš zahtjev za povećanje tih sredstava više nego potrebni iz jednostavnog razloga moramo se okrenuti nekim drugim zemljama i vidjet što su druge zemlje radile i rade dalje svjesne toga tko je sve stradao u doba korone odnosno u doba pandemije i svjesni smo svi toga da naravno prve potpore koje idu idu poduzetnicima, idu onima koji stvaraju vrijednosti, ali ovo su dodatne vrijednosti koje ovakva industrija stvara dakle riječ je o kulturnim i kreativnim industrijama. To je ona dodana vrijednost koja je svakom narodu, koja je svakoj zemlji potrebna i stoga molimo da se glasa i o ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo kulture i medija je u 2021.g. provelo javni poziv za provedbu programa potpore male vrijednosti za pomoć pogođenoj industriji kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja kao jednokratnu pomoć uslijed aktualne pandemije Covid-19. Ne prihvaćam obrazloženje i tražit ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Upravo je problem ovo što ste vi naveli kao obrazloženje, rekli ste da je riječ o jednokratnoj pomoći. Međutim, svima nam je poznato da ovaj virus nije bio jednokratan nego da nas pandemija i dalje prati. Jedan od najpogođenijih sektora svakako je kulturni i umjetnički sektor. Vi ste u planu za 2022. u smislu pomoći za pandemiju izdvojili nula kuna. Ja sam tražila da taj iznos povećate barem na pola milijuna kuna zato što ne samo da je kultura meni kao humanistu izrazito važna jer sam obrazovana na način da sam svjesna da ona nije nadogradnja nego preduvjet izgradnje civiliziranog društva, nego čak i kada razmišljam šire imajući u vidu koliko je stradalo mentalno zdravlje naših građana, koje su sve nus pojave ove pandemije moramo biti svjesni da je kulture u onom aristotelovskom smislu nekakve mogućnosti katarze možda jedini način mentalnog preživljavanja naših građana. Svjesni ste da je uporaba covid potvrda u bitnome ograničila pristup kulturnim događanjima i da su za razliku od šoping centara, za razliku od kafića i svih ostalih, pa čak i industrija zabave, oni jedni od onih koji naši građani trenutno imaju priliku najmanje pohađati. Stoga im je potrebna posebna pažnja i pomoć kako bismo omogućili izgradnji civiliziranog društva, a ne samo njegovu nadogradnju, kako bismo sačuvali mentalno zdravlje naših građana i kako bi preživio jedan sektor koji je presudan za očuvanje svih humanističkih vrijednosti ovog društva. Amandman se ne prihvaća.

Dragi moj državni tajniče, vi vrlo dobro znate činjenicu, činjenicu da je kulturni sektor od početka epidemije dobio slovom i brojkom 4 mjesečne potpore. Prve tri su bile na početku same epidemije, jedna isprovocirana našim potpisivanjem peticije da se tom sektoru pomogne u prvom mjesecu ove godine. Da, vi ste imali različite natječaje, međutim ti natječaji nisu mogli obuhvatiti sve potrebne i vi to isto tako dobro znate kao što znam i ja. Kulturni sektor je bio izrazito diskriminiran u odnosu na gospodarstvo gdje su, dan danas se dobivaju gospodarske potrebe, gospodarske potpore za očuvanje radnih mjesta. Pri tome samostalni umjetnici i nezavisna scena ne možemo reć da su na koljenima, oni su pali puno niže, oni su na svakom rubu siromaštva i ispod tog ruba siromaštva, oni su doista egzistencionalno ugroženi. Zar moramo ponavljati koliko nam je kultura bila važna u lockdownu? Zar moramo ponavljati da su kultura, obrazovanje i znanost temelji svakog društva koji želi prosperitet, koji želi jedan civilizacijski razvoj? Meni je žalosno da ja moram moliti, moliti pomoć za one koji bi trebali biti prvi u fokusu Ministarstva kulture. I zbog toga naravno ostajemo kod ovog amandmana i molim da ponovo promislite u Ministarstvu kulture, pomoć nezavisnoj kulturi i samostalnim umjetnicima u vremenu kad [[Upadica: Hvala.]] epidemija nije završila nego se novi soj pojavio [[Upadica: Hvala lijepa, hvala lijepa, tražite glasovanje?]] je naprosto neophodna. Zahvaljujem. Tražite glasovanje? Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo kulture i medija je u 2021. godini na pozicije mjere potpora kulturnom sektoru uslijed pandemije korona virusa osiguralo sredstva radi potpore kulturi uslijed epidemije.

Prethodnom amandmanu obrazložila sam zašto nam je kultura bitna, ali kada mi ovdje govorimo o kulturi moramo postaviti pitanje što je kultura točno u Ministarstvu kulture. Ove godine imali smo priliku slaviti nevjerojatnih 500 godina Marulićeve Judite i umjesto da kao svaka civilizirana nacija proglasimo godinu Marulićeve Judite jer ćemo čekati još 500 godina za ovakvu iduću nevjerojatnu obljetnicu, a ne treba vam govoriti što radi Italija s Danteovom obljetnicom u istom trenutku mi smo se odlučili za jednu načelnu godinu čitanja. Kada je ministrici predloženo da ovo ipak bude godina Marulićeve Judite s obzirom da je riječ o obljetnici koju ne možemo zaobići i koja se neće ponoviti, za razliku od godine čitanja koja je izrazito važna i koja može biti ipak svaka godina, ona je to odbila da ne bi u toj hiperinflaciji obljetnica izgubilo se značenje ikoje od njih. Pa smo mi umjesto da njegujemo i afirmiramo svoju kulturnu baštinu, temelje našeg jezika i identiteta odlučili preskočiti u ovom ključnom političkom smislu 500-tu obljetnicu Marulićeve Judite. I ja se sada nažalost ne mogu čuditi da vi uslijed ove pandemije odbijate dati potporu kulturnom sektoru što je ono što sam vas ja ovdje tražila kada eto i ta sama kultura, čak i ova najveća imena nisu naišla na dovoljnu pažnju uslijed resornog ministarstva za vrijeme trajanja ove pandemije.

Sredstva za financiranje programa izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanje kulturne infrastrukture osigurana su proračuna Ministarstva kulture i medija.

Dakle, ovo je vrlo jednostavno gdje grad Donja Stubica daje dakle svoj prostor, znači gdje javni i civilni sektor grada Donje Stubice želi surađivati kako bi ostvarili platformu za njegovanje kulturnog identiteta na području Donje Stubice gdje se uključuje zapravo projekt stup kluba, stup kulture gdje se dovršava obnova kulturnog dobra dakle Fellerova zgrada i gdje dobiva se jedinstveni prostor za kulturno djelovanje civilnog i javnog sektora. Kao što rekoh, Donja Stubica daje svoju imovinu, daju za inovativni karakter kulture i kreativne industrije gdje bi se spojila zapravo multimedijalna dvorana sa smještajem za 10-tak osoba, smještaj eksponata za djecu, spomen soba obitelji Feller, escape room, prvi kat Udruga Kajkavijana, dakle koja još uvijek i Krapinsko-zagorskoj županiji nema svoj prostor osobito koji je važan sa prostorom arhive i vanjski vrt koji bi bio u skladu sa tradicijskim biljkama Donje Stubice. Tako da ne mogu prihvatiti vaše obrazloženje jer se radi o 5 miliona kuna kao prvoj fazi koja bi riješila stvaranje centra za interkulturne i međugeneracijsko povezivanje, a ponovo kažem kao i svima činim vam uslugu jer vam skidam 5 miliona kuna sa materijalnih rashoda, rashodima za uslugom znate da imate uvijek problema sa softverima. Sredstva za financiranje programa zaštite i očuvanja kulturne baštine osigurana su u proračunu Ministarstva kulture i medija, a dodatna sredstva su osigurana iz mehanizma za oporavak i otpornost i kroz višegodišnji financijski okvir. Poštovani državni tajniče, svi smo upoznati sa činjenicom da je 200-tinjak hrvatskih klasičnih filmova dugometražnih na celuloidnoj traci ugroženo jednostavnom činjenicom kemijskog nestajanja. Na to su upozoravali velikani hrvatskog filma kao što je Krsto Papić na svojoj smrtnoj postelji prije 10-tak godina, ove jeseni Rajko Grlić svojim javnim apelima ministrici kulture. Ne moram naglašavati da su svoj filmski fond, svoju filmsku baštinu sredili, uredili i restaurirali svi u našem susjedstvu znači govorim o Srbiji, govorim o Makedoniji, govorim naravno o Sloveniji, govorim o Albaniji, o EU ne moram niti govoriti. Dakle, ponavljam ukoliko se ne izdvoji 15 milijuna za restauraciju 200-tinjak hrvatskih klasičnih filmova na celuloidnoj traci oni će nepovratno i nepopravljivo nestati. Ja mislim da se to ne smije, naprosto ne smije dozvoliti. I zbog toga tražim da se o ovom amandmanu glasa i tražim i molim da Ministarstvo kulture shvati da je jedna od primarnih akcija što se tiče zaštite kulturnih dobara iz jednostavnog razloga što ćete upravo vi biti odgovorni ako to ne stane, a nestat će jer su kemijski procesi nezaustavljivi. Ministarstvo kulture i medija u skladu sa zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi raspisuje javni poziv. Prijavljene programe razmatraju i vrednuju vijeća za pojedine djelatnosti. Ako je program sanacija podruma Dioklecijanove palače prijavljen na natječaj bit će razmotren i donijet će se odgovarajuća odluka. Također napominjemo kako se izmjenom i dopunom Zakona o zaštiti očuvanja kulturnih dobara omogućila i alokacija sredstava eu fondova za obnovu Dioklecijanove palače kao i mogućnost ostvarivanja dodatnih prihoda od upravljana podrumima koji se mogu reinvestirati u obnovu kulturnih dobara na području grada Splita. Evo kao što je kolegica Selak Raspudić pričala o sramotnom odnosu Ministarstva kulture prema jednoj tako važnoj obljetnici Judite i Marka Marulića takav je odnose i prema Dioklecijanovoj palači i podrumima kao jednom od najznačajnijih resursa grada Splita, nezaobilaznoj točki u sklopu turističke posjete Dioklecijanovoj palači i povijesnoj jezgri grada Splita. Najavljuje se stalno nekakva priprema strateškog projekta, to do sada nije dalo rezultata, instalacije su dotrajale, česte su poplave, curenje vode kroz svodove čiji dijelovi mjestimično otpadaju te dominira opći dojam zapuštenosti i nebrige. Znači mi smo predložili da se osiguraju financijska sredstva za sanaciju, ali evo Ministarstvo kulture za to nažalost nema sluha i evo ne znam što možemo napraviti uopće da bi iti jedan naš amandman bio prihvaćen. Vjerojatno je ovo samo pokazatelj te neskrivene mržnje kojoj svjedočimo i posljednjih dana na društvenim mrežama HDZ-a gdje se mene spominje više nego Franju Tuđmana. Ne čudi me da me se spominje više nego Andreja Plenkovića budući da je Andrej Plenković zalutao u HDZ, ali evo čudi me da me se spominje više nego Franju Tuđmana i ovi odbijanje ovih svih amandmana su zapravo pokazatelj tog jednog odnosa da vi niti jedan od amandmana koje smo mi predložili, a gotovo ih je 200 niste u stanju prihvatiti, dakle koji idu korist zaštite naše kulturne baštine, infrastrukture naših građana dakle vi to sve odbijate. Amandman se ne prihvaća. Sredstva za financiranje programa zaštite i očuvanje kulturne baštine osigurana su u proračunu Ministarstva kulture i medija u skladu sa smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje od 2022.-2024.g. iz izvornih sredstava kao i iz Fonda solidarnosti EU, Mehanizma za oporavak i otpornost i kroz Višegodišnji financijski okvir.

Dakle, ovdje se radi o projektu koji je povezan sa Hušnjakovom, a to je stvaranje centra kulturne baštine Krapinska vremena, dakle moderne tehnologije, edukacije, radionice, radi se o iznosu od 3 milijuna kuna za što postoje sva potrebitna sredstva.

74. amandman zastupnika Marina Miletića. Amandman se ne prihvaća, isti odgovor kao i za prethodni amandman. Zastupnik Miletić nije ovdje pa moramo o njemu glasovati. 75. amandman poštovanog zastupnika Željka Lenarta. Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo kulture i medija procjenjuje moguće rizike nastale u slučaju da korisnici zajmova neće biti u mogućnosti izvršavati svoje obveze, a radi osiguravanja plaćanja potencijalnih obveza koje mogu nastati temeljem izdanih jamstava te na temelju toga planirana su sredstva za razdoblje od 2022.-2024. Program je odobren od strane Europske komisije kao državna potpora gospodarstvu u aktualnoj epidemiji covid-19.

Amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku tako da isti glasi: „Sukladno čl. 38. Zakona o proračunu u prijedlogu Državnog proračuna RH za 2022.g. i projekcijama za '23. i '24.g. u posebnom dijelu u okviru razdjela 055 Ministarstvo kulture i medija, aktivnost Programi hrvatske knjižnice za slijepe izvore financiranja 11 opći prihodi i primici, podskupina računa 323 rashodi za usluge povećavaju se u 2022.g. za 60.000 kuna tako da iznosi 87.704 kuna i podskupina računa 412 nematerijalna imovina povećava se u 2022.g. za 40.000 kuna tako da iznosi 89.050 kuna. Sredstva u iznosu 100.000 kuna osigurat će se smanjenje u okviru razdjela 055 Ministarstvo kulture i medija, kapitalnog projekta Programi izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanje kulturne infrastrukture.

Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo kulture i medija u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba raspisuje javni poziv za financiranje. Ako je program rekonstrukcije zgrade zavičajnog muzeja Poreštine prijavljen na natječaj bit će razmotren i donijet će se odgovarajuća odluka. Zahvaljujem. Predložena su sredstava znači za rekonstrukciju zgrade zavičajnog muzeja Poreštine – Museo del territorio parentino. Obnova zavičajnog muzeja Poreštine jedna je od glavnih projekata kulturne politike grada Poreča koji se odvija kroz nekoliko faza. Sredstva bi trebala biti u suradnji sa državom utrošena u rekonstrukciju. Ne prihvaćamo obrazloženje i tražimo da se o ovom amandmanu glasa. Isti odgovor kao i na prethodi amandman. Ovim amandmanom se traže sredstva za Kuću istarskih kaštela, posjetiteljsko interpretacijski centar. Kuća istarskih kaštela predstavlja nastavak cjelovitih višegodišnjih projekata revitalizacije i umrežavanja tematskih i kulturnih ruta na području Istarske županije. Kako je riječ o značajnim sredstvima potrebno je da se u financiranje ovog projekta uključi država.

Radi se o Centu izvrsnosti Grimaldi, jednom lijepom projektu, započeo pred nekih 5.g. 2016. gdje bi se okupljali svi mladi talentirani učenici i studenti s područja cijele Istre sa mentorima iz zemlje i svijeta i gdje se jedna urušena zgrada stare škole na prekrasnom istarskom vidikovcu već zapravo sanirala, nedostaje još tih 500 tisuća kuna, pa da zaokružimo cijeli, cijeli proces.

Isti odgovor kao i za prethodni amandman. Radi se o rekonstrukciji starogradske jezgre grada Labina, prekrasno arhitektonsko zdanje iz doba Venecije i Austrije gdje je potrebna kompletna rekonstrukcija starogradske jezgre, sva podzemna infrastruktura i sredstva su nešto veća koja ne može samo grad Labin ni Istarska županija popratiti financijski i zbog toga se i zatražila pomoć države. Takva dobra u svijetu su čak i na razini recimo u Francuskoj i Italiji kao svjetska kulturna baština. Cilj je i nama da dođemo do te razine sa prekrasnim srednjovjekovnim gradićima u Istri i Labin je jedan takav i žao nam je što se nije prepoznalo bar s nekim sredstvima i tražimo glasanje o ovom amandmanu. Isti odgovor kao i za prethodni amandman. Hvala lijepa. I dalje smo u Labinu iako naslov ovog amandmana asocira na nešto drugo. Zgrada velikog kupatila u Labinu je zapravo dio nasljeđa, industrijskog nasljeđa rudarskog Labina.

To bogato industrijsko nasljeđe idealna je prilika za privlačenje novih kreativnih industrija. Zgrada tog bivšeg rudarskog kompleksa, bivšeg tog velikog kupatila bi se pretvorila u prostor koji bi zapravo služio kao hap kreativnih industrija za cijelu Istarsku županiju. Isti odgovor kao i za prethodni amandman. Žao nam je što se nije prepoznalo i dalje smo u Labinu kod zgrade starog kina, zgrada sagrađena tamo između Prvog i Drugog svjetskog rata za doba Kraljevine Italije u Labinu. U tijeku su čak i pripreme za otvaranje i Srednje umjetničke škole u tom prostoru. Cilj je zapravo energetski obnoviti zgradu starog kina.

Budući da se sanacije Eufrazijeve bazilike u Poreču odvija sukladno utvrđenim višegodišnjim planom obnove sklopa Eufrazijeve bazilike u suradnji Ministarstva kulture i medije, Porečke i Pulske biskupije, te Hrvatskog restauratorskog zavoda ovaj amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku tako da isti glasi: Sukladno čl. 38. Zakona o proračunu u prijedlogu Državnog proračuna RH za 2022.g. i projekcijama za 2023. i '24.g. u posebnom dijelu u okviru razdjela Ministarstvo kulture i medija aktivnosti i programi Hrvatskog restauratorskog zavoda izveo je financiranje 11 opći prihodi i primici, podskupina računa 323, rashodi za usluge povećava se u 2022.g. za milijun kuna, tako da iznosi 14 milijuna 159 tisuća 602 kune. Sredstva u iznosu milijun kuna osigurat će se smanjenjem u okviru razdjela 055 Ministarstvo kulture i medija, aktivnosti i program zaštite očuvanje kulturne baštine izveo je financiranja 11 opći prihodi i primici, podskupine računa 382 kapitalne donacije, tako da je u 2022.g. iznosi 20 milijuna i 900 tisuća kuna.

Prihvaćamo izmijenjeni amandman i ne tražimo da se o njemu glasa, međutim moramo podsjetiti da je kluba IDS-a podnio 57 amandmana u vrijednosti od 1,5 milijarde kuna. Za ovaj amandman smo tražili 2,5 milijun kuna, odobrili ste nam milijun.

84. amandman zastupnika Franka Vidovića. Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo kulture i medija je u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi raspisuje javni poziv za financiranje programa u kulturi. Ako je program obnova zgrade HNK-a u Šibeniku prijavljena na natječaj, bit će razmotren i donijet će se odgovarajuća odluka. Nisam zadovoljan sa obrazloženjem i tražim glasovanje o amandmanu. Naime grad Šibenik svoje prvo kazalište dobio je 1870. godine. Od tada je prošlo mnogo godina, 150 godina, to kazalište je stradalo već tijekom Domovinskog rata, dakle '91. godine je dobilo pogodak u krovište, nakon toga je renovirano, nemojte me sad uzet točno za riječ ali mislim '93. i od tada više ga nitko nije ni taka. Napominjem isto tako da se to kazalište, zgrada kazališta nalazi na … [[Govornik se ne razumije.]] glavnog gradskog trga koji je nedavno uređen i da ta zgrada praktički vapi za obnovom jer ona nije samo slika lokalne zajednice obzirom da nosi pridjev HNK, ona je slika i ove države. Ako nam je slika tako loša, nije nam ni država u sjajnom stanju.

Amandman se ne prihvaća. Pa evo ja moram reći da je meni uistinu žao na ovom sramotnom obrazloženju budući da ono što zapravo uzdiže Pulu kao i veliku većinu naših hrvatskih gradova jest povijesno i kulturno nasljeđe a nažalost upravo je država ta koja ne brine o svojim spomenicima kulture. Ja vas molim da još jedanput promislite jer onda je lokalna zajednica ta koja mora stavljat u svoje proračune obnovu spomenika kulture kao što je i ovo stepenište mornaričke crkve kao jedan vrlo vrijedan spomenik u samom gradu Puli i uzimamo onda drugima budućim mogućim korisnicima gradskih proračuna novce, ne radi se o velikom iznosu, radi se svega o 500 000 kuna sredstava, vidjeli smo da crkva ima na raspolaganju jako puno novaca u ovom državnom proračunu i mislim da vam 500 000 kuna ne bi trebalo se smatrati nikakvim prevelikim opterećenjem. Amandman se ne prihvaća. Sredstva za financiranje programa izgradnje rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture osigurani su u proračunu Ministarstva kulture i medija. Dakle, zaključno, nijedan amandman koji se tiče ulaganja u kulturne sadržaje i kulturu na području Krapinsko-zagorske županije dakle Vlada Andreja Plenkovića nije prihvatila.

Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo kulture u skladu sa Zakonom o financiranju raspisuje javni poziv, programe … [[Govornik se ne razumije.]] vijeća. Ako je ovaj program osvjetljenje đakovačke katedrale prijavljen na natječaj, bit će razmotren i donijet će se odgovarajuća odluka. Ovo je amandman koji podnosim iz godine u godinu, ima uvijek isti odgovor, nažalost i isto obrazloženje, ali to govori o centralnoj vlasti a govori i o lokalnoj vlasti.

Ja shvaćam vas sa jedne strane kada kažete da raspišete natječaj o javnim potrebama, to sve stoji, ali kažem, ovo govori i činjenica da ga moram podnositi iz godine u godinu govori i o centralnoj vlasti a i o toj lokalnoj vlasti jer gradonačelnik i župan očito 6, 7, 8 godina koliko već podnosim ovaj amandman, nisu u stanju prijaviti nešto ove važnosti na natječaj Ministarstva kulture. Inače samo nekoliko riječi o katedrali, gradio ju je veliki biskup i mecena Strossmayer, kažem arhitektonski je biser istoka Hrvatske zajedno sa osječkom konkatedralom, ako govorimo, a puno govorimo o kontinentalnom turizmu o privlačenju naših posjetitelja itd., mislim da bi u mom skromnom mišljenju ovakav jedan projekt bi itekako pomogao kulturnom, kulturnom, turističkom, kulturno turističkoj ponudi našeg kraja, ali isto tako jednu ljepoticu arhitektonsku bi pomogao bi joj da zasvijetli u jednom novom svjetlu. Sada idemo na dio Ministarstva poljoprivrede, poštovani državni tajnik Šime Mršić. 88. amandman Kluba zastupnika MOST-a. ne prihvaća …/nerazumljivo/… redovno poslovanje Ministarstva poljoprivrede planirana su racionalno u skladu sa dosadašnjom praksom te je naglasak stavljen na provedbu mjera iz EU fondova kao i na interventne mjere za pomoć sektorima čije je poslovanje ugroženo krizom izazvanom pandemijom Covid-19. Planirana sredstva dostatna su za provedbu poljoprivredne politike Vlade RH. Dakle, mi smo ovim amandmanom predložili u državnom proračunu osigurati sredstva za izgradnju azila za životnije na području Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Dakle, ovo je jako bitno i jako važno pitanje i žao mi je dakle što niste iznašli sredstva za to i što evo niste imali sluha za ovaj naš amandman. Tražim glasovanje. Obrazloženje isto kao i za prethodni amandman. Zastupnika Bulja nema pa ćemo morati o tome glasovati. 90. amandman zastupnice Vesne Vučemilović. Amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku. Sukladno Članku 38. Zakona o proračunu i Prijedlogu državnog proračuna za '22. godinu te projekcijama za '23. i '24. godinu u posebnom dijelu u okviru razdjela 060 Ministarstvo poljoprivrede glave 06005 Ministarstvo poljoprivrede u programu upravljanja poljoprivredom, ribarstvom i ruralnim razvojem povećava se aktivnost međunarodna promocija hrvatske poljoprivrede i drvoprerađivačke industrije, izvor financiranja 11 opći prihodi i primici, podskupina računa 323 rashodi za usluge za 600.000 kuna u '22. godini tako da iznosi milijun kuna. Sredstva za povećanje ove aktivnosti osiguravaju se smanjenjem rashoda u posebnom dijelu državnog proračuna RH za '22. godinu te projekcijama za '23. i '24. godinu u okviru razdjela Ministarstva poljoprivrede te ukupno iznose 26,4 milijuna kuna. Hvala lijepa predsjedavajući i lijepi pozdrav svim prisutnima [[Upadica: Dakle, amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku.]] ja se zahvaljujem evo što je i hrvatska vlada prepoznala upravo poljoprivredu i drvoprerađivačku industriju kao jedan potencijal. Zahvaljujem se u ime svih mojih Slavonaca i Baranjaca koji od te poljoprivrede i drvnoprerađivačke industrije žive. Robni izvoz je u ovoj pandemiji bio daleko najbolji i nekako najotporniji dio gospodarstva koji nije trpio takav preveliki pad kao npr. izvoz usluga. Ali isto tako bez pomoći na ovom izuzetno zahtjevnom europskom tržištu ne možemo očekivati neke pomake. Tako da evo ja se zahvaljujem još jednom i naravno prihvaćam ovo što je vlada predložila. Sredstva u iznosu od 2 milijuna kuna na stavci za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja dostatna su za provedbu programa u '22. godini. sredstva jer uzgojna udruženja predstavljaju temeljni okvir za čuvanje postojećih i autohtonih pasmina i pasmina bitnih za RH. Povećanjem ovog iznosa bio bi dodatan poticaj za širenje uzgoja ovakvih pasmina jer potrebno je poticati i sačuvati ove aktivnosti radi čuvanja tradicije i radi širenja znanja na mlađe osobe.

Puna su vam usta Slavonije, Baranje i Srijema. Prvi je Plenković ne prođe ma ne znam mjesec dana da ne kaže da je Slavonija posebno područje od njegovog interesa i ulaganja Vlade RH. Svjesni valjda činjenice da je to jedan od najzapuštenijih područja RH, područje sa najnižom stopom zaposlenosti i područje s najvećim odljevom stanovništva. Ali ovo samo pokazuje kako vi zapravo jedno mislite, drugo govorite, a treće radite jer da tome nije tako onda ne biste smanjivali sredstva sa 70 na 50 milijuna kuna, a ako ste već u tome pogriješili pa vas ja u tome pokušavam ispraviti i reći vam ne, ali vaša politika nije takva. Vi ste rekli da ćete u Slavoniju, Baranju i Srijem posebno ulagati, a onda vi kažete ne, vi niste u pravu, vaš amandman se odbija. Ne odbijate vi moj amandman nego vi ovim odbijanjem amandmana dajete pljusku Slavoniji, Baranji i Srijemu i vrlo jasno pokazujete da ono što govorite niste spremni pokazati u najvažnijem dokumentu koji pokazuje politiku i politički smjer Vlade RH, a to je državni proračun. Meni je zbog toga žao, ovo je neopravdano i ovo je nepravedno prema cijeloj Slavoniji, Baranji i Srijemu i tražit ću od zastupnika da se izjasne o ovom amandmanu unatoč činjenici da vi ne želite pomoći Slavoniji, ja vjerujem da će HS biti spreman pomoći Slavoniji, Baranji i Srijemu. Amandman se ne prihvaća. Sredstava planirana u financijskom planu Ministarstvo poljoprivrede za razdoblje 2022.-2024. za provedbu Nacionalnog programa školski medni dan su dostatna.

Dakle, novac može biti osiguran jer Andreju Plenkoviću za podršku ne treba ništa.

Zahvaljujem. Obrazloženje ne zadovoljava s obzirom da situacija u poljoprivredi je poprilično loša, poljoprivredni proizvođači se teško probijaju na tržište zbog velikog uvoza, zbog prodaje strane robe u stranim trgovačkim centrima. Smatram da proširenje financijske mogućnosti radi unapređivanja poljoprivrednih klastera povećalo bi konkurentnost domaćih proizvođača na domaćem i inozemnom tržištu i ostvarili bi veće i bolje preduvjete za učinkovitije korištenje domaćih resursa.

Program potpore braniteljskim zadrugama u poljoprivredi i visini od 1,5 milijuna kuna planirana su u skladu s dosadašnjim iskazanim interesom. Zahvaljujem.

Na predmetnoj proračunskoj aktivnosti planirana su dostatna financijska sredstva za nastavak provođenja Nacionalnog programa praćenja ostataka pesticida u hrani. Smatram da planirani iznos od milijun kuna u 2022.g. je nedovoljan, minimum u svrhu održavanja javnog zdravlja i održavanja imidža RH kao zemlje proizvodnje zdrave hrane s obzirom da velikim uvozom uvozimo svašta, a monitoring na ostatke pesticida u hrani u Hrvatskoj je poprilično loš. Svjesni smo toga i svjedočimo da se svašta prodaje na hrvatskom tržištu, pogotovo u stranim lancima i da taj monitoring nije dovoljan. Povećanje sredstava po pitanju monitoringa ostataka pesticida u hrani koja se prodaje u RH, pogotovo posebno u onoj koja se uvozi, koja je u Europi daleko više opterećena pesticidima nego što je to u RH bio bi nužan za zdravlje pučanstva u RH. Program je sufinanciran od strane Europske komisije u iznosu do 75% te su financijska sredstva planirana na izvoru 55D. Zahvaljujem. Znači pogoršana je situacija u europskim opskrbnim lancima s obzirom da je značajna ovisnost Hrvatske u prehrani stanovništva je u uvozu, nalažu se značajne ubrzanje aktivnosti u dijelu zaštite bilja u cilju povećanja produktivnosti proizvodnje u RH. Ja sam već nekoliko puta ovdje govorio i u svojim obraćanjima rekao da smo mi na korak do glasi, što će se uskoro tako i pokazati s obzirom da imamo problem danas već sa umjetnim gnojivima koji će eskalirati ovoga proljeća. Isto tako bi nam se mogao desiti problem vezan uz zaštitna sredstva jer proizvodnje hrane u ovom obimu bez zaštitnih sredstava nema, tako da treba uložiti i u ovom segmentu više novaca nego što država trenutno planira.

ću da se o navedenom amandmanu glasuje. Naime, vama je taj fond otpornosti i oporavka, odnosno plan otpornosti i oporavka i EU sredstva postao joker za odbijanje svih amandmana. Mi nemamo europski proračun nego imamo hrvatski proračun u kojem moramo odrediti i sredstva raspodijeliti za ključne stavke a onda možemo dodatno ta sredstva povećati kroz EU fondove. Ja sam tražila da se poveća za milijun kuna iznos stavke smanjenje nastanka otpada od hrane i doniranja hrane. 53% otpada svjetskog od hrane nastaje upravo u EU kućanstvima a otprilike se 1/3 hrane na svijetu koja se proizvede baci. Već godinama se govori o kreiranju banki hrane i vi ih iz godine u godinu prebacujete, premda imate i studiju izvedivosti na iduću godinu i nikako da taj problem riješite. U vrijeme opće nestašice, u vrijeme zavidne inflacije, upravo je osiguranje mehanizama koji će omogućiti smanjenje otpada od hrane i doniranja hrane, jedna od ključnih stavki koja će omogućiti Hrvatskoj da prehrani njezine siromašnije građane. Stoga nikako ne mogu prihvatiti da se na ovoj stavci štedi i da se neće izdvojiti sredstva te ću tražiti da se o navedenom amandmanu glasuje. Sredstva planirana na stavci unaprjeđenja lovstva, smanjenje rizika od divljači, naknadi štete dovoljna su za provedbu planiranih aktivnosti u 2022. Državni tajniče, vi ste svjedok ako pratite što se dešava sa populacijom divljih svinja i evo, došle su nam i u centar Zagreba. Ne znam, cijelo vrijeme se ministarstvo pravi gluho i slijepo po pitanju šteta koje nastaju na usjevima u ruralnim krajevima, pogotovo u područjima recimo kao Banovina i Slavonija gdje je manja naseljenost, gdje je šteta od divljih svinja i druge divljači izuzetno velika i nikada ne bude u pravom obimu nadoknađena bez obzira na pokušaje seljaka da se obrane od svega toga i da naplate svoju štetu jer ih uredno izigravaju i lovačka društva ali ponekad i osiguravateljske kuće. Često puta su ljudi i neuki, ne znaju prave načine na koji uz osiguranje sudskih dokaza doći do svoje štete. Mi ovdje predlažemo tj. ja, 10 milijuna kuna više za nadoknadu, za pravu nadoknadu štete poljoprivrednim proizvođačima jer ukoliko neće dobivati štetu, jednostavno će napuštati poljoprivrednu proizvodnju na malim imanjima u takvim rubnim krajevima, tako da s ovim novcima bi se trebalo preventivno smanjiti populaciju divljih svinja, znamo da lovno-gospodarske osnove nisu stvarne onakve kakve jesu u prirode, da se one zbog različitih interesa prikazuju drugačije, znači masu je ovdje problema odnosno lovac-seljak, evo ja sam i lovac i seljak, pa znam kakva je šteta i kako se neka lovačka društva odnose, pogotovo mogu reć Hrvatski lovački savez koji ima svoja lovišta prema ljudima kojima se radi šteta iz njihovih lovišta, godinama traju sudski procesi. Povećanje naknade štete se mora izuzeti i učiniti taj napor.

Tražim da se glasuje o amandmanu iz više razloga. Naime, nadovezat ću se na kolegu Lenarta, ja sam tražila da se sa pozicije unaprjeđenje lovstva i smanjenje rizika od divljači i naknade štete, smanje sredstva jer su ona višestruko veća nego što stu bila prethodnih godina. Naime, 2020. su iznosila 16 milijuna 780 850 kuna, a ove godine je to daleko više, nekih 61 milijun kuna.

Podsjetit ću vas da je 2023. godina godina kada bi trebali očistiti znači sva sumnjiva područja i očistiti ih od mina, ovim tempom mi to definitivno nećemo napraviti i definitivno ukoliko ili na ovoj ili na nekim drugim pozicijama ne povećamo sredstva, žalosno je da i 30 godina nakon rata mi još uvijek ćemo imati područja [[Upadica Reiner: Tražite glasovanje?]] koja su minski sporna i sumnjiva.

Amandman se ne prihvaća.

Vi ste vrlo olako ovaj amandman odbili i ja tu nemam nikakvih dilema, dakle uvijek amandmane od oporbe se olako odbiju, ali me zanima kako ćete to objasniti premijeru Vlade RH, g. Andreju Plenkoviću. Naime, ne tako davno, u Glasgowu je naš premijer olako, kao što vi olako ove amandmane odbijate je rekao na samitu da će Hrvatska do 2030. zasaditi ni više ni manje nego milijun stabala. Dakle, imamo 9 godina za to. Ako godišnje se sadi 111 111 stabala da bi premijer svoje obećanje mogao održati, za to vam je potrebno dakle mi smo se interesirali, zvali smo da pitamo koliko je jedno stablo, pa koliko košta sađenje i sve ostalo, otprilike 25 milijuna kuna. Dakle, imamo tu sad jedan problem. Problem se sastoji u tome, ili se vi olako ovaj amandman odbili ne čitajući ga pa ćete morati jednog dana premijeru Plenkoviću reći da ste olako odbili i da nema novaca za sadnju stabala i to što je on u Glasgowu rekao, malo se šalio ili je situacija još drastičnija, odnosno da je naš premijer Plenković kad je bio u Glasgowu, kao što ima običaj, kad prođe granicu i kad hoda Europom i svijetom, olako je Pa što je obećati pa ne napraviti? Dakle samo mogu biti te dvije istine, ili je premijer Plenković olako obećao ili ste vi olako amandman odbili i nema sredstva za sadnju stabala pa me baš zanima kako ćemo tih milijun stabala osigurati da se zasadi do 2030. g. Naravno, tražim glasanje o ovom amandmanu.

Svi oni ljudi koji su imali svoju svinju i znaju kako izgleda prirodno meso pa kada dođu u mesnicu i vide ono što se uveze i u uvaža, vide jako dobro razliku. Nažalost većina ljudi to ne zna i jednostavno nije svjesna onoga s čime se hrani, koliko je loša kvaliteta. Ovime bi se kontrola kvalitete stočarskih proizvoda pojačala, ona je bitan element sustava kontrole znači i ... [[Govornik se ne razumije.]] i kvalitete mesa i meda i na ovaj način bi se pojačanom kontrolom neposredno moglo utjecati na preveliki uvoz loše robe, a zbog čega mi danas u Hrvatskoj, tj. poljoprivredni proizvođači ne mogu prodati svoju robu. Danas poljoprivredni proizvođači imaju problema sa prodajom tovne junadi, imaju problema sa prodajom svinja, imaju problema sa proizvodnjama koje nismo dostatni niti blizu, čak niti pola više, imamo problema sa mlijekom, a uvozimo jako lošu i nekvalitetnu robu. Borimo se, evo, dvije godine sa pandemijom, govorimo o strašnosti te pandemije, a na drugi način porast broja tumora i situacija kod oboljenja raznih kod stanovništva koji su utjecani sa nekvalitetnom hranom punom i antibiotika i ostalih rizoida loših tvari, tu ne želimo pojačati kontrolu jer očito bismo presjekli neke lance uvoza i onoga, lance koje su lobiji složili kako bi mogli zarađivati abnormalna sredstva.

Planirana sredstva za '22. g. odnose se na opremanje za potrebe cijele Agencije te planirani iznos osigurava provođenje plan nabave dugotrajne imovine. Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu ima značajnu ulogu u poljoprivrednim istraživanjima, zaštiti bilja i tla, sjemenarstvu, rasadničarstvu, vinogradarstvu, vinarstvu, uljarstvu, voćarstvu, povrćarstvu, mogao bih nabrajati još. S obzirom da smo mi turistička zemlja, da je vrlo bitno kakva je gastronomska ponuda u RH kao turističke zemlje, dodanu vrijednost koje bi naši poljoprivrednici mogli iskorištavati kroz turizam, nažalost, evo, Ministarstvo poljoprivrede nikako da uvidi, nikako da ne uvidi onu staru mantru da treba povezati zeleno i plavo, da treba pomoći onim oblicima, tj. institucijama koje to rade pa tako, eto ni agenciji u kojoj radi mnogo i agronoma i ostalih ljudi koji bi trebali unaprijediti i razvoj poljoprivrede, jednostavno za to nema dosta novca, a novac trošimo na sasvim bezvezne stvari koje nam u ovom trenutku nisu potrebne.

105. amandman, zastupnika Domagoja Hajdukovića i Romane Nikolić. Amandman se ne prihvaća. Nastavno na navedeno, planirana sredstva u 2022. g. u okviru izvora financiranja opći prihodi i primici iznose 27,4 milijuna kuna, što je za 17,5 milijuna kuna više u odnosu na tekući plan '21. g. Navedena sredstva su dostatna za redovno poslovanje, kao i za ulaganje u izgradnju ergele. Pa ne mogu prihvatiti obrazloženje, naime, ovo je isto amandman koji ponavljam iz proračuna u proračun i dobivam otprilike isto, ali ako govorimo o državnoj ergeli, ergeli Lipik i Đakovo, ja se ovdje posebno referiram na Đakovo tada vam mora prinijeti pažnju da govorimo o jednoj vrlo staroj instituciji u Hrvatskoj, vrlo je jedinstvena. I da u svjetlu onoga kad govorimo o revitalizaciji kontinentalnog turizma odnosno posebno revitalizaciji istočne regije ovom slučaju Slavonije trebamo razmišljati u smjeru turističke ponude, kulturne ponude u ovom slučaju. Ta ponuda bi objedinila i čuvanje naše baštine u ovom slučaju našeg konja odnosno lipicanera. Stoga mislim da su ova sredstva više nego simbolična. Reći ću vam i zašto. Idite malo u Dalmaciju, pa idite tu po Zagrebu, pa idete u Zagorje, pa idete u Međimurje i pitajte ljude uopće jesu li čuli za ergelu u Đakovu, jesu li čuli za ergelu u Lipiku, znaju li to što, što ta ergela radi i znaju li zašto je važna, znaju li tko su poznate osobe koje su i dan danas vrlo bitne i u političkom i međunarodnom životu koje su je posjetile. Možda su čuli, pojima nemaju itd., itd. Prema tome, 5 miliona kuna uzimajući u obzir svakodnevno funkcioniranje ergele smo smatrali realnima za daljnju promociju da je to simbolički iznos posebice ako govorimo o revitalizaciji istoka Hrvatske i ako govorimo o unapređivanju kontinentalnog turizma. Isto tako drago mi je reći i to ću reći ovdje javno da bilježimo određena povećanja u iznosu za rad ergele međutim smatramo ih nedovoljnima, a to su usklađivanja maltene sa inflacijom i mislimo da bi ovaj bio simbolički doprinos. Predložena aktivnost već je sadržana unutar aktivnosti općekorisne funkcije šuma kroz koju se radovi obnove šuma, podizanja novih šuma, konverzije i sanacije šuma financiraju iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma i redovnog prihoda javnog šumoposjednika. Evo mi smo u ovom amandmanu tražili posebnu stavku koja bi se zvala obnova šumskih područja gdje bi se predvidio iznos od 3 miliona i 800 tisuća kuna. Svjedoci smo klimatskih promjena, velikih kišnih količina kiše koje padaju i ovih poplava koje se pojavljuju tamo gdje se nisu pojavljivale. Sve je to pomalo posljedica prekomjerne sječe hrvatskih šuma. Vidimo da se i EU uključila u prekomjernu sječu hrvatskih šuma i istraživanje toga. S obzirom da već toliko šuma je posjećeno, a premalo se ulaže u obnovu šumskih područja pa tako i obnovu urbanih šuma gdje bismo i na taj način pokušali smanjiti CO2 otisak koji Hrvatska ima. Šume koje su posjećene potpuno znači dovršni sijek gdje više nije ostalo niti jedno stablo vrlo teško se obnavljaju, vrlo teško se šume obnavljaju recimo u Lonjskom polju Amorfa invazivne vrste, teško se obnavljaju na brdskim područjima zbog nagle, velikih količina vode i bujica koje odnose sve pred sobom. A RH nije predvidjela povećanje sredstva za obnovu hrvatskih šuma.

Sredstvima planiranim na navedenoj proračunskoj poziciji tijekom prethodne 2 godine financirano je više državnih de minimis potpora kao i projekti infrastrukture za potrebe razvoja poljoprivrede, prehrambeno prerađivačke i drvno prerađivačke industrije. S obzirom da je u financijskom planu Ministarstva poljoprivrede za 2022. godinu na ovoj poziciji planiran iznos od 20 milijuna kuna u skladu s prijedlogom zastupnika Lenarta ministarstvo će pokrenuti javni poziv za financiranje razvojnih projekata za područje Banovine te će iste financirati iz navedenih sredstava. Meni je drago da ćete potaknuti financiranje no međutim ja sam želio da se ovdje za Banovinu poveća iznos s obzirom da imamo projekt Slavonija, a imamo i projekt Banovina koji je polako pred propašću nakon razornog potresa, a prije razornog potresa je također bila teška situacija na Banovini pogotovo po pitanju poljoprivrede. Pa opet se vraćamo na one divlje svinje koje su tamo radile štetu i dan danas rade, koje nisu sanirane i koje nisu riješene. Znači poljoprivreda na Banovini je u izumiranju. Sa poljoprivredom na ruralnim područjima odlaze i mlađi ljudi, ali polako odlaze i stariji i ovih 6 miliona kuna dodatnih što tražimo ovdje kroz ovaj amandman za Banovinu je jedna mrvica od onoga što bi trebalo kako bi se ta područja sačuvala koliko toliko naseljena ili postavljam pitanje da li ona trebaju biti raseljena pa možemo tamo, tj. da se možda može Hrvatska tamo skladišti nuklearni otpad čak ne ni svoj možda i nečiji drugi kao što se otpad po Hrvatskoj već vozi, a pogotovo po Sisačko-moslavačkoj županiji o čemu sam već govorio nekoliko puta ovdje.

Hvala lijepo. Poštovani, amandman se ne prihvaća. Temeljem iskustava u proteklih 5 godina te komunikacije koju redovito imao s korisnicima planirana sredstva u proračunu u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU dostatna su za predloženu namjenu i nema u ovom trenutku potrebe za povećanjem istih. Zahvaljujem uvaženi. 13. srpnja 2021. premijer Plenković otvorio je novi postav Riznice Međimurja u Čakovcu. Citirat ću premijera upravo s ovog otvorenja. Želim zahvaliti svima koji su dali svoj doprinos ovom fenomenalnom projektu. Ovo je još jedna potvrda koliko je članstvo Hrvatske u EU korisno jer je projekt s 85% financiran europskih sredstvima i predstavlja jedan od najvidljivijih i najkvalitetnijih europskih projekata. Pomoći ćemo, naravno da projekt zaslužuje državnu pomoć, to su troškovi gdje je probijena financijska konstrukcija i rekao sam i na sastanku sa županom da ćemo pomoći. Nećemo mi ignorirati projekt koji je ovako lijep i važan, naći ćemo sredstva za to.

Temeljem iskustva iz proteklih godina, planirana sredstva u proračunu Ministarstva dostatna su za predloženu namjenu.

Temeljem iskustva iz proteklih godina te komunikacije s korisnicima, planirana sredstva u proračunu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dostatna su za predloženu namjenu i nema u ovom trenutku potrebe za povećanjem istih.

Svi smo mi svjesni da zapravo najveći, jedan od najvećih problema, ne samo za život stanovništva na otocima, nego i za gospodarsku djelatnost zapravo nemogućnost spajanja na javnu vodoopskrbnu mrežu i vjerujem da bi se ovim amandmanom, bez obzira što je vaša procjena da su ova sredstva dostatna, zapravo pojačale potpore samim kućanstvima ili manjim gospodarskim subjektima. Zapravo je nepošteno u RH da imamo ovako neujednačene uvjete opskrbe vodom na otocima i na kopnu, kada uzmemo u obzir da recimo, u gradu Zagrebu se nešto manje od 50% vode gubi u sustavu, u Zadru čak i više, negdje oko 67%, u jednoj općini u Zadarskoj županiji, Gračacu ti gubici dosežu čak do 91%, ako je sudeći prema istraživanju koje je provela Udruga poreznih obveznika Lipa i mislim da bi se usvajanjem ovog amandmana, povećanjem ovih sredstava za naknade kućanstvima, za opskrbu vodom zapravo podigao taj dosegnuti standard koji ionako nije zadovoljavajući i međutim, vi to odbijate, a moje je pravo da tražim glasanje zastupnika i zastupnica o samom amandmanu i to ću i učiniti.

Ovim amandmanom tražila sam 2 milijuna kuna više za poticanje otočnog gospodarstva, ali eto, vaš odgovor je identičan kao i kod mog prethodnog amandmana kojim sam tražila 2 dodatna milijuna kuna za vodoopskrbu otoka, međutim, vi kažete eto da u razgovoru s korisnicima ste zaključili da su ta sredstva dostatna. Pa evo, mene zapravo to čudi jer nemali broj puta u medijima imamo prilike čuti kako se upravo stanovnici otočnih područja, ali i gospodarstvenici s otočnih područja žale kako se ne ulaže dovoljno u otoke i kako Vlada RH, ne samo ova, da budem poštena i iskrena, nego i mnoge druge, zapravo nisu pokazale znatniji interes da poboljšaju ondje gdje to mogu standard života na otocima. Međutim, razlika između prethodnih vlada i ove vaše Vlade je u tome što sada zaista novca u proračunu ima. Otočani razumiju kada novca nema, ali jednako tako, ja ne mogu, evo, vjerovati vašem obrazloženju, nisam zadovoljna njima jer oni glasovi koji dopiru, ne samo do mene nego do sveukupne javnosti su pomalo kontradiktorni s ovim što vi kažete da su oni sa svime zadovoljni i da njima ne treba ništa više po pitanju, posebno po pitanju kad govorimo o ova 2 elementa, to je vodoopskrba, odnosno pomoć kućanstvima u dostupnosti vode, ali isto tako i u poticanju gospodarstva. Sada idemo na dio Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, poštovani državni tajnik Željko Uhlir. 112. amandman, Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

112. amandman se ne prihvaća i to iz razloga, s obzirom da će se pozivi za energetsku obnovu objavljivati u 2022. g. te uzevši u obzir da korisnici bespovratnih sredstava trebaju provesti nabave i izvesti radove da bi im sredstva bila isplaćena, predviđena sredstva su dostatna za financiranje projekata energetske obnove u '22. g. sukladno planiranim aktivnostima. Ne prihvaćamo vaše argumente. Naime, značajan dio obnove stambenog fonda pogođenog potresom potrebno je zaista ujedno i energetski obnoviti i važno je osigurati mehanizme istovremenog financiranja i obnove zgrada, kako bi se osigurala učinkovitost potrošnje javnih sredstava. Uz to je potrebna široka energetska obnova na području čitave RH, s obzirom da je sektor zgradarstva jedan od ključnih sektora za zelenu tranziciju, za smanjenje emisija i dostizanje ciljeva Europskog zelenog plana. Dopustite da izrazim određene sumnje u odnosu na fond koji je, kojem je, ako se ne varam, pao natječaj upravo zbog IT problema. Čudno, baš taj ... [[Govornik se ne razumije.]] svuda provlači, dakle ne možemo biti sigurni da će ti natječaju uspijevati u fondu, a mislim da je dobro gospodarenje, da se obnova i energetska učinkovitost rade istovremeno kako bi se sredstva najbolje moguće iskoristila, tako da ostajemo kod amandmana i tražimo glasanje. Amandman se prihvaća. Time postaje sastavni dio proračuna. 114. amandman zastupnice Katarine Peović. Amandman se ne prihvaća.

Zahvaljujem. Stvarno je fascinantno da nema potrebe za više sredstava. Fond za obnovu tražili smo 500 milijuna više za sanaciju šteta uzrokovanih potresom na području Grada Zagreba i okolice. Ja ću podsjetiti da je 1962.g. potres pogodio Makarsku, vlasi su u roku od 10 dana organizirale svu potrebnu pomoć da se obnove oštećeni objekti, nisu pitali niti vlasništvo, niti čije su kuće niti su tražili povijesni pregled vlasništva i važna je isključivo bila sigurnost ljudi. Čitava obnova je bila završena za negdje oko godinu dana, a mi danas evo 60 godina kasnije u 21. stoljeću tehnološki u miljama naprednijem sustavu znači skoro dvije godine nakon zagrebačkog i godinu dana nakon petrinjskog potresa nismo se makli s mrtve točke. Jedva da je išta obnovljeno, gotovo čitav proces je prepušten samim ljudima uz neefikasno sporu i nedostatnu financijsku pomoć države. Obnova, napomenut ću sporo napreduje ne samo na terenu nego i u administraciji, najvećim dijelom zato što nisu osigurane dostatna sredstva iz državnog proračuna pa se zahtjevi za povratom sredstava odbijaju zbog za samo obnovu nevažnih birokratskih sitnica, a ljudi za to vrijeme padaju u sve veće siromaštvo, dugove, kredite kako bi osigurali sebi kroz nad glavom. Znači važno je povećati sredstva kako bi se te birokratske prepreke i uklonile. Ljudi koji nemaju ušteđena financijska sredstva za obnovu odustaju, mnogi odustaju od početka radova, obeshrabreni su iskustvima susjeda i poznanika iako su sve odradili po proceduru, ne dobivaju povrat novčanih sredstava i pitanje kada će ih dobiti.

Amandman se ne prihvaća i to stoga što sredstva za komunalno uređenje osiguravaju se pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u razdjelu Unapređenje stanovanja i komunalnog gospodarstva te jedinice lokalne samouprave imaju mogućnost svake godine javiti se na natječaj i aplicirati za dodjelu sredstava uređenje komunalne infrastrukture pod jednakim uvjetima za sve. Dakle, ovim amandmanom smo tražili da se osigura ukupno 30 milijuna kuna za sanaciju starog mosta u Sisku, dakle evo žalosno je da ne samo da se ne vodi dovoljno brige o Banovini koja je nakon ratnih stradanja sad pogođena i ovim potresom nego se ne vodi uopće računa o kulturnoj baštini na tom području i to je ono što nas žalosti. Dakle, kada gledamo ukupno kako ide obnova i na Banovini i ovdje u Gradu Zagrebu da zapravo je pitanje hoćemo li i ona sredstva koja smo dobili iskoristiti dakle europska sredstva ne možemo nikako biti zadovoljni. A onda kada vidimo državni tajničke da odbijate i ove amandmane koji idu u korist zaštite te kulturne baštine, naravno da ne možemo biti sretni i tražim glasovanje o ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća i to iz razloga što Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva i državne imovine odnosno bivše Ministarstvo državne imovine je dalo ovu povijesnu zgradu koja je ujedno i kulturno dobro u Istarskoj županiji na korištenje bez naknade. Ministarstvo je ujedno dalo suglasnost Istarskoj županiji za početak uređenja zgrade, a s obzirom da Istarska županija koristi veći dio zgrade i da je ista dana na korištenje bez naknade smatramo da Istarska županija treba sudjelovati u rekonstrukciji obnove zgrade. Točno, riječ je o zgradi admiraliteta u Puli i riječ je o državnoj nekretnini koja je dana na upravljanje Istarskoj županiji. Međutim, isto tako treba istaknuti da Istarska županija redovito ima troškove održavanja koje sama sanira i troškove određene sanacije zgrade. Međutim, mi smo još 2020.g. odnosno Istarska županija je uputila zahtjev za sufinanciranjem znači da dio troškova pokrije što Istarska županija, što država s obzirom da kao što ste rekli točno je dana na upravljanje 30 godina, a nakon 30 godina što će biti. A ponavljam, riječ je o nekretnini u vlasništvu RH. Mogu na kraju samo navest da je ovo još jedan dobar primjer lošeg upravljanja državnom imovinom od strane Tražite glasanje. Amandman se ne prihvaća iz razloga jer se sanacija klizišta ne može planirati bez provedenih postupaka utvrđivanja svih relevantnih činjenica o konkretnom klizištu, procjeni ugroženosti, uspostavom monitoringa klizišta te izrade potrebnih elaborata i projekata bez kojih osnova se ne može procijeniti očekivani potrebni iznos za sanaciju klizišta.

Amandman se ne prihvaća iz istih razloga kao i raniji amandman jer se sanacija klizišta ne može planirati bez svih prethodnih postupaka.

Dakle, radi se o sanaciji klizišta u općini Gornja Stubica u Humu Stubičkom znači gdje bi se obnovila cijela cestovna infrastruktura i okolno zemljište.

Iz istih uvjeta treba ispuniti prethodne uvjete, a za slijedećim godinama se planira provoditi monitoring klizišta.

Idemo na dio Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, poštovani državni tajnik Alen Gospočić. Hvala gospodine predsjedniče. Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo je za naredno trogodišnje razdoblje planiralo sredstva za podmirenje očekivanih rashoda temeljem postojećih i budućih ugovornih i ostalih obveza. Ministarstvo financija, Porezna uprava je u svom prijedlogu proračuna za '22. godinu i projekcijama za 2023. i '24. planirala sredstva temeljem realno iskazanih potreba za sredstva koja bi se osigurala nesmetanim radom tijela. Smanjenje rashoda onemogućilo bi izvršenje poduzetih i planiranih obveza. Dakle, mi smo predložili ovdje znači amandman kojim tražimo da se rashodi smanjuju dakle kako bi se osigurala sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije za uređenje komunalnih vezova i ostale pripadajuće infrastrukture, lijeve i desne obale Rijeke Dubrovačke i ne mogu zapravo vjerovati da jedan ovakav amandman odbacujete, ne želite ga prihvatiti ali ne čudi. Kao što sam rekao sve amandmane koje smo dali, koliko god oni išli u korist naših građana, u korist poboljšanja i infrastrukture dakle evo vi iz nekog razloga odbacujete i tražim glasovanje. Amandman se ne prihvaća. U prijedlogu državnog proračuna za '22. godinu s projekcijama za '23. i '24. godinu u stavci 065 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture rashodi se povećavaju za 150.000 kuna i iznose 10 miliona 229 tisuća 448 kuna i 867 kuna.

123. amandman zastupnika Bože Petrova. Amandman se ne prihvaća. Projekt rješavanja prolaza državne ceste kroz središte grada Metkovića, studijskom, studijom varijantnih rješenja prolaska državne ceste D8 kroz središte grada Metkovića. Izvršena je analiza mogućih rješenja prolaze državne ceste D9 kroz središte grada Metkovića, izvršena je analiza mogućnosti poboljšanja prometnog stanja denivelacijom državne ceste D9 na dijelu od, dijelu kod Trga kralja Tomislava gradnjom podvožnjaka, a sve u zadnje, zadanim uvjetima guste izgrađenosti središta grada. Ugovorena je izrada idejnog rješenja sa elaboratom o zaštiti okoliša te idejnim projektima i ishođena lokacijske dozvole za projektnu rekonstrukciju raskrižja državne ceste D8 i D9 u gradu Opuzenu. Ministarstvo financija, Porezna uprava je u svom prijedlogu proračuna za '22. godinu i projekcijama za '23. i '24. godinu planirala sredstva na temelju realno iskazanih potreba za sredstva, sa sredstvima koja bi se osigurao nesmetani rad tijela smanjenjem rashoda onemogućilo bi se izvršenje preuzetih i planiranih obveza. Poštovani državni tajniče, ja se sjećam zadnjih par godina od kako je gradonačelnik iz iste vladajuće stranke koju mi imamo sada na razini države od tog trenutka u Metković nitko ne dolazi osim se prošetati za vrijeme maratona lađa. A do 2017. obećavali su sve. Dakle, da smo tražili lansirnu rampu Space Shuttlova za Mars vjerojatno bismo je dobili odnosno vi biste došli dolje i obećali je. Imali smo prolaz svih mogućih ministara i predsjednika vlade nekoliko puta za vrijeme lokalnih izbora 2017. Od tada ni traga ni glasa. A objašnjenje koje ste vi danas dali je isto objašnjenje kopirano od prošlih godina. Znači denivelaciju koju danas spominjete spominjali ste prošle godine. granični prijelaz koji isto niste riješili koji vam ide u slijedećem amandmanu. I to ste obećali i to su vaši predstavnici obećali. A ja dok god sam ovdje u saboru neću vam ovo prestat spominjat. Svaki državni proračun dobit ćete ovaj amandman pa barem da podsjetim na vaše laži, na vaša prazna obećanja. I tu ne mislim konkretno gospodine na vas, vi izvršavate ono što im se kaže, ali ja tu mislim na one koji su glavni, oni koji donose odluke, oni koji su bili 3 puta u Metkoviću i svaki put to obećali. Mislim na predsjednika vlade, mislim na ministra prometa, mislim na gradonačelnika Metkovića, sve iz iste linije, iz iste stranke [[Upadica: Hvala.]] 100 puta obećali [[Upadica: Tražite glasovanje?]] i slagali.

Amandman se ne prihvaća. Hrvatske ceste su u sklopu sporazuma s Hrvatskim vodama izradile prometno rješenje nakon čega je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoj donijelo rješenje o potrebi izrade studije utjecaja na okoliš s izradom glavne ocjene koje bi izradile Hrvatske vode. Nakon dobivanja rješenja o prihvatljivosti za okoliš nastavit će se s daljnjim aktivnostima. Ministarstvo financija, Porezna uprava je u svojem prijedlogu proračuna za '22. i 20 i projekcijama za '23. i '24. godinu planirala sredstva temeljem realno iskazanih potreba sredstvima kojima bi se osigurao nesmetan rad tijela. Nadam se da će netko tko gleda ovo moći preslušati unazad što ste rekli kao objašnjenje. A da sažmemo sve nećete ništa napraviti. Dakle, građani Metkovića ne mogu očekivati barem ne dok ste vi na vlasti da će se riješiti uopće pristup graničnom prijelazu. Prijelazu udaljenom 500 metara od jedinoga mosta koji spaja dvije obale rijeke Neretve, u centru Metkovića. To je ono što ste vi rekli. Znači nećete ništa napraviti. I ovo je isto amandman koji smo predložili prošle godine i vaše objašnjenje je gotovo pa identično kopirano koje ste dali prošle godine. A kada bi se potrudio vjerojatno bi identično bilo od prije 2 godine. Ja ću vas tjerati, vas kao ministarstvo. Isto kao i za prošli amandman u vezi mosta, drugog mosta u Metkoviću. Da svaki put kad izađete za tu govornicu da se trebate sramiti, ali ne vi konkretno gospodine, ne mislim na vas, mislim na one koje vi predstavljate i na sve laži i na sve neistine i na sva prazna obećanja koja ste dali ljudima. To ljudi dolje gledaju i oni to moraju znati. Dakle nećete se moći sakriti. Ni gradonačelnik, ni ministar, ni predsjednik vlade dokle god sam u Hrvatskom saboru ovo ću vam nabijati na nos. Ili ćete napraviti ili ćete svake godine slušati isto.

Amandman se ne prihvaća. Hrvatske ceste su ugovorile izradu kompletne projektne dokumentacije za projekt Vučevica koji obuhvaća čvor na D8 do čvora Vučevica na autocesti A1. U tijeku je dobivanje potrebnih dozvola za granju dionice od sjevernog portala tunela Vučevica do spoja na čvoru Vučevica u dužini 400 metara i građevinskog dijela dionice na čvoru na D8 do sjevernog portala tunela Kozjak u čijem sastavu je tunel Kozjak. Po završetku započetih aktivnosti te dobivanju građevinskih dozvola započet će se sa izgradnjom. Državni inspektorat je u svom prijedlogu proračuna za '22. godinu i projekcijama za '23. i '24. godinu planirao sredstva temeljem realno iskazanih potreba kako bi se osigurao nesmetan rad inspektorata. Smanjenjem sredstava onemogućilo bi se redovno izvršenje preuzetih ugovornih obveza i redovno poslovanje. Dakle, tražili smo ovim amandmanom zapravo za Split i Dalmaciju željeli smo upozoriti na važnost ovog projekta i ovaj projekt je već predstavljen dakle institucijama, projektna dokumentacija je spremna iz županije Splitsko-dalmatinske dakle poručuju da jednostavno evo se radi zapravo o najvažnijem projektu. Predviđeno je da se tunel gradi u dužini od 2,5 km i glavni tunel će imati 2 vozne trake i u odnosu na spoj na autocestu Split kao drugi po veličini grad u RH nema odgovarajuće rješenje. Stanovnici Dalmatinske i Kliške zagore dobili bi ovim perspektivu razvoja ostanka na tom području, a Splitu bi ovo omogućilo bolju prometnu povezanost. Ali evo iz nekog razloga ovo se ne želi prihvatiti. Rekonstrukcijom, rekonstrukcija nerazvrstanih županijskih i lokalnih cesta nije u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ali moram napomenuti za svake godine u mjesecu prosincu ministarstvo rebalansom državnih proračuna tj. uštedama unutar svog razdjela osigurava određena sredstva koja bi se dodijelila županijskim upravama za ceste pa je tako ove godine osigurano iznos od 99

Da li nas čujete poštovana zastupnice Vučemilović? Očito nas ne čuje. Možemo šta učiniti tehnički sa time da nas zastupnica čuje?

Da li nas čujete?

Evo izvolite onda poštovana zastupnice Vučemilović.

Jeste čuli objašnjenje odbijana ili niste čuli? Rekonstrukcija nerazvrstanih, županijskih i lokalnih cesta nije u nadležnosti Ministarstva mora, prometa, infrastrukture, ali moram napomenuti da svake godine u mjesecu prosincu ministarstvo rebalansom državnog proračuna tj. uštedama unutar svog razdjela osigurava određena sredstva koja se dodjeljuju županijskim upravama za ceste pa je tako ove godine osigurano 99 milijuna kuna. Činjenica je da se kod nas u županiji radi dosta veliki infrastrukturni projekti vezano za onaj dio koridora VC u Baranji koji bi se trebao spojiti sa mađarskom granicom i dosta se ulaže u ceste, ali isto tako je činjenica da je cijeli niz tih nerazvrstanih cesta u jako lošem stanju, ovdje se radi o projektu od nekih pet milijuna kuna. Općina Erdut je općina koja je u Domovinskom ratu pretrpjela značajna oštećenja i relativno mala općina koja nema svojih sredstava i evo ja apeliram da se pronađu ta sredstva kako bi se napravio spoj te ceste i rekonstrukcija Podunavlje-Erdut jer se radi i o području koje je turistički dosta značajno i dosta ulaže u razvoj ruralnog turizma, tako da to ne bi bilo samo za lokalno stanovništvo nego isto tako i za turiste koji posjećuju brojna događanja kao što su … [[Govornik se ne razumije.]] itd. poznata Vinarija erdutska i evo ja ipak molim da se o ovom amandmanu glasuje.

Projekt DC3 nije planiran u financijskom razdoblju 2014.-2020., izrada programske dokumentacije i definiranje područja djelovanja za financijsko razdoblje 2021.-2027. je u tijeku te će po odobrenju istih planirati novi projekti. Sukladno odredbi Zakona o željeznicama čl. 18. st. 1. točka 1. osiguravaju se sredstva za financiranje željezničke infrastrukture predviđenim iznosom sredstava planirana je i prioritetna izgradnja i neophodno investicijsko održavanje određenih željezničkih pruga, čime će se doprinijeti povećanju kvalitete željezničke infrastrukturne mreže u RH. Slijedom navedenog svako smanjenje predviđenog iznosa na proračunskoj stavci A754029 nekada u cijeni goriva za HŽ Infrastrukturu d.o.o. moglo bi ugroziti sigurnost željezničkog prometa u RH. U potpunosti se slažem moglo bi ugroziti, ali moglo bi ugroziti i mještane mog kraja Međimurja. Državna cesta DC3 na dionici između Čakovca i Varaždina većim dijelom prolazi kroz naseljeno područje, a najkritičnije dionice predstavljaju centri naselja Nedelišće i Puščine gdje je prisutna potpuna izgrađenost s obje strane ceste s velikim brojem pretežito kućnih priključaka. Sve navedeno znatno smanjuje sigurnost odvijanja prometa na postojećoj cesti što dovodi do potrebe za izmještanjem državne ceste DC3 odnosno izgradnjom obilaznice Nedelišća i Puščina, pri tome osnovni razlog predviđenog zahvata predstavlja izbjegavanje kritične dionice prolaza kroz naseljena mjesta i područje tj. sigurnosni aspekt o kojem upravo vi sad pričate. Izgradnjom obilaznice znatno bi se smanjio ukupni promet na postojećoj cesti, a posebice onaj tranzitni. Izgradnjom i korištenjem obilaznice naselja Nedelišće i Puščina izbjegla bi se sadašnja kolizija tranzitnog i lokalnog prometa koja nepovoljno utječe na razinu prometne usluge i sigurnosti sudionika u prometu, stoga vas lijepo molim glasanje o ovom amandmanu.

Sredstva za financiranje usluge izrade projektno tehničke dokumentacije za obnovu i modernizaciju željezničke pruge u Istri planirana su u planu investicija društva HŽI za razdoblje od 2021.-2025. na investicijskoj poziciji 5,9 studija investicije i tehnička dokumentacija.

Stabilna, funkcionalna i sigurna BiH moguća je jedino uz ostvarivanje Ustavom BiH. Utvrđivanje jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH i jačanjem položaja hrvatskog naroda i osiguravanjem uvjeta za njihov održiv opstanak u BiH štiti se i osigurana nacionalna sigurnost i stabilnost RH te sigurnost i stabilnost prostora EU, jača se hrvatski gospodarski i ekonomski razvoj BiH je najveći vanjskogospodarski partner izvan EU s kojim RH ostvaruje robnu razmjenu. U tom smislu kroz ovu aktivnost Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, RH pruža pomoć u području u obrazovanja, kulture, znanosti i zdravstva u BiH te pomaže jačanju civilnog društva osnaživanjem mladih, osnaživanjem mladih, obnova i izgradnja.

Moram reći da ste me stvarno malo i nasmijali, mene i kolegicu do mene ovoga vi ste zapravo u svom obrazloženju 99% toga meni objašnjavali stavku s koje sam skidala zašto ovoga sam skidala sa stavke kojom je predviđena 49,5 miliona kuna za Hrvate izvan lijepe naše iako je prethodnih godina ta stavka bila 25 miliona kuna. Nemam ništa protiv toga da se potpomaže zajednicama Hrvata izvan lijepe naše ali ne u ovolikom iznosu i na uštrb stanovnika u Hrvatskoj. Budući da vi meni niste objasnili zašto ne želite dati novac za modernizaciju i projektno tehničku dokumentaciju rekonstrukcije željeznica u Istri, ja ću vama objasnit što nama u Istri to znači. Pod broj jedan, stanovnici Istarske županije višestruko nekoliko puta višestruko uplaćuju novaca u državni proračun nego što im se vraća. Pod broj dva, zar nije tragikomično da spadamo u statistički jednu od najrazvijenijih regija i županija u cijeloj Europi, a vi kad iz Pule se ukrcate na vlak za 10 km se iskrcavate jer ne postoji željeznička pruga, ne postoje vlakovi i ne postoji uopće koridor kojim vi možete doći od Pule do Zagreba. Putovanje mješovite namjene dakle autobus i vlak iz Pule do Zagreba vam traje 12 sati. Paralelno u Italiji koja je nama susjedna s kojom graničimo se razvija Hyperloop vlak kojim će se dostići brzina između Verone i Trsta 260 km na sat i putovanje će trajati svega 30 minuta. Ovim amandmanom tražim još jednom, naravno tražim i glasanje obavezno da još jedanput porazmislite da li mi stanovnici Istarske županije zaslužujemo biti građani drugog reda, višestruko uplaćivati u državni proračun, a da nam ostavljate onda mrvice na stolu. Sredstvima su, sredstva su osigurana temeljem projekcija te dosadašnjim pokazateljima o broju stipendista koji udovoljavaju kriterijima raspisanog natječaja. Natječaj je usmjeren na učenike i studente koji svojim zalaganjem i radom pokazuju volju i interes završiti školovanje i nastaviti tradiciju izvrsnosti hrvatskih …/nerazumljivo/… koji su u potpunosti u svijetu.

Sa iznimnim zanimanjem sam slušala vaše obrazloženje zašto se ovaj amandman ne prihvaća. Molit ću glasanje o ovom da to ne zaboravim reći, ali zaista živimo u jednoj zemlji koja je vrlo neobična. Dakle, s jedne strane mi temu kanala Dunav Sava imamo u dokumentaciji, ja sam ga prvi put sam se susrela 1893. za vrijem Austrougarske koji je planirao izgradnju tog kanala i taj kanal Dunav Sava mi imamo cijelo vrijeme planiranu izgradnju. I sad vi kad gledate projekciju proračuna za 2023. i 2024. tamo predviđate za taj kanal 100.000 kuna. Kad netko predviđa stavku 100.000 kuna, 50.000 kuna to znači da ne želite da vam stavka umre ali po njoj nećete ništa raditi. S ove 4 miliona kuna što ste planirali za 2022. i što ste važno rekli da vam je ona potrebna za novu procjenu utjecaja na okoliš, a nova procjena utjecaja na okoliš treba jer je zadnja rađena tamo '96., '97. od tad su se propisi promijenili ne znam koliko puta, tih 4 miliona kuna vam nije dostatno. I sad umjesto da to prenamijenimo za obrazovanje da zaista pokažete da vam je važno stipendiranje učenika i srednjih škola i pomorskih fakulteta i da želite daljnju orijentaciju Hrvatske ko pomorske zemlje jer kad gledate neke druge stavke vašeg proračuna tamo se vidi ta velika ulaganja u infrastrukturu vezanu uz pomorstvo, ja vas pitam tko će vam tamo raditi. Dakle, s jedne strane to stipendiranje kažete dosta, s druge strane kažete kanal Dunav Sava moramo raditi procjenu utjecaja na okoliš, nećete raditi ni jedno ni drugo.

Slijedom navedenog nema potrebe za predloženim povećanjem iznosa.

K tome dodajte još cijeli niz pružnih prijelaza koji nisu sigurni u smislu da imaju uopće siguran prijelaz za pješake. Ovo što sam ja tražila, znači radi se i vezano je za izgradnju sigurnog prijelaza za pješaka preko cestovno-željezničkog prijelaza u Našičkom Markovcu. Na toj dionici, znači preko tog prijelaza, prelaze djeca koja pohađaju osnovnu školu od 1. do 4. razreda u Našičkom Markovcu svaki dan minimalno 2 puta i mi nismo kao država u stanju već godinama riješiti da ta djeca imaju siguran prijelaz preko željezničke pruge. Onda nas ne mora čuditi što imamo malo-malo i smrtne slučajeve i razno razne nesretne slučajeve gdje se takve stvari događaju na našim kružnim prijelazima prečesto i činjenica je da već evo, drugi puta dajem ovaj amandman, drugi puta se odbija i taj pružni prijelaz i dalje stoji takav kakav je, nesiguran za pješake, a znači ne samo odrasle, već i djecu i to onu koja idu u 1., 2., 3. i 4. razred osnovne škole. Ako mi kao država to nismo u stanju napraviti, moramo se zapitati onda kakva smo mi država. Amandman se ne prihvaća. U skladu s čl. 24 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, do sklapanja ugovora o javnim uslugama u cestovnom prijevozu, prijevozu učenika, srednjih škola i financiranje obavlja se u skladu sa zakonom koji se uređuje odgoj, obrazovanje osnovnim i srednjim školama s pozicija ministarstva nadležnog za obrazovanje. Na posebnoj stavci Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture su planirana i dodatna sredstva za prijevoz i financiranje određenih kategorija otočnog stanovništva koji imaju pravo na povlašteni cestovni prijevoz u iznosu od 28 500 000 kn koji će nakon sklapanja ugovora o javnim ... [[Govornik se ne razumije.]] biti dio sredstva za sufinanciranje javne usluge. Predviđeni iznos na stavci A761011-poticanje željezničkog prijevoza putničkog prijevoza, neophodan je za podmirenje svih rashoda koji proizlaze iz ugovorne obveze RH o financiranju, odnosno obavljanju javne usluge od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu. Slijedom navedenog, svako umanjenje predviđenog iznosa utjecalo bi na smanjenje opsega i kvalitete usluge javnog željezničkog putničkog prijevoza u RH. Nisam zadovoljna s vašim obrazloženjem s obzirom da je Odlukom Vlade RH o iznosima sufinanciranja i mjerilima i kriterijima za sufinanciranje javne usluge u cestovnom prometu predviđeno sufinanciranje javne usluge u cestovnom prijevozu putnika koja je ugovorena između JLS-a odnosno regionalne samouprave i prijevoznika u razdoblju '21.-'27. g. u godišnjem iznosu utvrđenom u državnom proračunu RH do najviše 428 116 733 kune. Sufinancirati se može maksimalno 75% iznosa javne usluge koju je ugovorila jedinica područne (regionalne) samouprave, a ugovorom o javnoj usluzi mora se osigurati prijevoz redovitih učenika srednjih škola i otočni prijevoz putnika. Naime, predloženi iznos osiguranih sredstava u Državnom proračunu za '22. g. nije prihvatljiv jer se opet ponavlja praksa prijenosa nadležnosti, ali isto tako, bez prijenosa potrebnih sredstava. Naime, bez osiguranja sredstava u cijelosti u državnom proračunu, uspostava ove usluge putem ugovora nije realna. Slažem se da nije potrebno skidati sa pozicije koju sam ja navela, ali s obzirom kako Zakon o proračunu nalaže poziciju koju ćemo umanjiti, fer je jedino predložiti poziciju unutar nadležnog ministarstva, stoga je ona i predloženo na način kakav jest. Iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u sklopu specifičnog cilja 7 i 1, povećanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike, Županijske lučke uprave Vela Luka potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 29.7.2019. g. za projekt izgradnje pomorskog putničkog terminala Vela Luka. Projektom je planirano premještanje luke iz centra Vela Luke u novi pomorsko-putnički terminal na prostor ispred bivše tvornice Jadranka s ciljem povećanja kapaciteta u obalnom linijskom prijevozu i smanjenjem zakrčenosti luke. U sklopu projekta izgradit će se 3 veza za javni promet u potrebnim pratećim parkirališnim prostorima za korisnike luke.

Kao što ste rekli, iznimno je bitno da otok Korčula, odnosno zapadna obala otoka Korčule u Vela Luci ima adekvatne kapacitete trajektnog pristaništa jer tamo je inače je promet preko 400 000 putnika, 50 000 automobila godišnje, a trenutno ne udovoljavaju uvjetima. A ja ću sad podsjetiti, vi ste rekli da za razdoblje od 2014. do 2020., a to je bilo, ima godinu dana, su izdvojena sredstva. Znate šta ste napravili? Pa evo, ja sam za to rekao, možda vam 100 milijuna kuna nije dovoljno, možda vam treba još 80 jer znate kako ste dodjeljivali tamo projekte? Došla vam je jedna tvrtka, prijavila se na natječaj, uredno dobila natječaj, oborili su joj natječaj, znate zašto, jer nije dobro uvezala dokumentaciju a onda je taj isti natječaj dobila druga tvrtka, čiji je koliko sam čuo, otac jednoga ministra odnosno ministrice bio. A znate kako su obavili posao vrijedan 450 000 kuna za te šipke? Uzeli su obični kist i bojali dva tjedna i zato su dobili 450 000 kuna. I to je bilo svo ulaganje u trajektno pristanište do danas u Vela Luci. Vi meni ovdje pričate o stotinama milijuna kuna za razdoblje koje je isteklo, morate otić do Vela Luke. Pripremite se inače za slijedeći put za amandmane Mosta i molim vas, budite up to date. Ovo nema smisla. Tražim glasovanje. 133. amandman Kluba zastupnika Mosta. Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u državnom proračunu na aktivnosti A 570219, izgradnja sanacije i rekonstrukcije objekta pod gradnjom lukama otvorenog za javni prometa od županijskog i lokalnog značaja te modernizaciju, obnovu i izgradnju ribarske infrastrukture ima osigurana sredstva u iznosu 90 milijuna kuna, od čega je 15 milijuna planirano na kontu 3632 kapitalne pomoći unutar općeg proračuna koji će se namijeniti za projekte sufinanciranja, sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj uporabi. Jedinice lokalne samouprave predlagači su projekta i nositelji svih investicijskih aktivnosti pri realizaciji prometnih projekata, Kroz navedeni postupak očekujemo da će općina Smokvica kandidati predloženi projekt na sufinanciranje. Sredstva direkcije za korištenje službenih zrakoplova Vlade RH namijenjena su za podmirenje rashoda za zaposlene djelatnike direkcije, za stručno usavršavanje tehničkog osoblja i pilota, za podmirenje avio troškova, za podmirenje troškova servisiranja i osiguranja službenog zrakoplova, za podmirenje troškova obveznih pretplata na letačkoj dokumentaciju te ostalih rashoda potrebnih za redovito poslovanje direkcija.

I zaista treba uređenje šetnica i plaža. I u odnosu na vaših 15 milijuna, ne znam koliko milijuna koje vi spominjete i razbacujete se, ovdje mi nismo tražili toliko, tražili smo gotovo 15 puta manje. A onda iz ovoga ja čitam slijedeće. Vi smatrate da su načelnici i gradonačelnici na otoku Korčuli nesposobni jer oni kako vi kažete, trebaju prijaviti a čim traže od nas da prijavljujemo amandmane na državni proračun, ili su nesposobni po vašim riječima povući te novce koje tako spominjete ili ovo što vi govorite nije istina. Ja mislim da nisu nesposobni, mislim da su itekako sposobni. E sad vi trebate otić u svoje ministarstvo i njih pitati, molim vas, recite mi što se događa? Zašto općina Brna već nekoliko godina za redom traži državne amandmane na državni proračun da bi joj se dodijelilo milijun kuna ako kod vas stoji preko 15 milijuna kuna i nikako ih ne dodjeljujete? Općina Smokvica je tražila te novce, tražila je upravo na način na koji ste vi spomenuli i nisu dobili. Ja vam moram reći, nisu dobili te novce. Pa ne bi tražili amandmane na državni proračun da imaju ikakve izglede dobiti. Pa vas molim, otiđite u svoje ministarstvo i provjerite ovo. I ako se dogodi neki problem u administraciji, otkočite ga. Tražim glasovanje. 134. amandman Kluba zastupnika IDS-a. Tražena izrada projektne dokumentacije ne može se pokrenuti dok se ne provede prostorno-prometno-građevinska obrada koridora.

Uvaženi državni tajniče, radi se o državnoj cesti, o državnoj D302, dakle nije nerazvrstana, nije lokalna, nije županijska jer najčešće to bude … [[Govornik se ne razumije.]] zašto se ne financiraju ceste. Traži se milijun i pol, točno ste rekli, za izradu projektne dokumentacije i to je cca čini mi se nekih 10-ak kilometara od čvora Istarskog ipsilona u Baderni do Poreča. Znamo ča Poreč znači ovoj zemlji i u turizmu a samim time i u prihodima u državni proračun.

Radi se o četverotračnoj zapravo cesti, u perspektivi u budućnosti jer je Istra auto destinacija, Poreč većinu svojih gostiju koji dolaze, dolaze automobilima, autobusima, dakle cestovnim prometom i od čvora Baderne do Poreča stvara se velika gužva i čep na ulazu u grad Poreč i mislim da kod takvih amandmana koji imaju svoje pokriće i svoj sadržaj bi trebalo pristupiti malo konkretnije, ponavljam za državnu cestu nije nerazvrstana lokalna, županijska, za državnu cestu očekuje se od države da osigura financijska sredstva za izradu za početak projektne dokumentacije. Pa ako to uključuje i prostorno-plansku obradu koridora, da se i to uvrsti u državni proračun. Zgrada na adresi Obala maršala Tita 17 koja je u vlasništvu RH Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture koristi temeljem čl. 2. Zakona o načinu raspodjele nekretnina, sredstava, prava i obveze dosadašnjih zajednica općina za potrebe smještaja ispostave Lučke kapetanije Pula u Poreču i pri tome je samo jedan od korisnika navedene nekretnine. Sukladno pozitivnim propisima RH Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je nadležno isključivo za održavanje prostora koje koristi za što su u državnom proračunu osigurana dostatna sredstva.

136. amandman Kluba zastupnika IDS-a. Rekonstrukcija nerazvrstanih županijskih i lokalnih cesta nije u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ali moram napomenuti da svake godine u mjesecu prosincu ministarstvo rebalansom državnog proračuna tj. uštedama unutar svog razdjela osigurava određena sredstava koja se dodjeljuju županijskim upravama za ceste, pa se tako ove godine osigurao iznos od 99 milijuna kuna.

Uvaženi državni tajniče, sad čujemo da se ne sufinanciraju nerazvrstane, lokalne i županijske, prije smo čuli da se ne sufinanciraju ni države, pa čujemo da se u mjesecu prosincu nađu neka sredstva, pa mjesec smo prosinac bez obzira što je prošli proračun, pa može se iskoristit ovoga i ta sredstva. Radi se zapravo o jednoj cesti koja povezuje naselje Rabac, nekad malo ribarsko mjesto koje je ekspandiralo po turizmu, danas u danu zna u turističkoj sezoni sa svojim gostima imat preko 12 tisuća ljudi, cesta koja ga povezuje sa Labinom, a samim time i sa svim drugim mjestima i dalje s Europom je stara cesta proširena još za doba Austrije, vijugava po uzbrdici, jedina alternativa je da se izbjegnu prometni kolapsi na ulazu u Rabac jer to stvarno zna biti jako problematično u špici sezone. Svatko od nas tko je dole bio zna kako to izgleda. Dakle, jedino rješenje je da se preko gornjeg Rabca napravi alternativni cestovni pravac. Očekujemo malo više, malo više ovoga sluha kod takvih stvari jer ponavljam to su mjesta koja doprinose punjenju proračuna, državnog proračuna RH, minimum što očekuju onda ljudi u tim mjestima da se dio novca vrati ne za bilo šta nego za ponovno za infrastrukturu koja će je dodatno oplemenit i tako ponovno i generirat PDV i stvarat nove vrijednosti u društvu. Hvala lijepa. 137. amandman Kluba zastupnika IDS-a. U ime kluba poštovani zastupnik Daus, izvolite.

Radi se o srednjovjekovnom gradu Labinu odnosno njegovoj starogradskoj jezgri koja je napravljena još tamo za doba Venecije i kasnije malo širena, jedina prometnica koja prolazi do turističkih naselja Sveta Marina, Ravni, Duga Luka, prolazi kroz starogradsku jezgru grada Labina. Da znate kako to izgleda u turističkoj sezoni ili kako to izgleda tijekom zime, proljeća i jeseni kad se izvode građevinski radovi, pa prolaze tamo teški kamioni onim usponom koji je od kaldrme i kroz sam centar stare jezgre Labina i zbog toga se dalo, nije bez razloga, zbog toga se je i ovaj amandman predao kako bi se pokušalo jednim dugogodišnjim projektom koji iskreno se nadaju Labinjanke i Labinjani da će jednog dana biti riješen, ali za to nam treba pomoć države, dakle dugogodišnjim projektom da se zaobiđe starogradska jezgra grada Labina, rastereti promet kroz stari grad i omogući protočnost cestovnog prometa prema turističkim naseljima u labinskom zaleđu uz obalu, istočnu obalu istarskog poluotoka. Kluba zastupnika IDS-a. Za projekte gradnje infrastrukture na aktivnosti A570219 izgradnja sanacija i rekonstrukcija objekata podgradnje u lukama otvorenog za javni promet od županijskog i lokalnog značaja, te modernizacija, obnova i izgradnja ribarske infrastrukture ovog ministarstva osigurana je u iznosu od 90 milijuna kuna, od čega je 75 milijuna kuna planirano na kontu 3821 kapitalne donacije neprofitnih organizacija, a koji će se namijeniti za projekte koji se prijave na poziv ministarstva i koji budu vrednovani prema utvrđenim kriterijama. Kroz taj postupak očekujemo da će Lučka uprava Rovinj kandidirati predloženi projekt za sufinanciranje.

U ime kluba IDS-a, poštovana zastupnica Nemet. Zahvaljujem. Ovim amandmanom su se tražila sredstva za potporu Lučkoj upravi Rovinj za sanaciju obalnog zida u luci Valdibora. Projektom sanacije djela luke otvorene za javni promet Valdibora u Rovinju predviđeno je saniranje postojećeg obalnog zida te uskog pojasa partera operativne obale. Amandman 139 Kluba zastupnika IDS-a. Za projekte gradnje infrastrukture na aktivnosti A 57029 izgradnja, sanacija i rekonstrukcija objekata pod gradnje u lukama otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizacija, obnova i izgradnja ribarske infrastrukture ovog ministarstva, osigurana je u iznosu od 90 milijuna kuna, od čega je 75 milijuna kuna planirano na kontu 3821 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama a koje će se namijeniti za projekte koji se prijave na poziv ministarstva i koji budu vrednovani prema utvrđenim kriterijima. Kroz taj postupak očekujemo da će Lučka uprava Pula kandidirati predloženi projekt za sufinanciranje.

Riječ je o poziciji potpora Lučkoj upravi Rovinj za izgradnju sjevernog lukobrana na otoku Sv. Katarina. Projektom je planirana izgradnja lukobrana približne nadmorske dužine od 152 metra. Amandman se ne prihvaća a odgovor je odnosno obrazloženje isto kao iz prethodnog amandmana. Zahvaljujem. Riječ je o potpori o Lučkoj upravi Rovinj za izgradnju južnog lukobrana na otoku Sv. Katarina. Projektom je planirana izgradnja lukobrana približne nadmorske dužine od 183 metra.

U ime Kluba zastupnika IDS-a, poštovana zastupnica Nemet. Zahvaljujem. Na južnom djelu luke Poreč predviđa se izgradnja djela operativne obale i gata za premještanje djela međunarodnog linijskog i izletničkog prometa. Amandman se ne prihvaća jer je obrazloženje objašnjeno u ranijim amandmanima. U ime Kluba zastupnika IDS-a, poštovana zastupnica Nemet. Zahvaljujem. Riječ je o potpori o Lučkoj upravi Rabac za izgradnju lukobrana. Rabac je naselje na is točnoj obali Istre koje jedino nema tako izgrađen lukobran, što pričinjava ogroman problem budućem razvoju navedenog naselja. Za projekte gradnje infrastrukture na aktivnosti A 57029 izgradnja, sanacija i rekonstrukcija objekata pod gradnje u lukama otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizacija, obnova i izgradnja ribarske infrastrukture ovog ministarstva, osigurana je u iznosu od 90 milijuna kuna, od čega je 75 milijuna kuna planirano na kontu 3821 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama a koje će se namijeniti za projekte koji se prijave na poziv ministarstva i koji budu vrednovani prema utvrđenim kriterijima. Kroz taj postupak očekujemo da će Lučka uprava Pula kandidirati predloženi projekt za sufinanciranje. U aktivnosti A 545049 opskrba materijalima, sredstvima i planiran su sredstvima na kontinuiranu opskrbu materijalnim sredstvima svih klasa i uslugama kojima omogućuju redovno funkcioniranje postrojbi OS-a te planskoj i učinkovito upravljanje zalihama zbog kontinuiteta u opskrbi.

Poštovani državni tajniče, ovaj lukobran za što smo tražili sredstva je sagrađen još za vrijeme Austrougarske i od tada nije bio saniran. Ove iznose koje ste vi rekli odnosno napomenuli da će biti u mogućnosti povući je naprosto nisu i neću biti dostatna niti za saniranje jednog lukobrana jer mi smo tu tražili oko 70 milijuna i 500 000 kuna, što je po nekim procjenama vrlo skroman iznos jer navodno za sanaciju cijelog lukobrana bi trebalo u ovom trenutku i 100 milijuna kuna s obzirom da on štiti cijeli pulski akvatorij a znamo i gledali smo u zadnjim tjednima i mjesecima neke najave šta bi se moglo dogoditi s Pulom ali tu je bila i Rijeka i Split i neki drugi obalni gradovi zbog klimatskih promjena koje se događaju da bi pojedini dijelovi grada mogli i poplaviti u nekom, ne znam 50, 100 godina, smatramo da je ovo iznimno bitan projekt za Puku i Istarsku županiju i s obzirom da ga niste prihvatili, u srijedu o njemu možete glasati malo drukčije pa sa se nadam da ćete to i učiniti. Amandman 144 Kluba zastupnika IDS-a. Da, neće biti isto, međutim prošle godine kada smo predlagali praktički iste amandmane, taj iznos s kojim vi raspolažete, koliko ste rekli, nekih 90 milijuna kuna ako se ne varam, mislim to realno nije dostatno niti za sanaciju jednog lukobrana, a kamoli išta više. Ovim projektom odnosno ovim amandmanom htjeli smo urediti područje odnosno četiri zgrade od kojih bi prva zgrada imala ugostiteljsku namjeru. Drugu, zgrada je zapravo upravna zgrada lučke uprave, treće je kongresni centar zgrada pomorskih agenata turističkih agencija, ali i zgrada namijenjena veslačima i sportskim klubovima odnosno sve više-manje gospodarske namjene koje bi naravno i punile državni proračun te smatramo da bi ovaj amandman trebalo uvažiti i tražimo glasovanje. Kluba zastupnika IDS-a. Za projekte gradnje infrastrukture na aktivnosti A570219 izgradnja, sanacija i rekonstrukcija objekata podgradnje u lukama otvorenog za javni promet županijskog i lokalnog značaja te modernizacija, obnova, izgradnja ribarske infrastrukture ovog ministarstva osigurana je u iznosu od 90 milijuna kuna od čega je 75 milijuna kuna planirano na kontu 3821 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, a koje će se namijeniti za projekte koji se prijave na poziv ministarstva i budu vrednovani prema utvrđenim kriterijima. Kroz taj postupak očekujemo da će Lučka uprava Pula kandidirati predloženi projekt na sufinanciranje. Umanjenje plana sigurno obavještajne agencije u navedenom iznosu … bi redovno funkcioniranje i obavljanje zadaća agencije u zaštiti nacionalne sigurnosti RH. U ime Kluba zastupnika IDS-a poštovani zastupnik Lerotić. Izvolite. Evo vezano za sredstva koja imate tu ste naveli 90 milijuna kuna, 75 će ići putem natječaja, samo ovaj amandman težak je 35,5 milijuna kuna, znači vi ste u državnom proračunu osigurali sredstva za dva do tri ovakva projekta što je definitivno nerazvojno, neplanski i ha ne znam više ni šta bi rekao, to smo govorili i protekli tjedan kad smo raspravljali o proračunu i gotovo je nejasno za šta sve ova država troši sredstva, a za one bitne ključne projekte naročito kada govorimo o priobalnim sredinama koje donose i značajna financijska sredstva u BDP-u naprosto novaca nema i ne planira se osigurati. Amandman 146. Kluba zastupnika IDS-a. Ovim amandmanom mi smo predložili da se osiguraju sredstva da se uredi postojeća lučica, izgradnja stotinjak vezova od kojih je 40% nautičkih, a 60% komunalnih. Lučica je smještena između dvije uređene luke pod nazivom Bunarina i Delfin. Uređenje iste dovelo bi do uređenja više kilometarskih nautičkih poteza na kojem bi postojala mogućnost razvoja dodatnih sadržaja, a kako je riječ o značajnom iznosu potrebno je da se u financiranje ovog projekta uključi i država te da se osiguraju sredstva u državnom proračunu i tražimo glasovanje. Kluba zastupnika IDS-a. Ovim amandmanom koji smo predložili i koji je vrijedan 6 milijuna i 700 tisuća kuna predvidjeli smo sa se u državnom proračunu osiguraju sredstva za izgradnju nove luke sa 50% nautičkih i 50% komunalnih vezova. Lučica je produžetak dosadašnje luke Bunarina, uređenje bi dovelo do povećanja sigurnosti postojećih vezova, a povećao bi se i broj korisnika lučica. Izgradnja je planirana u dvije faze od kojih prva obuhvaća izgradnju vlaobrana i postavljanje plutajućih pontona, dok je druga faza namijenjena izgradnji sanitarnih čvorova i prostora za nautičare te smatramo kako je vrlo bitna i tražimo glasovanje. Amandman 148. Kluba zastupnika IDS-a. Amandman se ne prihvaća, za projekte gradnje infrastrukture na aktivnosti A570219 izgradnja, sanacija i rekonstrukcija objekata podgradnje u lukama otvorenog za javni promet županijskog i lokalnog značaja te modernizacija, obnova, izgradnja ribarske infrastrukture ovog ministarstva osigurana je u iznosu od 90 milijuna kuna od čega je 75 milijuna kuna planirano na kontu 3821 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, a koje će se namijeniti za projekte koji se prijave na poziv ministarstva i budu vrednovani prema utvrđenim kriterijima. Kroz taj postupak očekujemo da će Lučka uprava Pula kandidirati predloženi projekt na sufinanciranje. U aktivnosti A545042 opremanje, modernizacija tehničkim sredstvima planirana su sredstva za opremanje naoružanjem i opremom za potrebe ispunjavanja misija i zadaća oružanih snaga u očuvanju suvereniteta i cjelovitosti RH i preuzetih obveza u međunarodnoj obrambenoj suradnji. Opremanje materijalno tehničkim sredstvima provodi se radi unapređenja materijalnog elementa sposobnosti potrebnih za provedbu dodijeljenih zadaća svih grana i postrojbi oružanih snaga te za dostizanje deklariranih sposobnosti snaga koje RH preuzela u okviru sastava kolektivne obrane. Zbog navedenog se sredstva na ovoj aktivnosti ne mogu umanjivati. Poštovani državni tajniče, smatram da su sredstva kao i u prijašnjim pozivima jednostavno nedostatna, 90 milijuna kuna naprosto nije dovoljno da se sve potrebe u RH da se osigura mogućnost da se problemi koji imamo riješimo.

Kluba zastupnika IDS-a. Također amandman se ne prihvaća, za projekte gradnje infrastrukture na aktivnosti A570219 izgradnja, sanacija i rekonstrukcija objekata podgradnje u lukama otvorenog za javni promet županijskog i lokalnog značaja te modernizacija obnova i izgradnja ribarske infrastrukture ovog ministarstva osigurana je u iznosu od 90 milijuna kuna, od čega je 75 milijuna kuna planirana na kontu 3821 kapitalnih donacija neprofitnim organizacijama, a koji će se namijeniti za projekte koji se prijave na poziv ministarstva i budu vrednovani prema utvrđenim kriterijama. U aktivnosti A545049 opskrba materijalnim sredstvima planirana su za sredstva za kontinentalnu opskrbu materijalnim sredstvima svih klasa i uslugama koje omogućuju redovno funkcioniranje postrojbi oružanih snaga, te plansko i učinkovito upravljanje zalihama zbog kontinuiteta u opskrbi. Opskrba ubojitim sredstvima potrebna je radi očuvanja sposobnosti oružanih snaga, u očuvanju suvereniteta i cjelovitosti RH i preuzetim obveza u međunarodnoj obrambenoj suradnji. Riječ je o potpori Lučkoj upravi Umag - Novigrad za izgradnju lukobrana i postavljanje pontonske konstrukcije u Luci Dajla-Belveder. U lučkom području Luke Dajla-Belveder omogućeno je vezanje plovila samo na plutačama. Izgradnjom lukobrana i postavljanjem pontonske konstrukcije dobiva se 60 komunalnih i ribarskih vezova koji bi rasteretili luku Novigrad. Prvi amandman br. 150. Amandman se ne prihvaća. Rekonstrukcija nerazvrstanih županijskih i lokalnih cesta nije u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, ali moramo napomenuti da svake godine u mjesecu prosincu ministarstvo rebalansom državnog proračuna tj. uštedama unutar svog razdjela osigura određena sredstva koja se dodjeljuju županijskim upravama za ceste, pa je tako ove godine osiguran iznos od 99 milijuna kuna. Sredstva na aktivnosti K260345 su namijenjena kupnji stanova za bivše nositelje stanarskog prava, potrebe uređuje Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Kako su potrebe daleko veće od osiguranih sredstava nije moguće smanjenje istih. Zbog navedenih sredstava na ovoj aktivnosti ne mogu se umanjivati. Državni tajniče, ne znam, imam dva vrlo slična amandmana, pa ću prvo početi sa rekonstrukcijom prometnica u naselju Donji Vidovec. Drago mi je da ste rekli da su sredstva osigurana u Županijskoj upravi za ceste, pa ćemo se onda i obratiti njima, ali evo čisto jedno kratko objašnjenje. Na području općine Donji Vidovec provedena je aglomeracija Donja Dubrava odnosno izgrađena je kanalizacijska mreža za fekalne vode po cijelom naselju Donji Vidovec.

ne prihvaća, a obrazloženje je dano u prethodnom amandmanu. To je naselje i općina u Međimurskoj županiji, nalazi se neposredno izvan Čakovca, sjedišta najvećeg grada Međimurske županije i on je zapadni dio tog dijela i u osnovi povezan s najistočnijim dijelom grada. Prilikom rekonstrukcije cesta, ceste su pokrpane i vape za obnovom, pa ćemo isto napraviti kao i u prošlom amandmanu, ali ja svakako tražim glasanje o istom.

Očito ja imam danas prezentaciju Međimurske županije. Ovaj puta se radi o Općini Sveta Marija u kojoj se također radila sanacija cesta. S obzirom da općina mora se zadužit za taj maksimalni iznos od oko 8 milijuna kuna što im predstavlja veliki problem, vjerujem da će nam odobriti preko ŽUC-a.

Amandman se ne prihvaća. Za novu trasu Šibenik-Drniš-Knin ishođena je alokacijska dozvola međutim Hrvatske ceste su krenule u rekonstrukciju postojeće državne ceste koja će osigurati bolju prometnu povezanost Drniša i Knina. Planirana sredstva Vlade RH namijenjena su za podmirenje telekomunikacijskih i komunalnih troškova, održavanje zgrade Banski dvori i opreme, nabavu tiskovina, najam opreme, sistematske preglede državnih službenika, provođenje zaštite na radu, usluge čišćenja, podmirenje udjela u direktnim troškovima korištenja usluga zračnog prijevoza direkcije za korištenje službenog zrakoplova sukladno čl. 3. Uredbe o direkciji za korištenje službenih zrakoplova, popratne troškove provedene konstrukcijske obnove, te nastavno cjelovite obnove zgrade Banski dvori. Poštovani državni tajniče, nakon čini mi se negdje oko 20.g. obećanja da će se konačno pokrenuti projekt brze ceste Šibenik-Drniš-Knin ja od vas danas dobivam obrazloženje koje mi zapravo govori da idete, da ste kao krenuli u prvu od 11 faza, ali da očito će to ići puževim korakom. Ja inzistiram na ovom amandmanu i s planom da se izdvoji 12 milijuna kuna za početak realizacije ovog projekta, konkretno za projektnu dokumentaciju. Mislim da ne treba posebno naglašavati u ovom trenutku kolika je važnost zapravo početka realizacije ovog projekta za zapravo cijeli ne samo prometni nego i gospodarski razvoj Šibensko-kninske županije. Jednako tako i za demografsku obnovu šibenskog zaleđa, a posebno u područjima Drniša i Knina, ali i snažniji razvoj gospodarstva u cijeloj Šibensko-kninskoj županiji. Čekati se više ne može, naprosto i pred ove lokalne izbore ponovno se reklo ide se, kreće se, međutim, ja od vas danas ponovno čujem da dinamika apsolutno se ne može nazvati dinamikom jer zapravo sve skupa stoji, stoga ću tražiti, odnosno tražim i inzistiram na glasanju o ovom amandmanu. Hvala lijepa. Amandman se ne prihvaća. Temeljem odredbi Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, rekonstrukcija odmorišta s vidikovcem Smrčnjak nije u nadležnosti javne ustanove Lučke uprave Sisak. U Prijedlogu Državnog proračuna RH za 2022. g. i projekcijama za '23. i '24. g. unutar razdjela 60 glave 06005 Ministarstva poljoprivrede na proračunskoj aktivnosti A568000 administracije i upravljanje u okviru skupine konta 323 rashodi za usluge, planirana su sredstva za radove rashode ministarstva. S obzirom na potrebe racionalizacije troškova državnog proračuna i maksimalno usmjeravanje sredstava hrvatskim poljoprivrednicima, sredstva za naredno proračunsko razdoblje su planirana u iznosu manjem od 3 milijuna kuna od tekućeg plana za 2021. g. S obzirom da zastupnika Vidovića nema, o amandmanu ćemo glasovati. I tako smo došli do kraja ovog dijela. Hvala vam lijepa poštovani državni tajniče. Nastavljamo sa dijelom u ingerenciji Ministarstva gospodarstva i održivoga razvoja, poštovani državni tajnik Mario Šiljeg. Izvolite, samo da malo dezinficiramo sukladno epidemiološkim mjerama. Amandman 155. poštovanog zastupnika Marina Miletića. Sredstva za financiranje projektne dokumentacije za obnovu planinarskog doma Risnjak već su osigurana iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nakon projektiranja će se vidjeti kolika su sredstva su potrebna za samu obnovu te je planirano osigurati njihovo sufinanciranje iz fondova EU, a od čega je javna ustanova Nacionalni park Risnjak. Kako nema zastupnika Miletića, o amandmanu ćemo glasovati. Amandman 156. poštovane zastupnice Sanje Radolović. Amandman se ne prihvaća.

Pa ja vjerujem da i vi sami znate da cjelokupan politički vrh voli se prešetavati po ljepotama Nacionalnog parka Brijuni, međutim, ja vjerujem da i osobno predsjednika hrvatske Vlade g. Plenkovića sram kada mora sve te delegacije dovoditi, kad ih zapravo dočeka jedno ruglo u vidu hotelskih kapaciteta. Naravno da je lijepo kada sredstva i prihodi od ulaznica i ostalih aktivnosti koje se provode na području Nacionalnog parka Brijuni kaplju u državni proračun, međutim, mislim da bi minimum korektnosti bio da se nakon 30 godina napokon krene i ulagati u sve hotelske kapacitete. Podsjetit ću da je bilo formirano i povjerenstvo na državnoj razini koje je trebalo odlučiti upravo o smjeru razvoja hotelijerstva na Brijunima, međutim, spomenuto povjerenstvo nije proizvelo niti jednu stranicu A4 papira vezano za smjer razvoja hotelijerstva na području samog Nacionalnog parka Brijuni. Istovremeno i stručnjaci u hotelijerstvu, ali i svi zaposlenici NP Brijuni koji se bave tim dijelom aktivnostima na Brijunima kažu da bi 20 milijuna eura, odnosno nekakvih 150 milijuna kuna bio dostatan iznos za dovođenje barem razine tih hotela na nekakvu optimalnu razinu, ne savršenu kakva bi trebala biti, ali za obnovu 3 hotela, Neptun, Istra i Karmen koji su pod strogom konzervatorskom zaštitom. To što ste rekli stoji, da se moraju riješiti dakle prvotno problemi s vodom, kanalizacijom, strujom i pristupnom infrastrukturom, dakle internim prometnicima, međutim, mi to slušamo već 30 godina. Ja zaista mislim da je krajnje vrijeme, ovo je jedan dakle od, ovo je jedna od aktualne problematike, kao što sam maloprije govorila i o problematici željeznice u Istre, mi i o željeznici u Istri, ali i obnovi NP Brijuni u Istri slušamo već 30 godina i mislim da je krajnje vrijeme da se toj problematici počne napokon pristupati sustavno, a ne da se stavljaju kapljice, pohvalan projekt Novo ruho Brijuni, ali on zaista u bitnome neće, ovoga, obnoviti sve smještajne kapacitete na području [[Upadica: Vrijeme.]] samog nacionalnog parka. Hvala vam lijepa. Amandman 157. poštovane zastupnice Vesne Vučemilović. Amandman se ne prihvaća.

Hvala lijepa i ukoliko su dostatna, e onda ja molim da DHMZ provede 2 mjerenja zbog učestalih pritužbi od strane stanovnika Našica i Donjeg Miholjca sukladno njihovom cjeniku, jedno mjerenje je 500 000 kuna, zato sam i tražila da se ova stavka poveća za milijun kuna kako bi se u dva grada u Osječko-baranjskoj županiji u kojoj se nalaze postrojenja koja su ozbiljni onečišćivači, ustanovilo treba li napraviti fiksnu mjernu stanicu ili možda nabaviti mobilnu mjernu stanicu koja bi pratila onda kvalitetu zraka jer u Osječko-baranjskoj županiji, vjerovali ili ne, ali ipak još uvijek ima industrije i to industrije koja je ozbiljan onečišćivač zraka kao što je npr. cementara, koja između ostalog u Zoljanu u blizini Našica, koja između ostalog koristi RDF kao pogonsko gorivo, zatim bioplinsko postrojenje u Donjem Miholjcu koje koristi također, komunalni otpad koji je pomiješan sa biootpadom što uzrokuje značajne probleme za stanovnike toga područja i ono što se mora napraviti to je vidjeti što napraviti s tim, a to ne možemo bez mjerenja. Znači Državni hidrometeorološki zavod bi morao napraviti ta dva mjerenja jer jednostavno dok to ne napravimo ne znamo da li nam tu trebaju.

Amandman 159. zastupnice Ružice Vukovac.

Amandman 160. poštovanog zastupnika Ante Kujundžića. Amandman se ne prihvaća, naime za navedenu lokaciju izdana je suglasnost na sanacijski program tvorničkog kruga bivše tvornice Ferolegura Dugi Rat sukladno kojim je planirano da odložena troska ostaje ili se koristi za odgovarajuću namjenu na samoj lokaciji.

Amandman 161. zastupnika Mire Bulja. Amandman se ne prihvaća, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša razmotrit će se primjena navedenog sanacijskog programa i mogući izvori financiranja sukladno tome. Hvala lijepo. Zastupnik Bulj nije ovdje pa ćemo i ovom amandmanu glasovati. Amandman 162. Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Amandman se ne prihvaća, za navedenu lokaciju izdana je suglasnost također na sanacijski program tvorničkog kruga bivše tvornice Ferolegura i sukladno tome planirano da odložena troska na terenu ostaje ili se koristi za odgovarajuću namjenu na samoj lokaciji. Izvolite. Poštovani. Kao što sam rekla već i u ranijoj komunikaciji u javnosti očito ne razumijete o čemu se radi. Dakle, ovdje smo tražili da se doda nova pozicija u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, a to je sanacija otpada tvornice Dugi Rat, obzirom da je na taj sanacijski program o kojem govoriti dužni su bili sanirati do kraja 2019.g. Nakon tog datuma obaveza saniranja opasne troske je prešla dakle po zakonu na ministarstvo. Ministarstvo je dalje trebalo poduzeti korake da to sanira, kasnije možda to naplatiti od investitora, međutim do dana današnjega ništa se dogodilo nije pa smo stoga da na neki način spasimo i obraz ministarstvu koje je dužno po zakonu to obaviti predvidjeli ovu točku u državnom proračunu. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman se ne prihvaća. Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman iz razloga što su na mjerodavnoj poziciji Referentni centar za tematsko područje mora i stalni sustav praćenja i promatranja Jadrana na temelju programa rada Referentnog centra za more za 2022.g. osigurana sredstva za dogovorene aktivnosti u iznosu šest milijuna kuna te ih smatramo dovoljnima. Dakle, Vlada RH donijela je 19.3. odluku o donošenju Akcijskog programa Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem koja se zove Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskoga mora. Financijska sredstva za provedbu sustava praćenja i promatrana osigurana su u državnom proračunu, ali trenutno nisu dovoljna. Jadransko more poglavito njegov sjeverni dio ugrožen je globalnim zatopljenjem te ima duplo veći stupanj zagrijavanja od ostatka Mediterana. Jadransko more je osjetljiv i rani pokazatelj za antropogene utjecaje i reakcije morskog eko sustava na klimatske promjene, Jadransko more vruća je točka bioraznolikosti u Jadranskom moru već postoji dug i opsežen set ekoloških podataka visoke rezolucije i to uvelike zahvaljujući Hrvatskom nacionalnom monitoring projektu Jadran. Predlažemo da se sredstva osiguraju sa stavke Administrativna potpora sveučilištu obrane i sigurnosti, budući da je prilikom predstavljanja konačnog prijedloga zakona kojim je navedeno sveučilište osnovano Vlada naglasila da za osnivanje sveučilišta neće biti potrebna dodatna proračunska sredstva, a sada se ta sredstva pojavljuju u proračunu Ministarstva obrane. Molimo glasanje. Sljedeći amandman 164. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Izvolite. Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje koje je identično prethodnom. Ovim amandmanom osigurat će se nabava novog broda za istraživanje Jadrana. Treba istaknuti da je Vila Velebita istraživački brod koji pokriva Sjeverni Jadran te je jedan od glavnih alata u provedbi plana zapravo najstariji istraživački brod cijele europske flote i ima preko 70 godina dok je europski prosjek oko 20 godina. Stoga je neophodno u što skorijem roku izgraditi novi brod troškovi za nabavku novog broda predloženog imena Kraljica Jelena 1 iznosit će 5 milijuna. Time će se značajno povećati kvaliteta istraživanja tog bitnog eko sustava, te će se garantirati kontinuitet najopsežnijeg dugoročnog istraživanja mora u EU. Molimo glasanje. Hvala vam lijepa. Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje koje je identično prethodnom. Ovim amandmanom oformit će se autonomni mjerni sustav koji sakuplja podatke gotovo u stvarnom vremenu, te koji su javno dostupni za Jadransko more u svrhu sigurnosti prometa na moru, kao i praćenju stanja okoliša. Ovaj sustav od ključne je važnosti za pravovremeno motrenje utjecaja klimatskih promjena na Jadransko more. Nismo zadovoljni obrazloženjem i molimo glasanje. Slijedi set amandmana na Ministarstvo znanosti i obrazovanja, poštovani državni tajnik Stipe Mamić će obrazlagati stav ministarstva i vlade.

Amandman se ne prihvaća zato što navedeno povećanje od 10 milijuna kuna je uvećanje projekcije proračuna za 2023.g. na razdjelu ministarstva, a predložena sredstva su dostatna za trenutno planirane aktivnosti. Amandman 167. Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Kurikularna reforma nije provedena u opsegu u kojem je bila u originalu zamišljena, niti je zaživjela unutar obrazovnog sustava. Značajno smanjenje proračuna za tu namjenu posljednjih godina značilo je zapravo i efektivna odustajanja od reforme.

Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Amandman se ne prihvaća. Predložena sredstva su dostatna za planirane aktivnosti u 2022.g. Ministarstvo kontinuirano sufinancira izvan nastavne aktivnosti u srednjim školama. Aktivnosti se financiraju sa nekoliko opozicija unutar proračuna ministarstva. Poštovani, evo još jedna stavka koju mislimo da se zapravo nedovoljno, nedovoljno potiče, dakle poticanje izvan nastavnih aktivnosti u srednjim školama i visokoškolskom obrazovanju. Izvan nastavne aktivnosti su važan dio odgojno obrazovnog procesa i na razini srednjeg i visokog obrazovanja, pomažu usmjeravanju učenika i studenata ovisno o pojedinačnim interesima i razvoju specifičnih vještina i znanja.

Amandman se ne prihvaća. Na pozicijama rashodi za zaposlene je predložena masa plaća u dostatnom iznosu temeljem trenutno ugovorenih materijalnih prava zaposlenika. Ujedno se naglašava da su plaće u posljednjih nekoliko godina u sustavu porasle za više od 20%

oduzme, dakle to je komemoracija da se dodijeli u svrhu povećanja plaća u obrazovanju jer nam je očito obrazovanje potrebno da bismo shvatili da ova komemoracija nema pretjeranog smisla. No iako vi niste taj amandman prihvatili on će prije ili kasnije morati biti zapravo prihvaćen zato što je austrijska vlada predložila zabranu okupljanja u Bleiburgu. Taj je prijedlog donesen na temelju ekspertize koju je izradila skupina stručnjaka koju je iniciralo tamošnje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ugledni njemački list sažeo je preporuku, citiram, da se očito najveći skup fašista u Europi koji se uz dvije iznimke zbog korone održava svake godine u svibnju u Koruškoj više ne održava, barem ne u dosadašnjem obliku, kraj citata. Time su nakon nekoliko 10-ljeća toleriranja zapravo austrijske vlasti odlučile stati na kraj masovnim manifestacijama desnog ekstremizma na kojima i naš predsjednik sabora ako to kolegice i kolege niste upratili naziva ustaše i domobrane, a inače su tamo bili … [[Govornik se ne razumije]] i četnici hrvatskom vojskom.

Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Dakle ovim amandmanom predvidjeli smo povećanje vrijednosti i aktivnosti državnih nagrada za izuzetne rezultate u obrazovanju i tehničkoj kulturi. Obzirom da je poticanje izvrsnosti važan dio obrazovnog procesa smatramo da je nužno povećati ovaj fond nagrada za sve one koji ostvaraju vrhunske rezultate u obrazovanju i tehničkoj kulturi. Poruka države mora biti da će na svakom koraku stajati i poticati one koji ulažu u trud i postižu izvanredne rezultate. Na kraju krajeva, često govorimo o izvrsnosti, često govorimo o zemlji znanja, često govorimo da želimo poticati izvrsnost, a onda na kraju kad to trebamo pokazati nekakvim konkretnim potezima, ti potezi izostaju. Amandman 171 Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Amandman kojim smo predvidjeli povećanje vrijednosti aktivnosti prevencija nasilja i ovisnosti sa 5 milijuna na 10 milijuna kuna. Prevencija nasilja i ovisnosti važan je zadatak odgojno-obrazovnog sustava ili posebno, evo sada u ovim trenucima, svjesno smo da i u doba pandemije i doba ove krize imamo i statistički povećanje nasilja u obitelji i povećanje, govorimo stalno i o mentalnom zdravlju i nacije i mladih. Zbog toga smatramo da predviđena sredstva sada u proračunu nisu dostatna za uspješno provođenje programa i predlažemo povećanje i tražimo, evo, glasanje o amandmanu. Amandman 172. zastupnika Domagoja Hajdukovića. Amandman se ne prihvaća uz odgovor kao na prethodni amandman. Obrazloženje, poštovani zastupnik Domagoj Hajduković, izvolite.

Ako uzmemo koliko po zadnjem popisu imamo stanovništva, to je otprilike kuna po stanovniku. Sad je to i više, naravno, budući da smo vjerojatno pali ispod 4 milijuna stanovnika, ali iznos od 10 milijuna kuna, odnosno 9 300 000 kuna smatram realnim, smatram provedivim i smatram nužno potrebnim jer govorimo često o zaštiti mladih, prevenciji nasilja, prevenciji ovisnosti, itd., ako ozbiljno ne uložimo u taj sustav, ako tu ne pokažemo odgovornost, bojim se da meritorno sa ove govornice nitko iz vladajućih koji će podržati ovakav proračun, ne može govoriti. 172 amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Amandman se ne prihvaća jer sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi i Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodijele dijela prihoda od igara na sreću, sredstva Hrvatskoj zajednici tehničke kulture i nacionalnim savezima isplaćuju se u visini ostvarenih prihoda od igara na sreću sukladno uredbi koja definira raspodjelu. Izvolite. Poštovani evo, ovim amandmanom predvidjeli smo povećanje vrijednosti aktivnosti poticaj Hrvatskoj zajednici tehničke kulture. Smanjenje sredstava Hrvatskoj zajednici tehničke kulture za 10 milijuna kuna u proračunu za '21. g. naškodilo je provođenju raznih STEM programa u cijeloj Hrvatskoj, edukacijama i natjecanjima koje zajednica provodi među mladim učiteljima i učenicima.

Amandman 174 Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Izvolite. Amandman se ne prihvaća uz odgovor kao na prethodni amandman uz napomenu da se radi o isključivo financiranju lutrijskim sredstvima, neovisno o planiranoj visini pozicije u proračunu. Ukoliko prihod bude veći, onda i korisnici dobivaju veća sredstva, tako da ovo ovako je kao što je predloženo. Evo, svejedno, bez obzira na obrazloženje i dalje inzistiramo ili tražimo glasanje na tome da se povećaju sredstva za poticaje udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje mladih. Isto tako, važan dio odgojno-obrazovnog procesa i da bi te udruge mogle sustavno preuzimati svoj dio posla, mora postojati sigurnost i predvidivost financiranja i zbog toga tražimo da se glasa o ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao prethodna dva amandmana. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, pa ne mogu prihvatiti ovakvo obrazloženje posebno kada stalno i od ministra i od predsjednika Vlade slušamo o prednosti razvijanja STEM područja. U isto vrijeme su nam poticaji za krovnu organizaciju tehničke kulture u Hrvatskoj takvi kakvi jesu. Mislim da je to udruga, odnosno krovna zajednica udruga, odnosno Saveza tehničke kulture koji itekako može doprinijeti daljnjem razvoju tehničke kulture koji već rade jako puno i bez čije predanosti i entuzijazma, kako pojedinaca, tako i onih koji su zaposleni, ali tako i onih koji se bave tehničkom kulturom okupljeni u različitim savezima, već odavno naša tehnička kultura ne bi sličila onome na što sliči danas odnosno, kolegice i kolege, ako napravimo omjer koliko smo kuna uložili u našu tehničku kulturu i koliko dobivamo nazad, taj omjer višestruko veći u povratu. Prema tome, mislim da je povećanje sredstava za 5 milijuna kuna više nego simbolički, tu je bilo nekog unaprjeđenja odnosno povećanja sredstava, to svakako moram pohvaliti i pozdraviti, to je nešto što uvijek učiniti, ali mislim da su one i dalje na simboličkoj razini i da bi ovo povećanje zapravo značilo kao poticaj i priznanje zajednici tehničke kulture na njihovom dobrom poslu, da ga nastave raditi i dalje i da netko i stoji iza tih njihovih rezultata, odnosno da ih vrednujemo i želimo unaprijediti. Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje kao na prethodnih nekoliko amandmana. Poštovani državni tajniče pretpostavljam da se ovaj dio da je obrazloženje jednako kao i prethodnim amandmanima da su predviđena sredstva dostatna. Međutim ja ovim amandmanom tražim otvaranje nove stavke u proračunu, a to je stručna pedagoško psihološka pomoć učenicima osnovnih i srednjih škola. Naime, zašto?

Dobro, u redu.

Smatram da sredstva nisu dostatna, da bi trebalo ovaj ipak uložiti dodatni, dodatni napor pogotovo sada kada nam u proračunu ide bolje u toliko više što manje-više na svim proračunskim korisnicima pa i na stavkama vidimo puno značajnije, proporcionalnije ja ću to tako reći povećanja nego li je to slučaj u ovome tijelu. Mislim da je podrška civilnom društvu i njihovim programima izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja značajna. Žao mi je što to ne prepoznajete i tražim glasanje o svom amandmanu. Amandman 177. poštovane zastupnice Marije Selak Raspudić. Amandman se ne prihvaća. Predložena sredstva dostatna su za planirane aktivnosti u 2022. godini.

Amandman 178. Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Financira se s nekoliko pozicija, A579004 A577130i kroz partnerske projekte financirane iz europskih fondova u intersektorskoj suradnji s tijelima državne uprave i javnim ustanovama i organizacijama civilnog društva. Poštovani, dakle ovdje smo ovim amandmanom tražili podizanje vrijednosti ako imamo za poticanje programa rada s darovitim učenicima i studentima kao i maloprije kad sam govorila i o izvrsnosti hrvatski obrazovni sustav premalo pažnje i resursa posvećuje radu s darovitim učenicima i studentima. Smatramo da je potrebno povećati novac koji se izdvaja za takve programe kako bismo na vrijeme i kvalitetno razvili i koristili potencijale darovitih učenika i studenata kako nam evo ne bi se na kraju dogodilo da svi ti daroviti učenici, studenti, odlaze evo u druge zemlje jer im ne posvećujemo dovoljno pažnje. Iako se iznos u posljednjoj godini povećavao smatramo da je i dalje nedovoljan i zato smo predložili ovaj amandman i tražimo da se o njemu glasa. Amandman 179. istog kluba. Amandman se ne prihvaća na navedenoj aktivnosti osiguravaju se sredstva za provedbu javnih poziva kojima se osigurava provođenje posebnih programa nacionalnih manjina i provedba ljetnih škola za pripadnike nacionalnih manjina. Osiguranje predloženog iznosa predviđeno je na temelju provedbe programa unutar nekoliko godina te su se sredstva pokazala dostatnima. Evo unatoč vašem obrazloženju dakle ovim amandmanom smo tražili da se povećaju posebni program odnosno sredstva za posebne programe obrazovanja za provođenje programa nacionalnih manjina. Unutar hrvatskog sustava obrazovanja potrebno je snažnije poticati te programe, raditi na tome da se ti programi prošire kako bi se omogućilo čuvanje i njegovanje vlastitog identiteta nacionalnih manjina.

Amandman se ne prihvaća. Ministarstvo znanosti i obrazovanja kontinuirano sufinancira aktivnosti vezane uz rad s darovitim i talentiranim učenicima i studentima.

Poštovani državni tajniče, e sad vidite udruge civilnog društva su u nekim segmentima jako dobri i poželjni, a u drugima nisu. Pa ćete tako recimo u radu sa darovitim učenicima govoriti kako ste puno dali odnosno da dajete neka sredstva kroz nevladine organizacije, a u drugima ćete reći ne, ne, ne, te nevladine organizacije ne treba poticati. Dakle, malo uskačete sami sebi u usta, ne govorim o vama državni tajniče nego općenito o vladi. To je s jedne strane. A s druge strane tu se moram složiti sa kolegicom Puljak prije mene. Rad sa darovitim učenicima je izuzetno podcijenjen u našem školskom sustavu i to tvrdim kao netko tko dolazi iz tog sustava, tko je radio u tom sustavu.

I ako govorimo o 2 milijuna kuna koja su na ovoj poziciji pa makar i sa drugih pozicija odlazila druga sredstva to vam govori o nekakvih tipa 20-tak, 30-tak kuna po darovitom učeniku. Smatramo li da je 20 kuna simbolički iznos? Pa nije ni simbolički kolega, pa to kupite jedan set flomastera i gotovo je. Da ne govorimo o darovitim učenicima u srednjoj školi gdje je sredstva i nastava za takve učenike i izvannastavne o čemu ću kasnije govoriti zahtijevaju puno, puno više. Dakle, ovo je na simboličkoj razini ako nam je BDP u porastu i ako su gospodarski pokazatelji tako sjajni onda ne vidim zašto u našoj budućnosti u darovite učenike ne bi ulagali više opet sa simboličkih 11 milijuna kuna, a ne dva što bi opet bilo ne znam 100 kuna po učeniku što je i dalje malo. Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje kao na prethodni amandman uz napomenu da smo u zadnjih nekoliko godina podizali sredstva na poziciji koja financira rad darovitih učenika što sami i prepoznajemo i s druge strane pripremamo nove projekte koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda i ISF-PLUS.

Ne znam jeste li učinili puno po pitanju unaprjeđivanja rada s darovitim učenicima i studentima jer u ovoj stavci su i studenti.

Zašto to govorim? Zato što je se ona ponašala kao da je u šoping centru, pa je uzela iz cjelovite kurikularne reforme samo njene dijelove, ali je pri tome zaboravila ono bogatstvo sustava, a to su darovita djeca i djeca s teškoćama u razvoju. Zato ja ne mogu prihvatiti vaš zapravo argument da se ulagalo, da su se povećavala ulaganja u rad s darovitim učenicima jer ono što je trebalo učiniti nije učinjeno, a to je da se u cjelovitoj kurikularnoj reformi jednakom dinamikom u kom su ušle u nekom trasiranju da se time pokrije ono kako je to bilo zamišljeno i djeca s teškoćama u razvoju i daroviti učenici. I zbog toga sam i napisala ovaj, ovaj amandman zato jer smatram da naš sustav obrazovanja, a to je prepoznala i strategija čiji sastavni dio je cjelovita kurikularna reforma i zapravo da je sustav podređen i prilagođen prosjeku i da svi oni koji od sustava traže više ili ga ne mogu pratiti u tom nekakvom prosjeku oni su zapravo u tom sustavu nevidljivi, a smisao obrazovnog sustava je da u svakom djetetu prepozna njegove mogućnosti i izvuče maksimum iz njih.

Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje kao na prethodne amandmane uz jednu dodatnu napomenu da je i ekspertna radna skupina zadnjih dana ili je donijela ili je u fazi donošenja smjernica za rad sa darovitim učenicima. Djeca su budućnost zemlje, tako bi svaka nova, svaka normalna država rekla, a kaže da daroviti učenici i studenti su nositelji budućeg hrvatskog modernog društva, naprednog hrvatskog društva. No nažalost hrvatska država to tako ne promišlja, ni gleda. Slijedom istog potrebno je preusmjeriti proračunske resurse i proširiti postojeće kapacitete kako bismo usmjerili i omogućili darovitoj mladeži, da ponovim to, darovitoj ne zlatnoj mladeži nego darovitoj mladeži da unaprijedi hrvatsko društvo. Stjepan Radić je još prije 100.g. govorio da je samo obrazovan čovjek slobodan čovjek i da jao si ga onome tko čeka kruha iz tuđe torbe, a upravo u Hrvatskoj radimo sve, sve baš naopako o tome. Mi danas imamo jako mnogo učenika koji završavaju srednju školu da ne znaju čitati tablicu množenja, to je hrvatska realnost. Malo se raspitajte i pogledajte i isprobajte, pa ćete vidjeti da je tako. A ono što imamo darovitih učenika i onih koji žele više od ostalih, više od prosjeka, o njima ne vodimo dovoljno brigu, oni su prepušteni svojim roditeljima da oni pokušavaju ulagat u njih što više mogu i onda se čudimo kada se oni pokupe sa stvarima koferom i odu negdje u Irsku, u Njemačku gdje ih čekaju široko raširenih ruku jer takvi daroviti su u nedostatku i u tim zemljama. No međutim oni prepoznaju, pa barem preuzimaju one koji su po svjetonazoru njima najbliže, a mi ćemo vjerojatno se mučit sa nekakvim drugim kulturama, tako da nam neće tko imati nositi nove tehnologije koje svaki dan sve brže dolaze. Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, izvolite. Amandman se ne prihvaća. Ovdje se opet radi o lutrijskim sredstvima koja se mogu planirati i izvršavat sukladno onome koliko se ostvare, a dodatno ono što bismo napomenuli da su ta sredstva dodatno osigurana kroz novi projekt putem Europskog socijalnog fonda za ovu školsku godinu i ugovoreno je u iznosu od 171 milijun 14 tisuća 294,6 kuna. Hvala. U ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a poštovana zastupnica Puljak, izvolite. Poštovani, tražili smo ovim amandmanom povećanje vrijednosti za pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju. Imaju danas ti pomoćnici potpuno neriješeni status, vrlo mala primanja i svake školske godine svjedočimo problemima i nedostatku sredstava koja bi osigurala da sva djeca kojima je to potrebno dobiju pomoć kako bi mogla uspješno sudjelovati u nastavi i savladati svo potrebno nastavno gradivo.

Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje kao na prethodni. Hvala. Poštovana zastupnica Peović, izvolite. Zahvaljujem. Šta je problem s pomoćnicima u nastavi za djecu s poteškoćama? Znači riječ je o pomoćnicima koji su izuzetno važni za inkluziju djece s teškoćama u redovne razrede. No problem je s njima da su oni na prekarnim ugovorima o radu i vidimo kroz ove vaše projekcije, znači i ove godine ste nešto povećali za 6 milijuna kuna taj iznos za pomoćnike u nastavi u projekcijama mislite povećavati taj iznos evidentno još i više, no neopravdano je da se taj iznos za bitnu cifru ne poveća već sada u ovoj korona kriznoj godini jer je riječ o jednoj od najosjetljivijih skupina u društvu djeci s poteškoćama za koju se brine skupina koja je i sama u poteškoćama da to tako kažem, znači to su ljudi koji su na prekarnim ugovorima u radu. Oni ne uživaju prava iz kolektivnog ugovora za osnovne i srednje škole, nisu zaposleni u školi nego oni imaju čak iznose mjesečne manje od minimalne plaće nekad. Znači oni su u potpuno neprihvatljivom radnom statusu već desetljećima i takvi ljudi koji zapravo svoju egzistenciju ne mogu nikako osigurati oni pomažu jednoj od najosjetljivijih društvenih skupina. Zato je izuzetno važno da ove godine dignemo taj iznos, a ne da ga dignemo u projekciji i ko zna da li ćemo taj iznos bitno dignuti. Zato smo mi tražili povećanje od 20 milijuna kuna i to bi bilo povećanje koje bi ipak bilo bitnije ono što ste vi zapravo ponudili nije dovoljno. Zašto su naši pomoćnici u nastavi u dodatno lošem statusu nego što bi to možda bili u nekoj zapadnoeuropskoj zemlji?

Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje kao i na prethodni. Ja sam bila nešto skromnija od kolegice Peović tražila sam također za pomoćnike u nastavi pet milijuna kuna jer mi moramo biti svjesni da oni rade za 2,5 tisuće kuna mjesečno i u 6. mjesecu nitko nema prekid radnog odnosa, ni kuharica, ni spremačica pa rade u školi, ni domar, ni učitelji samo pomoćnici u nastavi imaju prekid radnog odnosa i onda se u 9. mjesecu oni moraju ponovno javljati na natječaj. I postavlja se jedno vrlo ozbiljno pitanje, budući da oni rade sa djecom koja imaju teškoće u razvoju može se i događa se situacija da djeca se svake godine moraju ponovo prilagođavati na novog pomoćnika u nastavi. Budući da se radi o djeci koja imaju teškoće u razvoju ne moram uistinu ići u neke detalje da vam kažem koliko je to za njih stresno. Oni imaju problema i bez toga i oni nikada ne znaju da li će u 9. mjesecu imati istog pomoćnika u nastavi ili će se morati ponovno prilagođavati na novu osobu i mislim da je krajnje vrijeme bilo na ovim pozicijama ili bilo iz sredstava eu fondova da se riješi status pomoćnika u nastavi kako u 6. mjesecu oni ne bi imali prekid radnog odnosa i kako bi tu djeci koja imaju teškoće u razvoju osigurali da barem od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda imaju istog pomoćnika u nastavi kako bi lakše usvajali gradivo. I naravno tražim da se o ovome amandmanu glasuje. Hvala. Amandman se ne prihvaća uz odgovore kao i na prethodni uz jednu malu napomenu, niti je to projekt koji se financira desetljećima niti pomoćnici u nastavi sudjeluju u obrazovnom procesu, oni nisu ti koji sudjeluju i zamjenjuju, asistiraju u tom dijelu samim nastavnicima.

Pa da imali smo prilike vidjeti da se izvannastavne aktivnosti financiraju s nekoliko različitih pozicija jer maloprije smo raspravljali o takvim amandmanima koje ste sve onako po kratkom postupku odbili. To je evo sad slučaj naravno i sa ovim. Ja ću još jednom napomenuti da sredstava za izvannastavne aktivnosti naprosto nikad dosta. Izvannastavne aktivnosti su iznimno bitne za kvalitetno provođenje slobodnog vremena samoj djeci samih učenika koji kroz izvannastavne aktivnosti zapravo podižu svoj i nekakav kulturni i stvaralački razvoj same ličnosti uz one odgojno obrazovne sadržaje koji se nekako standard samog obrazovnog sustava. Meni je žao što vi ne prihvaćate ovaj prijedloga da se sredstava na ovoj aktivnosti povećaju za samo milijun kuna, to vama nije puno, to je jedna mala kap koja teče u ovom cijelom slapu, a toj djeci sigurno bi značilo puno pogotovo u ovom vremenu kada se pomalo vraćamo u normalno, kad su se djeca vratila u škole kada više nisu prisiljena biti u svojim domovima i pohađati on line nastavu, znači vratila su se u taj društveni život škola, utoliko bi bilo značajnije i bitnije da se upravo u sljedećoj godini ako nam se nastavi ovaj trend, a nadamo se da hoće fizičke nastave što je više moguće obogati i život škola kroz izvannastavne aktivnosti koje će doprinijeti i mentalnom zdravlju djece i što lakšem suočavanjem sa posljedicama svih kriza koje su ih zadesile od covid krize pa do potresa u pojedinim područjima na koje nismo imuni ni mi odrasli, a za djecu je to iznimno, iznimno rizično. Evo hvala lijepo, nije mi drago da ste odbili ovaj amandman, tražim glasanje. Amandman 188. Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Amandman se ne prihvaća uz obrazloženje kao na prethodni. Hvala. Izvolite. Još jedan amandman kojim smo pokušali povećati sredstva za poticanje izvannastavnih aktivnosti, ovaj put u osnovnoj školi. Kao što sam i ranije rekla izvannastavne aktivnosti su jako važne treba poticati djecu da se bave nekom od aktivnošću izvan same školske nastave.

Amandman se ne prihvaća. Predložena sredstva dostatna su za sve planirane aktivnosti u 2022. godini.

Jednostavno ne mogu se složiti sa ovom konstatacijom. Znate li koliko ima osnovnih škola u Hrvatskoj? I kada podijelite ovaj iznos sa brojem škola dobit ćete da otprilike 100-tinjak, 150, 200 kuna dobiva svaka škola po svim izvannastavnim aktivnostima u svojoj školi. To ne da je neprihvatljivo. Posebno neprihvatljivo u sustavu u kojem učitelji su često primorani doslovno kupovati kredu, papire, kolaž papir itd. Dolazim iz tog sustava, jako dobro znam ako želite raditi išta što je malo kreativnije izvan okvira nastave, čak i u okvirima nastave često to morate financirati sami. I zbog toga kada govorimo o kvalitetnom obrazovanju i osnovnoškolskom obrazovanju da bi ga iskoristili u potpunosti to ne podrazumijeva samo kvalitetan nastavni proces po propisanom sadržaju. To podrazumijeva i kvalitetne izvannastavne aktivnosti dakle, od sporta do kreativnih radionica, do različitih sekcija, grupa, zadruga itd., itd. Naravno jedan dio financiraju jedinice lokalne samouprave no opet kao sustav koji financira država ovo je jednostavno neprihvatljivo 200 kuna. Evo neka bude 200 i to sam rekao jako puno po osnovnoj školi to je jako malo.

Hvala vam lijepa. Poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče na traženje informatičara Hrvatskoga sabora napravit ćemo stanku od 10 minuta. Nastavit ćemo točno u 16 sati i 10 minuta.